Dobro jutro poštovane kolegice i kolege. Započinjemo sa radom kao i uvijek sa iznošenjem stajališta nezavisnih zastupnika i klubova zastupnika. Prvi na redu danas poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite.

Izvolite.

Dobar dan svima. Situacija što se tiče slobode govora u posljednje vrijeme zbilja podsjeća kako je to novinar Goran Borković u Novostima napisao na vrijeme Tomislava Karamarka koji je na saboru Zajednice branitelja HDZ-a Gojko Šušak 3. svibnja 2014. točno na Svjetski dan slobode medija poručio. Svatko u svojoj sobi, dvorištu i kući može misliti što hoće, ali na javnoj sceni sigurno ne, morat će poštivati vrijednosti na kojima se temelji Hrvatska država, Domovinski rat, naši branitelji i poginuli te politička doktrina dr. Franje Tuđmana i veliko djelo Gojka Šuška. 8 godina kasnije ljudi se privode, među njima i penzioneri zbog vrijeđanja lika i djela premijera na društvenim mrežama, novinari su izloženi tužbama i prijetnjama sve miriše na dobru staru atmosferu '90.-tih koju je Karamarko zdušno htio obnoviti. Zadnji primjer dolazi iz Osijeka. Nakon što je na svom Facebook profilu 5. kolovoza prošle godine u oči obljetnice Oluja objavio status čestit dan pobjede nad etničkim ne čišćenjem svima koji slave zločin, na Ivana Cingela profesora na osječkom Fakultetu građevinarstva i arhitekture te predsjednika Društva arhitekata Osijeka krenula je hajka u medijima. No, valja spomenuti da je Cingel kroz djelovanje u društvu arhitekata u Županijskom zavodu za prostorno uređenje gdje je bio 11 godina zaposlen mnogim HDZ-ovcima stao na žulj inzistiranjem na poštivanju zakona i procedure. Zadnji puta 2.12. kad je društvo arhitekata uputilo otvoreno pismo gradonačelnika Osijeka zašto se ne pobuni protiv najava planske uzurpacije gradskog područja od 6 hektara OLT-a bivše tvornice i ljevaonice, a od strane Osječko-baranjske županije koja je slične planske uzurpacije već napravila za područje gradskog centra i novog KBC-a kada je grad također pao bez ispaljenog metka. E tada Cingelu stiže optužnica DORH-a koja se poziva na policijsko izvješće koje se prethodno kiselilo čak 3 mjeseca. Optužni prijedlog Općinskoga državnog odvjetništva se poziva ni manje-više već na Zakon o suzbijanju diskriminacije Članak 25., za koji je usput rečeno predviđena kazna od 5 do 30 000 kuna i tvrdi da je Cingelov uvredljivi tekst od jedne rečenice povrijedio osjećaj dostojanstva branitelja i građana RH. Zamjenik općinske tužiteljice Željko Ivanušić koji je u ime države preuzeo slučaj kaže da je Cingel u svojem statusu izrazio krajnje nepoštovanje prema svim onim građanima koji operaciju Oluja pored operacije Bljesak smatraju odlučujućom i ključnom pobjedom, te da je posebno sporno što je status objavljen na Dan domovinske zahvalnosti čime je autor iskazao nepoštovanje blagdana i povrijedio osjećaje dostojanstva velike većine građana, a naročito sudionika Oluje kao i sve građane o čijoj nacionalnoj i društvenoj skupini isti pripadaju tuženi i sam pripada toj skupini. Ironija je u tome da se u potpunosti izokreće duh i smisao članka 25. po kojem ga se goni, a čija je ideja upravo u tome da se nekoga ne smije maltretirati ili diskriminirati zato što ima neko političko uvjerenje. Tužitelj to pak izokreće u tumačenje po kojem se povreda nečijeg dostojanstva sastoji u nečijoj uvrijeđenosti time što se Cingel usudio misliti drugačije. Nadamo se da će kako Viktor Ivančić poziva sudac Osječkoga općinskoga suda na raspravi koja će biti održana 18. veljače tu optužnicu jednostavno zgužvati i baciti u koš. No dijagnoza je tu, a možda ju je najbolje sažeo upravo Ivančić. Smisao cijelog pothvata savršeno je jasan. To je taj Karamarkov impuls – nastojanje da se vrati verbalni delikt u okvire redovne sudske prakse. Treba kriminalizirati misaona nedjela, treba odbaciti trice i kučine o slobodi govora i drugim demokratskim pravima pribilježenima čak i u hrvatskom Ustavu. Treba utvrditi paket ratnih mitova i legendi koje nije dopušteno skrnaviti u javnom općenju. Treba u najkraćem policijskim i pravosudnim angažmanom učvrstiti i učiniti obvezujućim stanje duha kako u Hrvatskoj ionako odavno prevladava patri idiotizam. Za kraj, Tuđman bi bio zadovoljan, a i Karamarko se slatko smije dokle smo i bez njega dogurali. Radnička fronta svakako, čovjeku koji se drznuo misliti drugačije daje punu podršku, a nadamo se da će tu podršku dobiti i od svih onih koji se kunu u slobodu govora.

trebalo biti jasno da u Hrvatskoj sve funkcionira, savršeno dobro funkcionira počevši od zakonskih propisa, pa sve dalje. Trebamo shvatiti kako u Hrvatskoj ne budeš sankcioniran ako nešto radiš, nešto drpiš, ukradeš i odneseš ili se ne znam negdje na nekakvom natječaju nešto nekome namjestiš, na poslu ne radiš nego spavaš itd. Što je sve ovo prethodno navedeno naspram jednog kriminalnog djela, djela prošenja kojim se šalje jedna strašno ružna slika u svijet, svijet o našoj Hrvatskoj, o životu u našoj Hrvatskoj i kojim se stvara jedan osjećaj neugode i srama u ljudima koji prolaze pored prosjaka.

I nema teorije da ti budeš sit makar i kruha od jučer ali da ništa ne radiš. I sva trulost određene države vidi se po broju prosjaka, a bogatstvo, izobilje određene države vidi se po pokradenom novcu. Mislim da se načelno svi s tim slažemo. I zato svakog onog tko prosi treba zavezati ispred određenog dućana ili mjesta gdje je prosio, da svi koji prolaze pored i koji žive i rade mogu zapravo pljucnuti na tog besramnika, tog sebičnjaka i lijenčinu koji nas samo sramoti, u nama izaziva osjećaje nelagode, dosađuje nam itd. itd. Jer ako si kojim slučajem lijen, ma ne samo za radit nego i za prijavit se na određeni natječaj i ideš užicati koju kunu kako bi sebi kupio možda kruh, ma možda čak i pivo, što god i osloniš se na dobru volju ljudi koji prolaze iza tebe završiš u zatvoru. I to znate tko vas prijavi? Prijave vas ljubomorni likovi koji prolaze kraj tebe jer je bolje tebi koji prosiš nego njima koji rade. I pritom te nitko ne pita kako ti je, zbog čega si takav, zašto si dotaknuo dno u životu, koji su razlozi nego te prijave. Nešto slično se dogodilo ovih dana u Novoj Gradišci, gdje građaninu od 28 godina koji je inače invalid, koji je stajao ispred dućana i oprosio cijele 84 kune promptno je osuđen na zatvorsku kaznu od pet dana i treba platiti sudske troškove. Osuđen je za kršenje javnog reda i mira sukladno zakonu s kojim je on godište iz '94. Efikasnost države je ovdje vidljiva jer je presudom osigurala barem prenoćište u suhome i sitost ovom bezveznjakoviću koji bi htio kruha bez rada. I ono što sigurno nam postoji opasnost jest ponavljanje opet njegovog djela kad iziđe iz zatvora jer tko će odgovarati za sva ta nedjela. I na koncu konca da je on barem ukrao par milijuna onda bi njemu njegov Superhik omogućio živjeti u ovoj Hrvatskoj, ne bi završio tu gdje je završio. Kad ideš prositi ovako nešto malo onda je i u redu da te netko strpa u zatvor. I u slučaju da se bude i žalio za nekakve bolove u koljenu mislim da svi trebamo čvrsto ustati i onemogućiti mu da ode u toplice. Kad se probudimo i spoznamo da je Hrvatska Alan Fordovska u kojoj se ranjeni kopaju, a mrtvi dovoze u bolnice ne trebaju nam ni kalašnjikovi, ni jaja, trebamo izići na izbore, pa makar prekrižiti listić [[Upadica: Hvala vam lijepo]] jer i križanje listića je poruka.

Sada ćemo čuti 8. raspravu u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, a govorit će poštovana kolegica Martinčević, izvolite. Poštovani predsjedniče sabora, uvažene kolegice i kolege. O rastu cijena raspravljamo već jedno duže vrijeme i danas je bilo o tome ovdje riječi i svima je potpuno jasno da cijene nezaustavljivo rastu i da država mora intervenirati. Određene mjere su poduzete, no mi smo još uvijek više u zoni najava, a manje u zoni poduzimanja konkretnih mjera. Sve procijene mogućih povećanja ukazuju na to da će udar na naše građane biti velik, a na one najosjetljivije, dakle na naše umirovljenike i socijalno ugrožene građane i poguban. Države EU naravno to su prepoznale i u svojim državama već krenule sa cijelim nizom vrlo ozbiljnih i vrlo konkretnih socijalnih mjera. Vlada pred sobom ima više rješenja, ali neke od njih su potpuno očita, te brzo i relativno jednostavno provediva. Prva mjera naravno je smanjenje PDV-a na plin, što vlada donekle i najavljuje kalkulirajući o smanjenju stope PDV-a na 13% Tu bih ja htjela napomenuti jednu činjenicu o kojoj sasvim sigurno naši građani ne znaju dovoljno, a to je da je sjever Hrvatske u tom kontekstu u jednom značajnije nepovoljnijem položaju od ostatka Hrvatske. Zašto? Zato jer plinska mreža pokriva uglavnom kontinentalnu Hrvatsku, a gotovo u potpunosti sjever Hrvatske, dok recimo što se tiče juga Hrvatske oni se i griju i ljeti hlade uglavnom na struju, a kao što znamo struja je već 2017.g., smanjen je dakle PDV na struju na 13% To je ono što sad najavljujemo i o čemu raspravljamo vezano uz plin. Konkretno, u Varaždinskoj županiji 90% kućanstava, ali i industrije o kojoj ovisi ukupno gospodarstvo i naša radna mjesta ovise o plinu, dakle premreženost plinom je 90%, mi smo 90% na plinu. Mi smo već u tom kontekstu, dakle jedno duže vrijeme u nepovoljnijem položaju i sa rastom cijena plina to će naravno nas sve na sjeveru staviti u jedan potpuno neodrživ položaj i građane i ukupno gospodarstvo. U ovom vremenu prvenstveno politički uvjetovanim porastom cijene energenata nužno je da se stopa PDV-a na plin spusti na 5%, to je dakle ona najniža moguća razina koju u Hrvatskoj možemo imati, dakle plin stopa PDV-a 5% Objektivno, dakle smanjenjem na 13%, a kad uzmemo u obzir današnje povećanje rasta cijena država se u suštini ne odriče ničega već dodatno pojačano puni proračun naravno kalkulirajući to, prebacuju to sve na naše građane. Na udaru naravno uz građane tu su i gospodarstvenici, posebno mali poduzetnici i to otvara dakle dodatni udar na naše građane jer naravno da će oni sve svoje troškove energenata ukalkulirati u cijene svojih proizvoda i usluga, tako da će naši građani to osjetiti ne samo na uplatnicama za režije već i na svim ostalim računima proizvoda i usluga. I tu dolazimo do drugog ključnog problema uz cijene energenata, a to su cijene prehrambenih proizvoda. Jer za razliku od većine članica EU gdje je udio hrane i energenata u budžetima niži od 30% u Hrvatskoj cijene hrane i energenata iznosi visokih 42% u kućnim budžetima, a same hrane i visokih 27%, prosjek EU je 12% Dakle, nužno je da se u mjerama vlade osigura i smanjenje PDV-a na hranu, bar na ključne namirnice, također na 5%, a što su također već određene države EU učinile i druge već najavile. Te mjere naravno mogu biti ograničenog trajanja, vidjet ćemo kako će se situacija razvijati, al je ključno da sa njima krenemo odmah i da time kao prvo smanjimo udar na naše građane, posebno dakle na umirovljenike i na socijalno ugrožene jer oni ovaj porast cijene energenata i hrane neće moći izdržati. I drugo, što je također važno, da smanjimo i smirimo tu jednu posvemašniju groznicu dizanja cijena od kojih se naravno neke dižu opravdano, a neke se dižu preventivno i zato jer evo svi ostali dižu cijene čest je to slučaj kod nekih proizvoda i usluga.

Izvolite.

Drage kolegice i kolege, dolaziti svaki tjedan za ovu govornicu i pričati svaki put o novoj aferi koja trese ovu zemlju polako izlazi na uši moram priznati i meni i ljudima koji bi ovo trebali slušati. Tolikom brzinom se afere smjenjuju da je HDZ sada krenuo sa politikom 2 u 1, kupiš 2 dobiješ 3 jer ne stignu odraditi niti jednu po jednu aferu do kraja. Mislim da HDZ to čak i namjerno radi kako bi sve relativizirao, kako bi nas sve umrtvio jer eto njima plagiranje doktorata nije problem, manipulacije državnim nekretninama nisu neki problem, prijava lažnog prebivališta nije problem, zapošljavanje rođaka i prijatelja je sasvim uobičajena praksa u današnjoj Hrvatskoj i ne treba se oko ničega navedenog previše uzbuđivati. Sada imamo i novi niz afera sve u režiji HNB-a posljednja od njih je potpuno diletantski natječaj za izradu hrvatske kovanice EUR-a s kojim se nesposobnost naših vodećih institucija uspjela prelili i izvan granica Hrvatske i osramotiti nas pred cijelom Europom. Da kratko podsjetim utvrđeno je prvo da sam natječaj nije raspisan u skladu s preporukama struke. Umjesto jasno propisanog procesa koji jami da će odabrani rad zadovoljavati standarde struke HNB-ova komisija za novac ponudila je da se jave svi koji žele sudjelovati i pošalju doslovno nacrtanu kovanicu na A4 listu papira. Nije bilo stručnog žirija već je o radovima odlučivala komisija među kojima je bio i sam slavni šef premijerovog ureda Frka Petešić u njegovoj već drugoj aferi u nekoliko tjedana. Kao drugo kuna na pobjedničkom dizajnu kovanice od 1 EUR-a je preslikana, plagirana s fotografije škotskog fotografa. Zar to nije šlag na torti? Plagijat pobijedio na natječaju za kovanicu EUR-a. Međutim zašto se uopće čudimo tako nečem u zemlji u kojoj HDZ-ovci pune kombije i idu preko vikenda po doktorate, u kojoj je rečenica teorijska paradigma rasta trajnog propusnosti dio doktorata koji će se uz blagoslov sveučilišta ispraviti 4 godine nakon obrane, zar je moglo drugačije završiti? HNB nas je jučer ležerno obavijestio da će raspisati novi natječaj, puj pike malo smo se šalili sad ćemo za ozbiljno, kao da je riječ o nekoj sitnoj tehničkoj pogrešci, omašci koja se mogla dogoditi svakome, kao da je riječ, kao da nije u pitanju vrhunski skandal kojim je amaterizam ljudi na vodećim pozicijama u ovoj državi poprimio sasvim nove dimenzije. U središtu ove afere je valuta sredstvo plaćanja, a događa se u godini u kojoj se Hrvatska priprema za ulazak u eurozonu. Ovakvu epsku blamažu ne bi osmislili ni najbolji filmski scenaristi. Što bi se dogodilo da su ove kovanice otisnute, da su puštene u opticaj? Nažalost kada se zbroje aktualne afere kojima iz dana u dan svjedočimo plagijat i krađa nameću se kao motivi koji današnju Hrvatsku simboliziraju preciznije od glagoljice ili Tesle. Upravo iz tog razloga u ovom slučaju treba tražiti odgovornost nadležnih. Ako jedan HNB nije u stanju provesti natječaj za dizajn kovanice sukladno pravilima struke bez da pritom ponizi cijelu jednu profesiju što od njih možemo očekivati po pitanju regulacije financijskog sustava. Možemo li možda očekivati da će zaposlenici HNB-a trgovati vrijednosnim papirima banaka koje nadziru ili da će guverner spremiti u džep pola milijuna kuna nagrade od Mađarske središnje banke. Ups, to nam se već dogodilo. U jednoj civiliziranoj europskoj zemlji takvo što nije moguće, ali u oronuloj, korumpiranoj, destruiranoj Hrvatskoj to je sasvim normalno, kao što je jedna novinarka Dora Krušul izvrsno primijetila, zemlju nam vodi HDZ koji ohrabruje, potiče i vonorira plagijatore i muljatore, ne trebate se čuditi što ni natječaj za kovanicu EUR-a nije prošao drugačije. Zahvaljujem. Izvolite.

gorivo, poskupljuje de facto sve. Kad Vlada zamrzne cijenu goriva na 12 kuna, to je kao da direktno gura novac građana u džepove naftnih kompanija po onom starom dobrom principu, masnim guskama se maže vrat. Pogotovo kada se zna da strani vlasnici eksploatiraju hrvatski plin i hrvatsku naftu na našim nalazištima i za to plaćaju mizerne naknade. Dakle mađarska, rodna Mađarska MOL-u naplaćuje više i kaže jučer ministar Ćorić, poznati advokat stranih interesa, da je INA vlasnik bušotina plina i nafte. Da, ali ono što ne razumiju u Vladi ili barem ne žele razumjeti, a mislim da razumiju, a rade protiv interesa naše zemlje je da Hrvatska određuje cijenu koncesija za eksploataciju, a ne određuju je strani vlasnici. Ovo je naša zemlja i mi trebamo odlučiti o načinu na koji se obračunava koncesija. Pogledajte samo kolike su račune za plin dobili naši poduzetnici, čak 4 puta veće. Takav udar, nažalost čeka i građane. Zato smo kao Klub socijaldemokrata već dali prijedlog da se zamrznu cijene osnovnih životnih namirnica, da se ublaži šok upravo za najugroženije skupine građana, umirovljenike, studente, socijalno ugrožene. Ali, danas dajemo i nova 3 prijedloga. Da se zaustavi jednostavno udar rasta cijena energenata na standard građana i poduzeća. Prvi je dakle prvi naš prijedlog je da PDV na cijenu plina spusti na najnižu moguću stopu od 5% na taj način da jednostavno omogućimo građanima smanjenje udara od rasta cijene plina. Nije svejedno da li će račun biti 95 ili 80 kuna. Drugi je da se redefiniraju koncesije na naftu i plin, odnosno da Hrvatska ima profit iz rasta cijene nafte i plina na svjetskom tržištu i da taj novac ide kao pomoć poduzećima. I treći prijedlog je da se najugroženijim skupinama građana kojima narastu cijene i struje i plina pokrije razlika troškova u ovoj i sljedećoj godini. Hvala vam.

Zahvaljujem poštovane kolegice i kolege. Često ističem dvije stvari kad govorimo o aktualnim temama, prva ta famozna stabilnost koja se često ističe kao postignuće ove Vlade zapravo znači ekonomska stagnacija. I takva stabilnost zapravo nije na usluzi i na korist građana Hrvatske. Druga stvar je da često svojim odlukama Vlade ne samo u Hrvatskoj, nego u svijetu izazivaju veću štetu nego korist. To sigurno vrijedi i u ovoj pandemiji, ali još više možda u gospodarstvu svakodnevno. Dakle, svi se slažemo da nije dobro da Hrvatska ima sve manje stanovnika, da naš standard je i dalje pri dnu EU, da su prosječne plaće, iako blago rastu i dalje u odnosu na druge zemlje preniske. Međutim, ne slažemo se oko rješenja kako to promijeniti. Neki traže, zazivaju još veću ulogu države, još veće miješanje politike u naše živote. Ja tvrdim suprotno da zapravo kod nas imamo previše prisutne politike od gospodarstva do drugih područja i zato Hrvatska se nalazi u ovako teškoj situaciji i zato je Hrvatska ranjiva, još ranjivija u odnosu na druge kad se pojavi inflacija i porast cijena energenata i drugih proizvoda. To se vidi i na primjer goriva gdje umjesto da Vlada smanji trošarine i PDV na gorivo ona je odlučila zamrznuti cijene. Preko 6 kuna više od polovice ide državi. Dakle, jako utječe na cijenu i mislim da je već vrijeme da se druga logika primijeni i da se počne smanjivati zapravo to opterećenje na razne proizvode. To je prvo. Recimo cijene nekretnina u mnogim gradovima jako rastu. Bilo bi mnogima lakše da su te cijene niže, zašto Vlada tu ne intervenira, zbog čega, ako je to dobro načelo. Dakle, zbog stanja na našim željeznicama ljudi su jednostavno prisiljeni koristiti automobile i moraju kupovati gorivo u odnosu na druge zemlje udio države je jako, jako visok. Drugo je što je zapravo pravedno kako podijeliti teret u ovom stanju? Što je zapravo socijalna pravda? Kako je definirati? Jedan američki ekonomist Walter Williams nudio je sljedeću definiciju što se tiče socijalne pravde. Ja zadržim što ja zaradim i ti zadržiš što ti zaradiš, onda mi reci koliko od moje zarade pripada tebi i zašto? Zašto? Dakle, treba to vidjeti u kontekstu ideja novih od strane nekih u sindikalnom dijelu javnosti koji traže nove poreze. Dakle, ne ukidanje ili smanjivanje poreza, nego nove poreze pogotovo na bogate. Zašto to nije dobra ideja? Ima jako puno loših posljedica i nije slučajno da mnoge europske zemlje su to ukinule. Od onih koji to još uvijek imaju na snazi Švicarska ima možda najveću recimo tako korist od toga i ubire se manje od 3% ukupno u proračun od takvog poreza. A osnova za taj porez je puno, puno veća u Švicarskoj nego kod nas. Dakle, problem je kod nas nije bujanje neoliberalizma nego je to što smo mi zemlja bez ekonomskih sloboda.

tiče sanacijskog mehanizma on djeluje kroz jedinstveni sanacijski odbor, nacionalna sanacijska tijela kod nas su to HNB za kreditne institucije, HANFA za financijska društva i HAOD koji vodi sanacijski fond uz onaj fond osiguranja samih depozita. Što se tiče jedinstvenog sanacijskog odbora on djeluje kao sanacijsko tijelo za sve institucije koje su pod izravnim nadzorom Europske središnje banke. Jedinstven sanacijski fond kao zapravo zajednički fond na razini bankovne unije uspostavljen je sa ciljem osiguravanja efikasne primjene sanacijskih instrumenata te ujednačenog financiranja sanacija u bankovnoj uniji, a znamo da i iz krize 2008. da može doći, ne da može nego da uvijek dolazi do određenog prelijevanja dakle kriza određena financijska u jednoj zemlji u jednom dijelu čak i svijeta se prelila na ostatak. Što se tiče važećeg Zakona o sanaciji kreditnih institucija on je stupio početkom prošle godine na snagu, naravno ulazak u europski tečajni mehanizam, preuzeli smo i određene obveze. Također on je i time i ovim putem nastavljamo daljnje usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU odnosno direktivama i uredbama u tzv. paketu mjera za smanjenje rizika odnosno RRM mjera. Time kao što sam i rekao je ustanovljena i nova podjela tako da HNB nadzire kreditne institucije koje nisu pod nadzorom Europske središnje banke, a to su zapravo 6 najvećih banaka i SB kontrolira još 3 stambene štedionice. Ostalih 14 od 20 je pod direktnim nadzorom HNB-a kao i tijelo koje provodi sanaciju. HANFA kao što sam rekao nadzire investicijska društva, trenutno ih imamo 2. Naravno prijašnji DAB sad je postao HAOD i on vodi fondove kako fond za sanaciju gdje smo mi temeljem i ovoga zakona uplatiti u jedinstveni sanacijski fond ali i fond za osiguranje depozita od onog osnovnog 1% do dodatnog od 1,5% gdje smo mi malo čak i iznad tog predloženog odnosno postotka od 2,5% tako da imamo preko 5 milijardi kuna što se tiče samog osiguranja depozita. Naravno tu imamo i onaj dio svih osiguranja pojedinih štednih uloga do 100.000 EUR-a itd. Što se znači tiče samog konačnog prijedloga izmjena i prijedloga zakona on, njim se osigurava bolje primjene u praksi važećeg zakona putem ovih nekoliko izmjena koji su se pokazali nakon što smo ušli dakle u daljnjoj komunikaciji, usklađivanju i samom razvoju kao što sam spomenuo da je ciljani kraj 31.12.'24. da se uspostavi jedinstveni sanacijski fond. Onda tu usklađujemo ovime dodatno i normativno ali i stvarno neke izmjene i dopune kako bi što bili bolje usklađeni sa navedenim mjerama odnosno uredbama i samim, samim zakonom koji to uređuje. Dakle, što se tiče konkretnog dijela odluke o sanacijskom programu ono što je utvrđeno za instituciju koja je pod odgovornošću jedinstvenog sanacijskog odbora mora donijeti također formalnu odluku da se kreće u postupak sanacije jer ako je utvrđeno da propada ili će vjerojatno propasti ta institucija, a postoji naravno javni interes za sanaciju osim jedinstvenog sanacijskog odbora mora donijeti odluku i HNB i time formalno pravnu odluku ne samo za one što su pod njenom nadležnošću nego i za ove koje nisu i time je upravo ovo jedna od bitnijih izmjena kako se ne bi upravo radila distinkcija između institucija i subjekata za koje je izravno odgovoran jedinstveni sanacijski odbor i one za koje nije. Daljnja izmjena je ovom izmjenom i dopunom zakona osigura se jednako postupanja u praksi u pogledu utvrđenja uvjeta koje prethodi primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti ili pretvaranja relevantnih instrumenata kapitala i podložnih obveza. Dakle, ovim zakonom inicijalno originalno smo utvrdili one određene zahtjeve i uvjete koje sve banke odnosno kreditne institucije moraju ispuniti …/nerazumljivo/… zahtjevi i MREL zahtjevi što se tiče po dohodnosti adekvatnosti pokrivanja kapitala i obveza. Dakle, upravo ovim, ovim znači u pogledu utvrđenja samih uvjeta …/nerazumljivo/… obaveza dakle na značajne i manje značajne kreditne institucije s obzirom da takvo utvrđenje za značajne institucije provodi Europska središnja banka kao nadležno tijelo. Slijedom toga mijenja se i definicija pojma mjerodavnog tijela kako bi se pod tim zapravo pojmom podrazumijevala HNB odnosno HANFA u svojstvu zapravo nadležnog tijela. Ima jedna normativna izmjena kako bi imali apsolutno nedvosmisleno značenje kako oni provode kao nadležno tijelo, a ne sanacijsko. Dakle jel imamo dva stupa jedno nadležno, a drugo je sanacijsko da ne bi tu bilo zabune. Nadalje, kako bi se osiguralo da kreditne institucije i investicijska društva na koje se primjenjuje uredba plaćaju isključivo doprinose koje izračunava jedinstveni sanacijski odbor na temelju godišnje ciljane razine jedinstvenog sanacijskog fonda, a ciljana razina ukupna onog što sam spomenu '24. godine 68 milijardi EUR-a izvršena je odgovarajuća izmjena članka važećeg zakona kojim propisana ciljana razina nacionalnog fonda dakle da se apsolutno samo odluka jedinstvenog sanacijskog odbora vrijede direktno primjenjuju za naše institucije.

Evo, zahvaljujem na pozornosti. Zahvaljujem državnom tajniku. Idemo na replike, prva je na redu poštovana kolegica Peović, izvolite. Dobar dan. Meni je jasno da dužnosnici kojima država subvencionira stanovanje sa 7.000 kuna nemaju problema na nacionalnoj televiziji reći da im je malo čudno da se pozivamo na egalitarizam i da svi budemo jednaki pa neće imati ni problema s onim zakonom, no oni koji ne misle da bi banke trebalo spašavati dok se domaću privredu i industriju ispostavlja toj brutalnoj tržišnoj utakmici imat će neke primjedbe na ovaj zakon. No, reći ću samo jednu stvar odnosno postaviti vam pitanje što i kako, na koji se točno matematički dakle i ekonomski način došlo do tog iznosa od 1% osiguranih depozita, što garantira da 1% osiguranih depozita znači dovoljan iznos da se saniraju dakle banke koje su u problemima? Nije li to u principu zapravo samo potvrda onoga da će se vlasništvo nad tim bankama u konačnici zadržavati bez obzira na sve, a da će se oni koji jel imaju problema kao što je naša privredna industrija [[Upadica: Hvala vam.]] izložiti tom tržištu?

Ono što sam rekao glavni cilj je osigurati i kroz same instrumente i ciljeve znači sanacije koje jesu da se što manje opterete porezni obveznici. Također imamo osim 1% minimuma što se tiče obveza u sanacijski fond imamo i onih 2,5% što sam rekao obveza osiguranja depozita koji štiti deponente tako da s time mislim da je to vrlo dovoljno jer to se ne radi u sistemu fonda da će se koristiti za sve odjedanput. Dakle, cilj ovoga je da što manje optereti građane, što manje porezne obveznike uopće ne i to je ono [[Upadica: Hvala vam.]] što ste vidjeli iz iskustva 2008. Poštovani državni tajniče, mene bi bilo sram na vašem mjestu uopće predložiti bilo kakav zakon odnosno izmjene zakona koje su vezana uz sanaciju kreditnih institucija investicijskih društava nakon onoga što se događalo sa bankama u Hrvatskoj u zadnjih 30 godina. Podsjetit ću vas, dakle Hrvatska država je sanirala banke krajem '90.-tih, početkom 2000. godina i onda ih za ništa prodala strancima. Ovaj zakon ne samo da treba, da ne treba izmijeniti ili dopuniti, treba ga u potpunosti proglasiti nevažećim. Dakle, treba taj zakon likvidirati. Mi pomažemo strane banke, budimo vrlo objektivni. Za što? Pomažemo ih, saniramo ih, pokušavamo sanirati ili obećajemo da ćemo ih sanirati kako bi i dalje mogli eksploatirati hrvatske radnike.

Pa ja sad moram reći da sam malo zbunjen jer mene bi trebalo biti sram što mi predlažemo da banke moraju plaćati premiju u fond da bi se sanirale, ne građani nego banke. U fond za sanaciju i u fond za osiguranje depozita kako bi se vlastitim novcem na štetu vlasnika sanirale u slučaju da dođe do nekog događaja. Dakle, ne dolazi ovdje do, znači mi se ovdje osiguravamo upravo kako bi građani bili zaštićeni, kako ne bi došlo do prelijevanja pošto su vlasnici većinom naših banaka stranci kako bi se osigurala jednaka primjena u svim državama članicama članicama, a ne da se vuče iz Hrvatske ono da se sanira negdje drugdje. To je smisao. Ne da netko sanira banku koja je u Njemačkoj a ima ovdje podružnicu sa novcima iz Hrvatske nego sa novcima iz cijele Europe, sa njihovim novcima, ne sa našim. Dakle, jel Hrvatska članica EU? O čemu vi pričate, vi pričate o novcima država članica EU, pa mi smo članica EU. Kolega Beljak dobivate opomenu ovo je bila replika. Idemo dalje, sada je na redu kolega Borić, izvolite. Uvaženi državni tajniče, pa čisto radi građana koji ovo gledaju bez obzira tko se čega srami ili ne srami trebali bi se i neki drugi sramiti nekih stvari pa se ne srame. Banke, DAB, HNB, SB, znači imamo sustav i ono što mene interesira s obzirom na podatke koje ste naveli, koji je bio kriterij znači da izdvojimo ovih 6 banaka i 3 štedionice ne, u odnosu na ovih 20 koje ukupno imamo. Znači 14 banaka tu nije. Što će se desiti radi naših građana da znaju u slučaju da dođe do pojedinih problema unutar tih institucija, na što oni mogu računati s obzirom na njihove depozite i što je njihovo osiguranje da će to biti sanirano tj. da će uvijek moći raspolagati sa svojim depozitima. Znači na koji način, kako i što se radi da se osiguraju građani i njihovi depoziti. To je smisao ovog zakona, doduše zakon je o sanaciji znači u slučaju da banka je došlo u probleme sa poslovanjem kako ljudi koji imaju depozite u tim bankama mogu bit sigurni? Sama banka uplaćuje, mora ispunjavati vrlo stroge zahtjeve, dakle zahtjeve koji govore o pokrivenosti kapitala, zahtjeve koji govore o uplaćivanju banke u fondove, fondove za sanaciju po tzv. modelu … [[Govornik se ne razumije.]] znači da se koriste novci koje je banka sama odvojila kada dođu u poteškoće i ukupno znači još imamo i Fond za osiguranje samih depozita koji je na razini preko 5 milijardi trenutno u Hrvatskoj.

Jer to nije samo pitanje depozita, nego i pitanje financijske stabilnosti jedne države ili prostora. Pa evo upravo na tragu, dakle i ove vaše rasprave sa kolegom Borićem mislim da je dobro iskoristiti ovu priliku kako bi još hrvatskim građanima na neki način prenijeli što sve ovo znači. Dakle, Republika Hrvatska osim što je ušla u sanacijski mehanizam, što je osnovala jedinstveni sanacijski odbor ovim izmjenama i dopunama zakona se, dakle još uvode novine vezano za sanacijske ovlasti, odnosno one se disperziraju između Hrvatska narodne banke, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Hrvatske agencije za osiguranje depozita. Dakle, time se stvara još jedna dodatna kontrola, još dodatni mehanizmi kako bi upravo i naši građani mogli znati da sve ovo što se donosi ovim zakonom ide u smjeru njihove sigurnosti, u smjeru njihovih dakle osiguranja. Samo sekundu.

Mislite kao u Grčkoj kao što se štitilo, kao što se u Hrvatskoj štitilo kad smo sanirali banke sa 56 milijardi, pa onda prodali ih za 16 milijardi. Kolegice Peović, dobivate opomenu i od sada ću davati opomene tijekom izlaganja i oduzimati riječ, jer ovo nema nikakve veze. Ovo je čista replika. Vama se ne sviđa što je rekao kolega Mažar, kao što se njemu nije sviđalo što ste rekli vi, pa on nije tražio tada povredu Poslovnika. Ovo je Parlament gdje ljudi iznose svoje stavove. Oni su različiti, pripadate različitim opcijama, političkim strankama i nemojte to činiti. Izvolite odgovor na repliku. Dakle, ono ima nekih pet osnovnih ciljeva osiguranje kontinuiteta ključnih funkcija, izbjegavanje većeg štetnog učinka na financijsku stabilnost posebno širenje na financijski sustav, zaštita javnih sredstava tako da se u najmanju mogu mjeru svede na oslanjanje na izvanrednu javnu financijsku potporu što je bio slučaj bailoutova 2008. Zaštita deponenata koji imaju osigurane depozite i ulaganja, zaštićeni sustav ulagatelja ovo što sam govorio o svakom pojedinom građaninu i zaštita sredstava i imovine klijenata. Znači to kad govorimo o operacijama koje financijske institucije rade na tržištu kapitala gdje ulažu svoje novce.

Pitanje s obzirom da smo dosegli ovaj limit, znači vrlo konkretno da li su banke danas prestale uplaćivati taj novac? Da li su ga prestale uplaćivati u ovaj garantni fond? I ovo drugo pitanje je vezano za ovih 90 milijuna eura što ste rekli. To ide, to je to što zapravo preko ovoga DAB-a ide u taj jedinstveni sanacijski fond i da li je to sad već definirano linearno da će svake godine ići taj iznos. Što se tiče jednog i drugog fonda ispunjeni su svi uvjeti i nema više, za trenutno nema obveze uplaćivanje premije od strane banaka. Što se tiče sanacijskog fonda mi smo uplatili nešto više od 89 milijuna eura koncem 2020. i svake godine ćemo sada i izmjenama ovog zakona usklađivat se sa potrebama do onoga postotka kako raste ukupna imovina, tako rastu i te obveze. Znači i po jednom i po drugom fondu mi ispunjavamo sve kriterije čak po osnovu osiguranja depozita imamo i nešto više od onih projiciranih 2 i pol posto, tako da s te strane hrvatski građani i kad govorimo o samom kapitaliziranosti i likvidnosti banaka koje preko 206% imamo izuzetno stabilan financijski sustav što se tiče sigurnosti građana. Kolega Brumnić, izvolite.

Druga stvar koju ovdje treba spomenuti da se hrvatskim građanima ništa ne mijenja realno. Nisu osigurani ništa više nego što su bili do sada.

Ja mislim da odgovor na prvo pitanje će odmah dati odgovor i na drugo. Dakle, uplatio ih je HAOD, bivši DAB dakle Hrvatska agencija za osiguranje depozita koji je ta sredstva prikupio od samih banaka. Dakle, ne govorimo o javnim sredstvima, sredstvima iz proračuna, nego sredstvima koji putem premija je on prikupljao. To je ukupno za 2016., 2020. bilo 89 milijuna eura za recimo 2021. to je procijenjeno za dodatnih 138 milijuna kuna od strane Jedinstvenog sanacijskog odbora. Samim time, posljedično ovaj drugi dio priče, porezni obveznici, hrvatski proračun ne trpi ovdje nikakve financijske izdatke po pitanju osiguranja, odnosno samog sredstava za sanacijski fond, ali svakako da je dobit posredna građanima jer stabilnost jedne banke, stabilnost jednog financijskog sustava se prelijeva i na druge razine, tako da je to cilj osigurati tu dugoročnu, dugotrajnu stabilnu stabilnost samog financijskog sustava. Posljedično ostaju iste ove uvjeti za osiguranje depozita. Kolega Pavić, izvolite. Poštovani tajniče, čuli smo već više puta danas slična pitanja. Mene interesira, s obzirom da je definirano da Jedinstveni sanacijski fond mora iznositi najmanje 1% i da se svake godine zapravo izračunava novi iznos koji je potrebno uplaćivati u taj fond, koja je mogućnost da bude minimalni iznos, da li je to negdje definirano koji je minimalni iznos za uplatu odnosno koji je maksimalni iznos za uplatu u postocima? Zahvaljujem dakle, Jedinstveni sanacijski odbor to donosi na temelju same vrijednosti, odnosno iznosa imovine odnosno kapitala pojedinih banaka i osiguranih sredstava, znači koliko se plasiraju sredstava, toliko postotno, odnosno relativno moraju imati i osigurani iznos za vlastitu eventualnu sanaciju ako dođu u probleme, da se, to se kolokvijalno govori oko 1%, to može biti jedne godine 0,8, jedne godine 1 i 2, ali realno, to se odlučuje na osnovu svih odnosno depozita svih kreditnih institucija u EU jer se radi na razini same bankovne unije.

Hvala. Ima li Vlada ikakvu svijest o tome da je nužno osmisliti drugačiji sustav nadzora i kontrole nad radom HNB-om kao regulatora s obzirom da iz ove izmjene Zakona proizlazi da ga mijenjamo radi bolje primjene zakona u praksi. A zašto? Zato što se uspostavilo da kada Jedinstveni sanacijski odbor kao sanacijsko tijelo donosi odluke za one subjekte za koje je izravno odgovoran, zapravo nema jurisdikciju na hrvatskom pravnom području pa HNB samo prepisuje i ponovno donosi odluke koje je već donijelo jedinstveno sanacijsko tijelo. Postavljam pitanje, tko kontrolira i na koji način regulatora? A drugo pitanje, tko će definirati što su to značajne institucije ili manje značajne institucije s obzirom da Zakon ove pojmove ni na koji način pobliže ne opisuje pa ulazimo u prostor arbitrarnosti i diskrecije [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] Hvala. Prvi odgovor na pitanje, dakle što se tiče HNB-a, ono je neovisno tijelo odlukom ovoga Sabora koje podnosi izvješće ovome Saboru, dakle mi ne možemo kao ministarstvo imati ingerencije na rad samu, utjecaja na rad samog HNB-a. što se tiče sustava, dakle HNB će sjediti u dijelu Europske središnje banke i oni što se tiče institucija kojima se upravlja na temelju podataka koji su u pravilu što se tiče značajnijih banaka, to je ovih 6 sam govorio, oni su pod direktnom supervizijom Europske centralne banke, a i 3 štedionice, i na način odlučivanja je uviđen da se nama treba formalnopravno odluka i HNB-a i za te koji oni direktno nisu nadležni odnosno ne provode sanaciju i upravo je to izmjena. Kontroliraju se mehanizmi na razini EU pa tako i na razini ovoga Doma, što se tiče samog rada HNB-a i što se tiče samog rada Europske centralne banke. Poštovani državni tajniče. Treba još jedanput istaknuti da je hrvatska država članica sudionica u Jedinstvenom sanacijskom mehanizmu. Dakle sa izmjenama Zakona koje su se događale od '15., '19., '20., pa nadalje, tako su zapravo i strukturirane i ove odluke. Ono što bih htjela da još jedanput ponovite, tko uplaćuje u JSF, dakle tko su to, dakle pravne osobe, odnosno banke i zbog čega je to tako konstituirano, s obzirom da upravo taj fond koji se na nivou EU čini ogromni kapital, stvara i jedan potencijal za eventualno neke buduće krize, a evo, vidimo što to znači i za sam next generation, dakle potencijal kojim se omogućuje da se saniraju eventualne štete.

To kod nas, tijelo koje provodi je Hrvatska agencija za osiguranje depozita, bivši DAB koji prikuplja to na godišnjoj razini temeljem odluke Jedinstvenog sanacijskog odbora i onda ono to vrši uplatu u JSF sa upravo ovim ciljem kako bi se izbjegla situacija iz 2008. u kojoj nismo ni mi ostali imuni, što se tiče gospodarske krize, a krenula je kriza iz financijskog sektora, to je EU prepoznala, da se zaštiti od vanjskih, kada govorimo vanjskih, mislim van EU, financijskih utjecaja i da zaštiti vlastitu ekonomiju i vlastite budžete zemalja članica upravo se teret prebacuje na same banke da one uplaćuju svi solidarno u smislu svatko na razini svojih obaveza, a koristi se kada taj iznos ukupni za pojedinu banku kada ona dođe u probleme i onda zapravo sa vlastitim sredstavima i određenim instrumentima se sanira. Zahvaljujem državnom tajniku. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Samo prije nego što krenemo s raspravom, javio se kolega Grmoja, pretpostavljam da traži stanku. Dakle tražim stanku u ime Kluba Mosta s obzirom na skandalozne informacije koje su jučer objavljene u javnosti, dakle gdje je guverner HNB-a primio nagradu od Mađarske središnje banke, koji je njegov kolega iz Austrije odbio. Dakle ovo pokazuje da tijelo, znači neovisno tijelo, kako ga je državni tajnik nazvao, HNB koja provodi monetarnu politiku, ali i brine o stabilnosti cijena, kontrolira rad kreditnih institucija, ima na čelu čovjeka koji ne zna štititi svoj integritet i neovisnost i za kojeg više ne možemo uopće vjerovati da na njega nemaju utjecaj što strane države, što kreditne institucije, što razno razni privatni interesi. Podsjećam da je tog guvernera imenovala ova vladajuća većina u jeku nogometne euforije kad je hrvatska nogometna reprezentacija svojim izvedbama oduševljavala hrvatsku naciju i da do dan danas, evo jučer je izašla ta informacija prošlo je dovoljno ja mislim vremena da se očituje vladajuća većina o toj skandaloznoj činjenici. Ja mislim da uopće ne možemo raspravljati niti o kreditnim institucijama, niti o ulasku Hrvatske u eurozonu dok se vladajući o tome ne očituju. Isto tako, postavljam pitanje zašto bi hrvatski narod vjerovao ovoj vladajućoj većini i ovom guverneru koji nas u trenutku najveće inflacije guraju u eurozonu, zašto bismo im vjerovali da je to pogodan trenutak. Tražim hitno očitovanje i državnog tajnika i vladajuće većine o dakle ovim skandaloznim informacijama. Stanka je odobrena, ali sukladno Članku 293b. nastavit ćemo s radom pa ću pozvati u ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte kolegicu Peović na izlaganje. Izvolite.

Znači ovako, ovdje stvarno riječ o tome da se spašavaju strane bankarske institucije i da se uopće ne gleda korist ljudi koji žive u Hrvatskoj. Ali nije riječ o tome kao što neki misle da ide direktno uplata iz našeg proračuna tih 1%, ne ide iz banaka, ali postavlja se pitanje. Znači taj jedinstveni sanacijski mehanizam zašto mislimo da bi 1% bio dovoljan iznos koji bi znači banke trebale uplatiti u taj sanacijski fond da bi sanirali, znamo da krize dolaze znači globalno, da bi sanirali ne znam koliko banaka. Drugo pitanje kako određujemo te povlaštene banke koje će biti tu big to fail, koje će dakle imati taj, taj moralni hazard tzv. pa će se više kockati na stranom tržištu jer znaju da se nikad vlasništvo tih banaka neće promijeniti. Pa ne postoji mogućnost da ako država sanira banke da se onda i nacionalizira te banke nego je vlasnik siguran bez obzira na bilo što. I sad se pravimo ovdje da ne znamo, ti sanacijski mehanizmi, pa te jamstvene politike. Kao da ne znamo na koji način se krize opetovano dešavaju i ne znam imali smo mi i Basel I i Basel II i Basel III sve se to odvijalo u istom balonu obećanja da je ovaj sad mehanizam siguran i da nitko više nikad neće propasti pa opet banke propadaju kao da se ne sjećamo da je Hrvatska sanirala banke sa 25 milijardi kuna pa ih onda prodala privatnicima za 16 milijardi, kao da ne znamo da Grčka je trebala sanirat strane banke jel. Znači pisan teško razumljivim birokratsko tehnološkim žargonom ovaj zakon predstavlja klasično usklađivanje s EU pravnom stečevinom i primarno se odnosi na pristupanje RH tzv. jel jedinstvenom sanacijskom mehanizmu što je naziv za sustav koji je Europska centralna banka uspostavila nakon krize 2008. godine, a posebno nakon grčke krize. Radi se o sustavu čiji temelj predstavlja jedinstveni sanacijski fond kojim upravlja jedinstveni sanacijski fond, a riječ je o fondu koji bi trebao služiti za saniranje banaka koje se urušavaju i kojima prijeti bankrot, a koje su sistemski značajne ili za koje se ocjenjuje da su dovoljno velike da bi njihovo nekontrolirano propadanje imalo jel tako se to kaže šire negativne učinke na financijski sustav općenito na ekonomiju, u prijevodu banke koje su too big to fail. U uvodnom pojašnjenju se navodi da fond trebalo napuniti s minimalno 1% osiguranih depozita svih institucija na koje se zakon odnosi na razini EU ostaje u potpunosti nejasno. Kako se došlo do te brojke, po kojoj računici zaključilo da tako prikupljeni iznos može biti dovoljan za sanaciju velikih banaka kojima prijeti bankrot? No važnije pitanje jest uopće opravdanost uspostavljanja fonda za sanaciju velikih banaka čime se primarno štite njihovi vlasnici, vjerovnici i deponenti i činjenica da time nije isključeno da će država morati uskakati u sanaciju velikih banaka u stranom vlasništvu ukoliko im zaprijeti bankrot što je praksa koju se zapravo institucionalizira ovakvim zakonima na razini EU i Europske monetarne unije, a Hrvatska to u potpunosti nekritički prihvaća jer vladajući nas po svaku cijenu namjeravaju uvesti u eurozonu i onda se kaže, odgovornost se prebacuje na HNB kao da HNB nije ispostava zapravo europskih politika, a ne domaćih politika. Jel da nije onda ne bi držala stabilni tečaj kune, ne bi joj to bio primarni interes umjesto interesa da se potiče izvoz ciljanim devalvacijama tečaja i da se potiče zapošljavanja. Treba se podsjetiti dakle da je Hrvatska s usvajanjem ovakvog zakona i pristupanjem institucionalnom okviru znači jedinstvenog sanacijskog mehanizma prihvaća stav i interese velikih banaka u stranom vlasništvu ispred interesa domaće proizvodnje, domaće industrije za koju ne postoje nikakvi sanacijski mehanizmi kad im prijeti bankrot. Ovdje se dakle radi i o pitanju tzv. moralnog hazarda jer velike banke znaju da će biti sanirane ako im prijeti bankrot pa će onda biti sklonije manje obazrivosti, manje obazrivosti po pitanju rizika plasmana. To samo pokazuje našu kolonijalnu poziciju gdje usvajamo institucionalni okvir koji brine o interesima stranog financijskog kapitala, a koji godišnje izvlači podsjetit ću vam preko 4 do 6 milijardi kuna čiste dobiti iz Hrvatske, a ne o razvojnim interesima i očuvaju i jačanju domaće proizvodnje. Također, ovakav zakon i institucionalni okvir jasno impliciraju da sanacija velikih banaka neće za sobom povlačiti nacionalizaciju bankarskog sustava već će se nastojati održati postojeća privatna vlasnička struktura i njoj sukladna upravljačka politika i ciljevi bez obzira koliko ona bila suprotna razvojnim interesima domaće privrede i stanovništva kroz primarno kreditiranje potrošnje zaduživanje stanovništva, a znatno restriktivnije proizvodnje za potrebe. Dakle, ovaj zakon ne samo da omogućava da država u slučaju prijetnje bankrota jedne ili više banaka novcima poreznih obveznika i povećanjem javnog duga sanira te banke kako je morala učiniti Grčka da bi isplatila francuske i njemačke vjerovnike njihovih najvećih banaka u Grčkoj već zapravo pokazuje da to treba biti, da to treba učiniti i ako sredstva jedinstvenog sanacijskog fonda budu nedostatna ili ako jedinstveni sanacijski odbor ne odobri njihovo korištenje. Podsjetimo da je Grčkoj nakon što je sanirala strane banke javni dug i deficit značajno narastao pa ju je trojka stisnula da provodi tzv. jel mjere štednje. No, slična situacija se desila i u Hrvatskoj '97, '98., kad smo sanirali bankarski sustav što sam već rekla sa 56 milijardi kuna i onda ga prodali strancima za 12 do 16 milijardi. Znači banke su u potpunosti zaštićene dok ostatak društva mora prihvatiti te rizike tržišta. Pri tome valja reći da se čitava ova premisa o sanacijskim mehanizmima temelji na pretpostavci da je za razliku od svih prethodnih kriza novim mehanizmima koji garantiraju puno veću sigurnost znači sve osigurano iako su u prethodnim slučajevima takve garancije bile to opće mjesto i ništa od tada se u svijetu financiliziranog kapitalizma nije promijenilo. Treba spomenuti znači taj Basel, znači koji je bio Basel I, pa Basel II, Basel III znači mehanizmi regulatorni koji su se kunuli u to da će stvari biti sigurnije. Podsjetimo da je i HNB u okviru tog regulatornog režima Basel II reagirala pa joj se svejedno desila propast Riječke banke gdje je njezin devizni diler napravio gubitak od 100 milijuna dolara da to nitko nije pa niti HNB primijetio, a istovremeno je predsjednik uprave Riječke banke Ivan Štokić dobio nagradu za najboljeg menadžera godine i isplatio si za to bonuse. Također sjetimo se u slučaju Hypo Alpe Adria banke HNB isto nije ukazivao da su se dešavale malverzacije u koje su bili uključeni najviši politički dužnosnici poput Sanadera, Pašalića, Zagorca i drugih. Znači usvajanje ovog okvira samo potvrđuje našu autokolonijalnu narav gdje se u potpunosti nekritički pristupa i preuzima postojeće okvire. Najavljujemo da je ovo zakon koji mi nećemo podržati jer je riječ o nizu sličnih usklađivanja s EU direktivama no koji ne garantiraju nikakvu sigurnost za društvenu većinu već samo za strane banke. Drugi klub zastupnika bit će HDZ i govorit će poštovani kolega Begonja. Izvolite.

Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici, pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava kojeg je podnijela vlada u cilju usklađivanja zakonodavstva RH sa zakonodavstvom EU. Sadržajno Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava uređuju se pravila, uređuju se postupci i instrumenti za sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava, zatim uređuju se i ovlasti i zadaci sanacijskih i nadležnih tijela te se uređuje upravljanje, financiranje i korištenje sredstava sanacijskog fonda. Mi smo prije nešto više od godinu dana donijeli izmjene i dopune predmetnog zakona koje su činile dio paketa mjera za smanjenje rizika te kojim se nacionalno zakonodavstvo i tada usklađivalo sa pravnom stečevinom EU. Na taj način nastavila se daljnja reforma bankovnog sustava na nacionalnoj razini i razini EU s ciljem daljnjeg jačanja njegove otpornosti i sposobnosti banaka da odgovore na moguće šokove. Za podsjetiti je kako je financijska kriza iz 2008. godine od koje smo se mi oporavljali 10-ak, a možda i više godina pokazala da je na razini EU postojao značajan nedostatak instrumenata za djelotvorno rješavanje problema propadajućih kreditnih institucija i investicijskih društva zbog čega je donesen niz akata koji imaju za cilj uspostavljanje sustava koji će nadležnim nadzornim i sanacijskim tijelima država članica EU pružiti skup alata, instrumenata za dovoljno ranu i brzu intervenciju u kreditnoj instituciji ili investicijskim društvima koji propadaju ili će vjerojatno propasti, a kako bi se osigurao nastavak ključnih funkcija tih institucija uz istovremeno ograničavanje utjecaja njihovih propadanja na nacionalni ili prekogranični gospodarski financijski sustav na najmanju moguću mjeru. I upravo zbog te velike međusobne povezanosti financijskih tržišta unutar država EU rješavanje ovih problema kreditnih institucija bilo je potrebno uskladiti na razini cijele EU. Dakle, što se ovim izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava uređuje? Uvodno je predlagatelj već kazao da uvažavajući činjenicu o postojanju više sanacijskih tijela kao i sanaciju i situaciju uspostave bliske suradnje RH s Europskom središnjom bankom RH postala je članicom sudionicom u jedinstvenoj bankovnoj uniji. A nju čini jedinstveni nadzorni mehanizam i jedinstveni sanacijski mehanizam. S tim u svezi uređeno je da HNB preuzme ovlasti izvršenja sanacije nad kreditnim institucijama, a da Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga obavlja nadzor nad investicijskim društvima dok Hrvatska agencija za osiguranje depozita je tijelo koje vodi nacionalni sanacijski fond. Nadalje, jedinstveni sanacijski mehanizam kojeg čini jedinstveni sanacijski odbor i jedinstveni sanacijski fond, a uključivanjem RH u jedinstveni sanacijski mehanizam podrazumijeva i odgovornost jedinstvenog sanacijskog odbora za učinkovito te dosljedno funkcioniranje jedinstvenog sanacijskog mehanizma. Također, jedinstveni sanacijski odbor postao je izravno odgovoran za izvršenje sanacijskih ovlasti nad dijelom kreditnih institucija kako je to već kazano, 6 bankovnih institucija te 2 stambene štedionice sa sjedištem u RH. Dakle, do sada smo imali situaciju kada je riječ o kreditnim institucijama i grupama kreditnih institucija da nacionalno sanacijsko tijelo provodi odluke i upute jedinstvenog sanacijskog odbora. Međutim, ovim zakonskim izmjenama i dopunama smanjuje se broj sanacijskih tijela što znatno olakšava i ubrzava postupak provedbe sanacijskih ovlasti između sanacijskih tijela unutar RH, a naročito pri suradnji sa Jedinstvenim sanacijskim odborom u slučaju kada odbor donosi odluke za subjekte za koje je izravno odgovoran, ali i u postupku donošenja odluka od strane nacionalnih sanacijskih tijela. Naime, prije pristupanja RH Jedinstvenom sanacijskom mehanizmu provodile su se pripremne radnje koje su uključivale i komunikaciju s Jedinstvenim sanacijskim odborom, a u toj komunikaciji došlo je do pogrešnog razumijevanja pravnih učinaka odluka Jedinstvenog sanacijskog odbora, prije svega učinaka odluke o sanacijskom programu koji Jedinstveni sanacijski odbor donosi za kreditne institucije pod svojom izravnom odgovornošću za koju je utvrđeno da propada ili će vjerojatno propasti, ali postoji javni interes za njezinu sanaciju. Dakle, naknadno je utvrđeno da HNB zapravo mora formalno donijeti ponovljenu odluku o sanacijskom programu, a ne samo da obavlja provedbene odluke i to zbog toga što odluke Jedinstvenog sanacijskog odbora nemaju izravan učinak prema kreditnim institucijama u državama članicama sudionicama već učinak tim odlukama mora dati nacionalno sanacijsko tijelo. S tim u svezi glede pravnih učinaka odluka Jedinstvenog sanacijskog odbora, a s obzirom da istima pravnu snagu treba dati nacionalno sanacijsko tijelo da bi imalo učinak prema kreditnim institucijama ovim se izmjenama i dopunama predmetnog zakona osigurava da HNB ima ovlasti prema svim kreditnim institucijama u RH neovisno o izravnoj odgovornosti Jedinstvenog sanacijskog odbora kako bi te učinke mogla dat kao nacionalno sanacijsko tijelo. Dakle, izmjenama i dopunama predmetnog zakona uređuje se da se više ne radi razlikovanje između institucija i subjekata za koje je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor i onih institucija i subjekata za koje nije izravno odgovoran, te se tako izjednačava praksa u pogledu podjele kreditnih institucija od strane Europske središnje banke na one koje su značajne i na one koje su manje značajne.

Što se tiče razine Jedinstvenog sanacijskog fonda ona iznosi najmanje 1% iznosa osiguranih depozita svih kreditnih institucija s odobrenjem za rad u svim državama članicama bankovne unije. Svake godine nakon savjetovanja s Europskom središnjom bankom ili nadležnim nacionalnim tijelom, te uskoj suradnji s nacionalnim sanacijskim tijelom Jedinstveni sanacijski odbor izračunava pojedinačne doprinose koje mora platiti svaka kreditna institucija na temelju godišnje ciljane razine Jedinstvenog sanacijskog fonda. Dakle, smisao je da se uz osiguranje otpornosti i financijske stabilnosti bankarskog sektora osiguraju i sredstva za možebitnu sanaciju banaka bez uporabe novca poreznih obveznika, već uporabom Jedinstvenog sanacijskog fonda kao instrumenta unutarnje sanacije gdje same kreditne institucije osiguravaju vlastita sredstva u slučaju potrebne sanacije. Zaključno, ovim konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona osigurava se bolja nomotehnička uređenost određenih članaka u postojećem zakonu. I na kraju kolegice i kolege, Klub zastupnika HDZ-a podržat će ovaj konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava. Hvala na pozornosti. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovanog zastupnika Borisa Lalovca. Hvala lijepa g. potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Danas se pred nama nalazi jedan zakon koji bi trebao više ovako bit nekakve tehničke naravi, provedbeni nekakav zakon kada se ukoliko se dođe do poremećaja na financijskome tržištu, tko, kada, s kojim novcima, kako, kako da reagira, da se zapravo zaštite, zaštite štediše odnosno da se zaštite u prvom redu financijska institucija jel samim propastom financijske institucije u konačnici u prošlosti se događalo da su to sve plaćali porezni obveznici i Europa je naučila tu lekciju 2008.g. je naučila tu lekciju i zapravo krenula sa pričom bankovne unije. Krenula je s pričom bankovne unije da bude jedinstvena bankovna unija zbog čega jel, jel veliki pritisak što su banke prouzročile krizom 2008.g., kriza koja je izazvala, koja se je prelila u konačnici i na proračune odnosno na teret svih građana ugrozila je tada jedinstvenu valutu euro, ugrozila je i jednostavno tada se je platilo sve što se trebalo platit iz proračuna, jako puno, pa vidite svi deficiti svih zemalja kako su išli u brojne minuse jel i rekli su okej više toga nema, te igre vama na financijskim tržištima, sad ćemo uvesti regulativu i ovo je završna faza te nekakve regulative da to sad ide na teret banaka, na onih koji su zapravo ukoliko prouzroče određenu krizu i Europa je prvu lekciju naučila što se tiče banaka i mi unosimo euro slijedeće godine, postaje službena valuta i ovo je jedan način zbog čega i mi moramo donijeti ovaj zakon da se na jedinstvenom europskome tržištu imate jedinstvenu sanaciju. I zašto govorim da je ovaj zakon dobar za Hrvatsku? Pa dobar je zato što kada imate međunarodne banke, a u Hrvatskoj su međunarodne banke, talijanske, austrijske i druge banke. Šta se moglo donositi bez ovoga zakona, da nema ovoga zakona? Znate šta prvo ta banka radi? Pa povlači sredstva iz Hrvatske, povlači sredstva iz Hrvatske da bi sanirala svoju banku, matičnu banku u Italiji. Pa naravno da je izloženija. Upravo ovim zakonom se donosi da postoji jedinstvena sanacija, da nema veze u kojoj zemlji se dogodio poremećaj u Italiji, Austriji. Ovo je zapravo korisno i dobro za male države, za male države je dobro. Ne može kapital pobjeći. Morate sanirati na cjelokupnu i tako štititi i štediše u Hrvatskoj. Zbog toga je jedinstveno tržište, to nam daje i nama manjima koji nemamo dovoljno kapitala da to odbranimo. Zato je ovo dobro za Hrvatsku i za štediše u Hrvatskoj. Europa je kažem naučila lekciju i tako se branio i tad euro. Druga kriza koja je bila to je bila 2013., 2014. gdje su bili jaki prinosi na obveznice. Znate da su se Grci zaduživali po 10%, Španjolci po 10%, Irci, Talijani, Nijemci po 1% Hrvatska je tada kada je izdavala obveznicu imala je nekakav prinos od 5, 6% na obveznicu. Zašto se javio bunt u Europi građana? Pa kažu vidite Nijemci se financiraju po 1%, mi po 10. Ušli smo u dužničko ropstvo, ovo nije jedinstveno europsko tržište, ne želimo takvu Europu gdje se netko deset puta jeftinije zadužuje nego što smo to mi. Znate da je bilo krenulo priče o zajedničkoj euro obveznici. I to je bio veliki pritisak na euro. Šta je Europa dalje kasnije napravila?

I Hrvatska ima koristi od toga što radi Europska centralna banka, ima koristi jer smo se prije zaduživali, nismo, kao broj jedan nismo uopće mogli doći na euro tržište.

I to je dobrobit koji EU odnosno zajedno Centralna banka donosi Hrvatskoj, direktna korist. I tu su zapravo sve zemlje vidite da su uravnotežile prinose na obveznice, jer je ponovno prijetila euru. I Europa je drugi put naučila lekciju kako pomoći svim zemljama da ipak toliko im ne ruše se njihovi proračuni. Treća i zato ću malo krenuti na današnju situaciju što se tiče inflacije. Ugrožava euro. Zašto je euro ugrožen danas. Pa zato što imamo različite energetske politike na razini EU. Neki dogovaraju direktno sa Rusima, neki kupuju na burzi, neki ovako, neki onako. Šta se događa u Europi? Nemamo zajedničku energetsku politiku, a vidimo da zapravo energija je glavni pokretač inflacije i ponovo dolazi do ugrožavanja eura. Koja će bit posljedica? Pa normalno da ćemo ući u zajedničku energetsku politiku. Europa će otvoriti pitanje zajedničke energetske politike i u tome će Hrvatska imati doprinos u budućnosti. Pa pogledajte, Vlada će sad naći ogromna sredstva, morat će naći da pomogne građanima. Zato što se možemo i zadužiti i pristupiti, a u konačnici, jer sadašnja energetska kriza ugrožava euro. I to će biti dodatni korak. Riješili su bankarski dio, riješili su pitanje obveznica, treći će biti uravnoteženje energetske politike. Jel' vidite koliko šta znači divljaju cijene energenata u Europi, jedni rješavaju jedno, drugi rješavaju drugačije, ovi spuštaju PDV, ovi daju. Nitko ne zna kako reagirati na ovaj problem inflacije. Ali ćemo biti pod kišobranom da će se u budućnosti i cijene energije, da ne može biti i Europa ovisna, a vidite šta znači za Hrvatsku. Vidite šta znači jedan inflatorni udar za cijene plina, ugostitelje, umirovljenike itd. itd. gdje Hrvatska apsolutno u tome nije sudjelovala, po ničemu nije kriva. Vlada sa ovim apsolutno sa ovim nema veze, ali smo dio toga svega, priče i špekulacija na svim svjetskim tržištima, gdje će Europa morati odgovoriti na energetsku politiku. I onda ćemo dobiti za koju godinu ćemo dobiti i dokumente kao što danas govorimo o dokumentima za bankarstvo, kao što smo govorili imamo zajedničke dokumente za euro, tako ćemo za koju godinu imati i dokumente o zajedničkoj energetskoj politici kakva god ona bila ne ulazim u kojem obliku će se ona definirati. Ali za građane je bitno da cijena je niska. Iz kojih izvora, nadamo se iz zelenih ali je bitno da će ona biti niska i da neće biti udar na siromašne građane. I to je ona dobrobit koju mi na svjetskim tržištima dobivamo. I zato kažem i ovaj zakon klub SDP-a će ga podržati. Dobre su stvari kažem i imat ćemo dobrobit iako će biti udar na standard građana, mjere će se donositi, izaći ćemo iz te priče. Ali buduće politike kažem vam, sve se događa da će Europa kada nađe krizne situacije, jer trenutno je velika kriza energetska u Europi, da će se vrlo brzo na nju morati odgovarati zajedničkim politikama i onda će biti lakše i pojedinim vladama da rješavaju ovakva pitanja kao što su pitanje inflacije i energetskog siromaštva i u Hrvatskoj i u tim zemljama koji nemaju dovoljno vlastitih izvora koliko god mi mislili da imamo, nemamo. Jer vidite ovakav jedan udar, cjenovni udar šta se događa, koja pomutnja je na tržištu.

Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika CENTRA i GLAS-a poštovane zastupnice Marijane Puljak.

Zahvaljujem predsjedavajući. Drage kolegice i kolege, evo ovako o ovim financijskim stvarima kolega Lalovac vrlo jednostavnim riječima objasni građanima o čemu se radi. Dakle, Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava tim zakonom uređuju se pravila, postupci, instrumenti za sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava, dalje definiraju se nekakve ovlasti i zadaci sanacijskih i nadležnih tijela, upravljanje, financiranje i korištenje sredstava sanacijskog fonda. Dakle, ovo je zakon kojim se uspostavlja jedan sustav za smanjivanje rizika u slučaju financijskih kriza, banke se obvezuju staviti dio svojih novaca u sanacijski fond kojim će se osigurati sredstva za u ovom slučaju je li eventualne potrebe za sanaciju banaka u slučaju problema s financijskom stabilnosti. Dakle, evo kao što smo čuli cilj je izbjeći financijsku krizu kakva se dogodila 2008.g. i da se teret saniranja ne prebaci kao u tom slučaju je li te godine na građane i državni budžet već na banke.

Ovim prijedlogom zakona provodi se nekoliko izmjena važećeg zakona radi osiguravanja njegove bolje primjene u praksi. Kroz praksu se naime iskristaliziralo da HNB formalnopravno mora donijeti odluku o otvaranju postupka sanacije za banke za koje je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor jer njegove odluke od tog Jedinstvenog sanacijskog odbora zapravo nisu, nemaju izravan učinak prema institucijama u državama članicama sudionicama. Isto tako osigurava se jednako postupanje u praksi u pogledu utvrđenja uvjeta koji prethode primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti ili pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala i podložnih obveza u odnosu na značajne i manje značajne kreditne institucije s obzirom da takvo utvrđenje provodi i Europska središnja banka. Dakle, osigurava se dalje isto tako da kreditne institucije i investicijska društva na koje se primjenjuje uredba EU plaćaju isključivo doprinose koje izračunava taj Jedinstveni sanacijski odbor na temelju godišnje ciljane razine Jedinstvenog sanacijskog fonda. Naoko dakle evo jedan vrlo jednostavan zakon koji ponovno predstavlja jedno usklađenje sa europskom regulativom i europskom praksom i evo kao što smo čuli nužan je zaista za građane Hrvatske da se osigura da u nekakvim budućim financijskim krizama teret tih financijskih kriza i sanacija banaka ne padne na leđa građana Hrvatske. No ovdje bih iskoristila sada priliku i progovorila upravo malo o našoj centralnoj banci, HNB, obzirom da se evo ovim zakonom uvodi to da HNB mora i formalnopravno donijeti odluku o otvaranju postupka sanacije banaka, znači prepisuje se doslovno ta odluka Jedinstvenog sanacijskog odbora obzirom da on nije nadležan za banke u državama članicama, dakle evo za razliku i od nekih možda političkih opcija ili populista koji su nastojali približit, koji su se nastojali približit narodu na način da govore evo što narod želi čuti, promoviraju možda nemoguća i opasna rješenja, žestoko i napadaju i kritiziraju monetarnu politiku kojom HNB upravlja. Dakle, evo ne znam čuli smo svakojakih ideja u javnosti ranije kako možda HNB treba i štancati novac i da nam tako ekonomija će krenuti na bolje. Mi smo evo bili uvijek razumni, kritizirali smo HNB kao instituciju kad je to trebalo i bilo opravdano, ukazivali na to evo i često govorimo o tome kako HNB zapravo slabo utječe na financijsku pismenost građana, sporo su reagirali i u slučaju švicarskog franka itd. Guverner Vujčić je općenito u javnosti evo i slovio za stručnjaka, vrhunskog profesionalca, no posljednje afere bacaju evo novo svjetlo na tu instituciju i baš to u godini pripreme za ulazak u Eurozonu. Te afere govore da čelnici institucije nisu tako pažljivi i besprijekorni kako se ranije možda činilo, možda su postali previše samouvjereni tijekom vremena, znate ono kako vas malo ponese i mislite da možete proći nekažnjeno sa svakojakim nepodopštinama. Doduše, evo živimo u državi koja gleda na stranu na etički upitne postupke, tako se i najveći skandal u posljednje vrijeme u bankarskoj industriji, u bankarskom sektoru gdje je došlo do trgovanja dionicama, vrijednosnim papirima banka koje HNB nadgleda od strane djelatnika HNB-a. To se prikazuje kao nekakav nestašluk koji se evo neće ponavljati, nakon što se konačno nakon 8.g. primjeni preporuka Europske centralne banke i ta praksa strogo zabrani djelatnicima HNB-a. Taj skandal je otkrio i veći problem, a to je nedostatak internih kontrola u našoj centralnoj banci i pitanje je dakle kako će se i ovdje prilikom evo prepisivanja odluka tog Jedinstvenog sanacijskog odbora zapravo provoditi kontrole. Guverner Vujčić se i sam našao u još jednom skandalu, evo kažu mediji da je spremio u džep pola milijuna kuna nagrade od Mađarske središnje banke. Nagradu je Mađarska središnja banka ustanovila 2014.g., a svijetli primjer je austrijski guverner Evald Novotni koji je bio dobitnik te nagrade 2015.g., koji je svoju nagradu od 60.000 eura donirao, a odbijanje primanja novca od nagrade na vlastiti račun objasnio je kako nije htio dovesti u pitanje neovisnost austrijske banke. S druge strane izborom kome će donirati poslao je i snažnu poruku, donirao je novac sveučilištu koje je poznato po svojoj podršci prodemokratskim procesima u zemlji, dakle izbor donacije bio je i snažna kritika Orbanovoj vladavini u Mađarskoj. Dakle, eto to je svijetli primjer kojeg naš guverner nije slijedio, da sad ne spominjemo i neke druge podatke, ne znam o njegovoj plaći koja je jednaka zbroju plaće premijera i predsjednika države. Međutim, evo nakon toga ovaj najnoviji skandal sa diletantski loše provedenim postupkom natječaja za vizual novih kovanica eura, o tome smo evo već i govorili za ovom govornicom. Natječaj je proveden bez ikakvih stručnih uputa, bez podrške struke na kojeg se mogao javiti bilo tko sa crtežom doslovno na salveti. Ako jedan HNB nije u stanju provesti jedan takav stručan natječaj za dizajn kovanice sukladno evo pravilima struke, a koji je ponizio cijelu jednu profesiju. Dakle, što od njih očekivati po pitanju regulacije financijskog sustava. Dakle, ovim zakonom evo dodatno se usklađujemo sa EU praksom, regulira se postupak sanacije banaka, nužan je za naše građane, za zaštitu naših građana.

Zahvaljujem.

Već u prvom čitanju izmjena i dopuna ovog Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava kao klub Zeleno-lijevog bloka dali smo podršku svim inicijativama koje pokušavaju regulirati loša financijska poslovanja banaka i drugih institucija, a koja su do nedavno vrlo olako dolazila na naplatu građanima. Ove izmjene i dopune zakona nastavljaju sa usklađivanjem domaćeg i europskog zakonodavstva vezanog za sanaciju banaka, tj. dorađuju tehničke propuste koji su uočeni u prvoj godini provedbe zakona. Inicijativa za kvalitetniju regulaciju, sanaciju i uspostavljanja obrane građana od lošeg poslovanja financijskih institucija dolazi primarno iz EU i kroz EU institucije prelijeva se i u domaće zakonodavstvo. U tom smislu mi bismo zaista voljeli vidjeti inicijative i prijedloge iz našeg financijskog sektora, ali i iz Vlade Republike Hrvatske koje bi ojačale regulaciju lošeg financijskog poslovanja. Jer izgleda da se i dalje njeguje praksa da će za loše poslovne odluke koje banku dovode pred bankrot, odgovorne osobe manje odgovarati pred zakonima od one osobe koja na primjer ukrade hranu u samoposluživanju. U tom smislu voljeli bismo vidjeti puno progresivnije izmjene i dopune ovog zakona koje bi spriječile na primjer nagrađivanje odgovornih za propast financijske institucije. Iako ove izmjene konkretne izmjene i dopune zakona nisu usmjerene k tom cilju ne možemo ne primijetiti da u samom tekstu izvornog zakona postoje odredbe koje na primjer ne sprječavaju da u sanacijski odbor banke možda uđe i za to naravno bude plaćena osoba čije je nesavjesno poslovanje i dovelo do problema u toj financijskoj instituciji. I dalje se u paketima sanacijskih zakona oklijeva jasnije prepoznati i sankcionirati pojedince za koje se tvrdi da su nesavjesno poslovali, tako i u izvornom zakonu, u članku 66. na primjer stoji da alineja prva odgovornost za štetu koju sanacijska uprava ili pomoćnici sanacijske uprave prouzroče pri obavljanju dužnosti u okviru ovog zakona postoji samo ako je šteta prouzročena namjerno ili iz krajnje nepažnje.

Dakle, opet nitko nije odgovoran a građani plaćaju i tako u nedogled. U Jugoslaviji smo imali kolektivnu odgovornost, u Hrvatskoj nemamo nikakvu odgovornost. U Hrvatskoj niti za jednu aferu koju sa tjednog ritma smo prešli na dnevni ritam pojavljivanja tih afera u medijima nitko ne odgovara. Da, postoji velika osobna odgovornost na primjer prosjeka tko je dobio 5 dana zatvora i oduzet mu je veliki iznos koji je on privredio 84 kune. Tu je država zaista jako brza, odlučna i nepokolebljiva u svome djelovanju da se zaustave tako dramatične radnje i velika kršenja zakona.

Pa recimo u laganju državnom Saboru, državne glavne odvjetnice. Pa recimo pola milijuna nagrade u svoj džep upravo jučer informacija za guvernera banke. Nema, nitko nije odgovoran. Ne postoji pojedinac koji je odgovoran, ne postoji zapovjedna odgovornost. Mi nismo čuli premijera da je on i za šta odgovoran. Mi nismo čuli vladajuću stranku da je i za jednu od ovih afera odgovorna. Znači ta odgovornost se naprosto izgubila. Dakle, ono što sam govorila prije za tu odgovornost to je za tu nagradu eventualnu da onome tko je odgovoran za financijske probleme da čak eto bude nagrađen stavljanjem u situaciju da sanira tu istu instituciju. Fantastično! Dakle, to je jedan mali primjer koji pokazuje kako i sam taj proces sanacije naprosto izuzima individualnu odgovornost osoba koje su svojim nemarom, pohlepom ili nerazumljivo lošim poslovnim odlukama dovele tu istu financijsku instituciju u krizu i upravo to je poruka i takva poruka je ono što i dalje budi strah da je vrlo lako izazvati financijski kolaps pojedine institucije. Individualna odgovornost naprosto ne postoji. I to je taj i gorak okus u ustima koji je nastavo nakon financijske krize o kojem su danas se je se mnogi na to naslanjali i govorili o tome i, a nastao je upravo na tom nagrađivanju i onih koji su bili osobno odgovorni za brojne financijske spekulacije koje su naravno, onda posljedično i rasplamsale tu ogromnu financijsku krizu. Dakle konačno smatramo da je dobar iskorak da se stvorio Jedinstveni europski sanacijski fond koji se puni iz sredstava samih financijskih institucija i koji najmanje 1% iznosa osiguranih depozita svih kreditnih institucija. Naravno, dobra je vijest i da za '21. RH mora uplatiti čak i manje od 1% osiguranih depozita. I ovim sanacijskim fondom stvoren je kakav-takav osigurač da će u slučaju neke nove financijske krize sanaciju uspjeti odraditi sam fond, a ne i državni proračuni zemalja članica EU, kao što je to bio slučaj 2008. Ipak, brinemo da pojavom neke veće financijske krize sam fond sanacijski dakle neće uspjeti amortizirati sav taj pritisak budući da je on više dizajniran za na pojedinačne kolapse financijskih institucija, a manje na tzv. domino efekt dakle jedno urušavanje cijelog financijskog sustava, a da do tog domino efekta ne bi došlo, smatramo u zeleno-lijevom bloku da se mora dodatno pojačati regulacija financijskih institucija i jasno propisati individualna odgovornost pojedinaca za štetne spekulativne poslovne odluke i izbjeći nekontrolirano pretakanje proračunskih sredstava prema posrnulim financijskim institucijama. Direktna zaštita građana od kolapsa financijskih institucija u tom smislu treba biti prioritet u odnosu na samu sanaciju posrnulih financijske institucije, taj inicijalni da kažemo, test proporcionalnosti, da se iz fonda prvo više isplati i direktno pomogne vjerovnicima i štedišama, a tek onda samoj financijskoj instituciji, važno je provesti prilikom svake odluke o sanaciji financijske institucije. Dakle da zaključimo, izmjene i dopune ovog Zakona vidimo kao nastavak daljnje regulacije procesa sanacije, mada, kao što smo istaknuli, voljeli bismo vidjeti progresivniju regulativu vezanu za sanaciju, kao i za prevenciju od ulaska u financijski kolaps. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika socijaldemokrata, poštovanog zastupnika Željka Pavića.

Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Malo ću podsjetiti što sam govorio prilikom prvog čitanja kad sam spomenuo da vjerujem da ćemo danas, odnosno tada, u cijelosti raspraviti i ovaj Zakon i da vjerojatno jedno duže vrijeme neće biti potrebne izmjene i dopune ovog Zakona. Podsjetit ću da smo o ovom Zakonu raspravljali i na početku našeg mandata i tada smo u skladu s obvezom kontinuiranog usklađivanja zakonodavstva RH sa pravnom stečevinom EU naš važeći zakon usklađivali sa direktivom EU Parlamenta i Vijeća u pogledu kapaciteta pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava. Tada je jedan od razloga za izmjenu postojećeg zakona sa sanaciju institucija bila i implementacija TLAC standarda odnosno kapaciteta apsorpcije ukupnog gubitka i taj standard je implementiran i mi smo to stavili i u naš zakon, odnosno EU je to usvojila, a nakon toga smo mi to sve skupa usvojili i implementirali. Tada smo zakonom koji je u većem dijelu stupio na snagu 1. siječnja 2021. hrvatsko zakonodavstvo uskladili s pravnom stečevinom EU, ali i njime je uređena i nova podjela sanacijskih ovlasti budući da je od datuma uspostave bliske suradnje HNB-a sa Europskom središnjom bankom, RH postala država članica sudionica u Jedinstvenom sanacijskom mehanizmu. Osim toga, tim je Zakonom definirano i koja su sanacijska tijela ovlaštena za izvršavanje ovlasti za sanaciju i primjenu sanacijskih instrumenata u RH nad subjektima iz onog čl. 3 za koje nije izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor, a u skladu s tom podjelom ovlasti, kako je određeno tim Zakonom, sanacijska tijela su HNB kao sanacijsko tijelo za kreditnu instituciju koja nije dio grupe i grupu koja barem jedna članica grupe kreditne institucije ili Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Podsjetit ću da smo mi o tome govorili i da je Zakon stupio na snagu 1. siječnja 2021., odnosno jedan dio Zakona je stupio na snagu 1. siječnja 2021. g. Istovremeno je u siječnju 2021. g. na Europskom revizorskom sudu podneseno tematsko izvješće vezano za sanaciju banaka i ako to pogledamo, ako pogledamo to izvješće, onda ćemo tamo vidjeti da stoji, da postoje određeni nedostaci koji su vezani, prvenstveno za financiranje tijekom sanacije i da ... [[Govornik se ne razumije.]] postupci u slučaju nesolventnosti nisu usklađeni. Isto tako je utvrđeno da pravila o rasporedu tereta se razlikuju ovisno o tome je li banka sanirana ili prima državnu potporu u okviru postupka u slučaju nesolventnosti. Usprkos tim nedostacima, utvrđeno je da je sanacijski mehanizam napredovao i da još postoji prostora za napredovanje. Isto tako su napisali u svom izvješću da ne postoje bitne prepreke provedivosti sanacije banaka. To sve govorim zbog toga jer je tu bilo oprečnih stavova i smatralo se da ovaj Zakon, jedan dio naših zastupnika smatra da se ovaj Zakon ne treba prihvatiti. Ima tu razno raznih shvaćanja, međutim podsjetit ću da je i prije ovog Zakona postojao zakon koji je propisivao bankama kako trebaju spremati sredstva, odnosno davati sredstva za sanaciju, da je postojao Zakon o bankama i da je HNB imala određene ovlasti kad se desio neki problem. Ovo što vam se sada ovdje dešava s ovim Zakonom, mišljenja sam da je to bolje zato što sada te iste banke novac daju u Jedinstveni europski fond i to što se tiče Hrvatske nije ona količina novaca koja bi možda bila i proporcionalna da se unosi, da se ulaže u hrvatske fondove, budući da nivou Europe imamo velikih banaka i da njihova sredstva koja su uložena od strane građana su daleko veća, tako da onaj minimalni postotak od 1% koji treba dati, vjerojatno za Hrvatsku i neće biti 1%, odnosno za hrvatske banke neće biti 1% nego će biti nešto manji. Ja sam to pitao i uvaženog tajnika u svojoj replici od kojeg do kojeg postotka se to može kretati, odgovor je bio da se to može kretati od 0,8 do 1,2% i mislim da je evidentno da manje banke koje i nemaju takvu veliku sigurnost što se tiče pologa će u ovom momentu dobiti i tu sigurnost. Slažem se s našim kolegama koji kažu da građani od toga nemaju ništa zato što će građanima i dalje biti isto u smislu da ukoliko imaju u banci uloženo 100 tisuća eura, garantira se za taj polog i oni će biti osigurani da će taj polog dobiti i natrag, ukoliko banka propadne. Međutim ima tu i drugih faktora o kojima moramo voditi računa i smatram da bismo morali malo šire gledati na taj problem i gledati na taj problem na način da kad se nešto dešava na nivou Europe, bilo je tu izlaganje i našeg kolege, kad se nešto dešava na nivou Europe, ipak je to nešto drugačije u odnosu na ostalo. Tu se moram skrenut, tu bi morao ovoga, dotaknuti se i one teme koju je kolega spomenuo, a to je energetska politika na nivou Europe i rekao je da će cijene energenata biti niske. Tu se baš i ne bih složio s tim jer cijene možda i neće biti niske, ali ono to bi energetska politika na nivou Europe garantirala je da će cijene biti stabilne odnosno da će biti stabilnije i da neće biti podložne naglim velikim skokovima, što je za naše građane izuzetno važno, pogotovo ako uzmemo naše rizične skupine, kao što su ljudi koji imaju socijalnu pomoć, kao i naši umirovljenici. Ono što bih još htio tu napomenuti da ne znam zašto se pokušava skrenuti rasprava u smjeru koji nije dobro s obzirom da govorimo o zapravo našoj sigurnosti. Govorimo o sigurnosti naših ulaganja, govorimo o sigurnosti banaka i kao što je rekao kolega iz maloprije u svom izlaganju, ukoliko neka banka ima problema u svojoj matičnoj zemlji, što će prvo napraviti? Prvo će plaćati sredstva iz drugih zemalja gdje ima svoje poslovnice. Nakon toga, s obzirom da smo mi najizloženiji jer nemamo svojih vlastitih banaka, odnosno imamo jednu ili dvije koje su još u vlasništvu Hrvatske, mislim da smo izloženiji od svih ostalih i trebamo voditi računa o tome da nam ovaj jedinstveni europski fond daje neku sigurnost da ćemo biti zaštićeni od eventualnih loših plasmana koje banke koje posluju u Hrvatskoj mogu napraviti i nakon toga prouzročiti probleme našim sugrađanima. Mislim da vjerujemo da će sudjelovanje naših institucija u plaćanju doprinosa u jedinstveni fond pružiti veću sigurnost u poslovanju naših kreditnih institucija, što je izuzetno važno za sve nas u Hrvatskoj, pa tako mislim da bismo trebali i u tom smjeru i raspravljati. Slijede pojedinačne rasprave. Prvi prijavljeni poštovani zastupnik Mišel Jakšić.

Dobar dan, lijepo pozdrav svima. Dakle pred nama je zakon koji, kao što u samom početku obrazloženja zakonodavnih izmjena piše, još jedno od usklađivanja svega onoga što imamo u Europi i gdje prilagođavamo naše zakonodavstvo europskim pravnim stečevinama, ali isto tako je jedan zakon za koji možemo reći, kao što su neki predgovornici govorili, da je jedan ipak od koračića gdje će neke stvari u našem bankarskom sustavu, pa i onda samim time za naše građane biti sigurnije nego što su bile do sada. Naravno da si svatko može postaviti pitanje da li je to dovoljno ali s druge strane si moramo priznati da puno agresivnije i puno više je teško očekivati u sustavu gdje mi zapravo svojih banaka nemamo. Jer vlasnici većine banaka koje imamo u Republici Hrvatskoj su stranci, gdje isto tako imamo cilj kao dio Europe ući u zonu eura i ono što nam je povijesno ponašanje u krizama do sada pokazalo da se svaka velika europska i svjetska kriza vrlo brzo prelila prema nama. Da ne velim da zbog naših strukturnih problema koje imamo ne samo u bankarstvu nego ponajviše u gospodarskom sustavu je bila čak i teža nego što je bila u nekim razvijenijim zemljama EU. I tu si jednostavno moramo priznati da smo premali na tom europskom tržištu da bi puno toga si mogli izdiktirati sami. Tako da svako to usklađenje koje će s protekom vremena i eventualnim kriznim momentima pomoći i svima nama da možemo imati više povjerenja u naš sustav i možemo zaštititi više ljudi koji bi se mogli naći na udaru je definitivno nešto što možemo reći da je onako na prvu pohvalno. No isto tako u svim tim paketima gdje se bavimo bankarskim, kreditnim institucijama bi bilo dobro pogotovo kad vidimo što se događa danas i događa se već tjednima, da više o tome svemu vodimo i brigu i usklađivanje tih europskih direktiva o tome što čeka naše građane i što bi im se sve još moglo događati u ovoj godini, a ne daj bože da potraje i dalje. Jer skepsa koja se pojavljuje oko rasprave oko svakog zakona se možda ne pojavljuje zbog nekog pojedinačnog zakona, nego se pojavljuje zbog nezadovoljstva u globalu. I da bi ovi zakoni prolazili na jedan tehnički način mislim da bi puno više Ministarstvo financija trebalo uložiti napora u vremenu koje je pred nama da da svoj jasan okvir što planira raditi sa svojom politikom poreza pogotovo ako pričamo o energetici koja je danas isto nekoliko puta spomenuta, što planira raditi sa politikom trošarina. Jer ona je isto jako važna ako pričamo o gorivu kao sirovini i kao energentu. Što planira raditi sa politikom poreza prema trgovačkim lancima i svemu onome što se događa u prodaji robe široke potrošnje. I tada bi možda i građanima bilo puno jasnije što sve kao direktivu radimo, pa i puno prihvatljivije sa puno manje skepse a puno više optimizma. Na žalost bez obzira što inflacija galopira već neko vrijeme, mi i dalje nemamo jasne odgovore što će Vlada poglavito Ministarstvo financija raditi na kojem polju, kako će omogućiti ljudima bolji život i onda opet završavamo na onoj početnoj raspravi ništa se ne mijenja, samo se vodi računa o krupnom kapitalu, bankama i svemu onome što u Hrvatskoj vrlo često dobije kao da je neka baba roga.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolege iz ministarstva, poštovani kolege zastupnici. Pa ja ću na početku onako reći svi ovdje koriste riječ stečevina, dostignuće, tekovina i onda kad pogledate što to znači, to znači neko opće dobro postignuto ustrajnim radom i naporima za opće dobro, odnosno za korist društva. I kad govorimo o EU ja sam nekoliko puta ovdje za ovom govornicom rekao, EU više-manje zna kuda ide i zašto negdje ide. Ovo što je danas pred nama je nešto što je uzrokovano praktički 2008. Danas je 2022. 14 godina nakon toga mi možemo govoriti o stečevinama, tekovinama, odnosno onome što je Europa zaključila da bi trebala napraviti ne bi li svojim građanima ili svom gospodarstvu osigurala što stabilnije okruženje. Da li svaka pojedina država, odnosno svaki pojedini entitet te EU treba jednako gledati na sve te zakone. Odgovor je vrlo vjerojatno ne. Oni koji su uređeniji njima to manje treba, oni koji su neuređeniji njima to više treba, odnosno njima bi to trebalo više koristiti. Ja ću ovaj zakon podržati iz jednostavnog razloga jer mislim da je dobro da postoji netko izvan ove zemlje tko može kontrolirati stvari, tko može čovjek bi rekao razmišljati o našoj dobrobiti, jer ova Vlada to nije sposobna. Ova Vlada je to samo u proteklih par dana nekoliko puta dokazala. Jedno je sa izborom eura, gdje nam odjedanput smeta škotska kuna, drugi put zato što energente koji ja moram priznati kad gledate tržište energenata proteklih desetak godina je na razinama nižim od 2014. a ovdje se priča o povećanju cijena debelo, debelo, debelo iznad razina 2014. Gledam kolege sa desne strane i pitam ih kako? Zato mislim da treba podržati ovaj zakon, jer Europa je na financijsku krizu koja je bila 2008. shvatila nedostatak svog sustava, nepostojanja odgovarajućih instrumenata odgovora i pokušava na to pronaći rješenje. Jedan dio rješenja je bio u reformi bankarskog sustava na koji se praktički naslanjao stabilnost, odnosno očuvanje stabilnosti financijskih institucija i konačni odgovor je ono što sam nekoliko puta do sada rekao govoreći da mi se sve više i više čini da idemo prema sjedinjenim državama Europe stvaranje jedinstvenog sustava. Jedinstvenog sustava po pitanju nadzora, jedinstvenog sustava po pitanju sanacijskih mehanizama. I kad to pogledate nama bi trebalo biti bolje jer će netko pametniji od nas odlučivati u naše ime. Ono što sam rekao u svojoj replici ovim zakonom, za razliku od onoga što Vlada pokušava zamotati hrvatskim građanima se neće ništa promijeniti. Oni su sami kroz DAB osigurali sredstva kojima bi se trebalo štiti njihove uloge do razine od 100 000 eura. Iz tih sredstava, kolega kaže pa to su platile banke, pa te banke su to zaračunale u svoje troškove i to naplatile građanima. I kad pogledate danas što sve građani plaćaju bankama, tada ćemo shvatiti da prije desetak, petnaestak godina tekući račun nismo plaćali a da nas danas košta godišnje minimum 120 kuna, ono samo da ga imamo. A bez njega ne možemo funkcionirati, tako da kažem podržat ću ovo iz jednostavnog razloga jer je stvarno bolje da netko drugi razmišlja o našoj dobrobiti, nego da to radi ova Vlada. Slijedi pojedinačna rasprava poštovane zastupnice Dalije Orešković.

Predsjedavatelju, zastupnice i zastupnici. Nekako je osnovna logika ovog zakona i onoga što predlagatelj nama stavlja na stol to da se naši građani zaštite, od toga da na vlastiti trošak saniraju neke propale banke i investicijska trgovačka društva. I samo po sebi to kao ideja, kao intencija ovog zakona nije loše. Ali ja ću postaviti jedno drugo, ovog trena možda malo retoričko pitanje. Postavljam pitanje koliko će nas koštati sve nas zajedno i kao državu i kao političare i kao građane ovaj muk? Pri tome ne mislim na muk koji proizlazi iz činjenice da je na ovoj raspravi danas sudjelovalo manje od deset posto ukupnog broja saborskih zastupnika, nego na muk koji proizlazi iz činjenice da očito nacionalne države više nisu svjesne da je nužno redefinirati ulogu nacionalnih parlamenata i načina na koji nam funkcionira demokracija u okviru EU integracija. A zašto to govorim? Pa mi sada ponovno mijenjamo zakon na način da kažemo da ga usklađujemo sa EU direktivama nakon što smo već jednom prepisali i ugradili EU direktive i ovaj važeći zakon je stupio na snagu 1.1. prošle godine. Što se to tako dramatično promijenilo u proteklih godinu dana ili što to nismo ispravno prepisali prvi put? E pa ako je vjerovati obrazloženju ovog zakona uspostavilo se da je potrebno malo uskladiti, malo poštimati, porihtati praksu. A zašto? Zato što taj europski jedinstveni sanacijski odbor kada donosi odluke o tome kako će se sanirati propala kreditna institucija za koju je izravno nadležan zapravo nema istovremeno i izravnu jurisdikciju nad onim subjektima sanacije na području, na teritoriju djelovanja Republike Hrvatske.

Dakle, puki prepisivač, a ne netko tko autonomno donosi vlastite odluke. I ja sad postavljam pitanje a što je Hrvatski sabor? Puki prepisivač europskih direktiva pri čemu naša eventualna pojedinačna rasprava, stavovi klubova, pa čak i stav parlamentarne većine koji će takav zakon izglasati možda uopće nemaju smisla. I zato sam u replici, odnosno u pitanju postavljenom predstavniku predlagatelja postavila pitanje je li barem vlast svjesna da ćemo u takvom kontekstu u kojem Sabor pukom mašinerijom dizanjem ruku prepisuje nešto što je odlučeno na razini tijela EU u kojem čak i Hrvatska narodna banka kao nadležno tijelo prepisuje ono što je odlučio i rekao netko drugi jesmo li barem u stanju osmisliti neke kontrolne mehanizme drugačije od onih koji postoje danas, jer smo svjesni činjenice da naša Hrvatska narodna banka i njezini lideri uopće nemaju svijest o vlastitoj odgovornosti, o tome da svojim djelovanjem, načinom rada, ponašanjem, odlukama koje donose moraju ulijevati povjerenje u sustav. Naš guverner to povjerenje više nema.

nuklearno gorivo iz Nuklearne elektrane Krško, već će se sukladno dogovoru hrvatske i slovenske strane graditi objekt za suho skladištenje istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji nuklearne elektrane Krško, dakle ne, neće se skladištiti u centru čiji je osnivač fond i koji će biti izgrađen u RH. Kad govorimo o usklađivanju s direktivom, dakle, s direktivama, provodi se usklađivanje s direktivom Vijeća iz 2013. u dijelu definicije izloženog radnika, dakle precizno se određuje tko je izloženi radnik i dakle definira se da je to ona osoba koja je izložena više nego što je, se može očekivati da će biti izložena druga osoba koja ne radi sa takovim sredstvima, kao i u dijelu koji se odnosi na obvezu osiguranja upravljanja iskorištenim radioaktivnim izvorima u slučajevima, primjerice, nesolventnosti ili prestanka rada vlasnika, kao i za zbrinjavanje onih izvora za koje se ne može utvrditi posjednik. Što se tiče direktive iz 2011., dakle koja uređuje radioaktivni otpad i istrošeno gorivo, ovim se Zakonom utvrđuje krajnja odgovornost države za zbrinjavanje istrošenog goriva radioaktivnog otpada koji su nastali na njezinom tlu u slučajevima kada prouzročitelj, vlasnik ili posjednik zbog stečaja, likvidacije ili drugog razloga ne može osigurati sredstva za njihovo zbrinjavanje. Od onih odredbi koje sam istakao da se usklađuju radi bolje provedivosti i praktičnih razloga, istakao bih, prije svega, odredbe koje se tiču provedbe nuklearnog osiguranja, koji će se primjenjivati samo na radioaktivne izvore i nuklearni materijal, a sigurnosne provjere bit će obvezne samo za osobe koje rade na određenim radnim mjestima u nuklearnim postrojenjima.

Možda na koncu još nekoliko riječi o općenito o trenutnom stanju o radioaktivnom otpadu, premda, kažem, i na točci koja slijedi iza ove će biti o tome detaljnije govora. Ja bih samo istakao nekoliko stvari. Prije svega, da je osnova za sustavno rješavanje zbrinjavanja radioaktivnog otpada u RH strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada iz korištenih izvora, iz korištenog nuklearnog goriva te nuklearni program, ispričavam se, Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva. Ovim dokumentima predviđa se uspostava centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na teritoriju RH, za sve hrvatske potrebe, a to je polovica radioaktivnog otpada iz, dakle nisko i srednje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško i radioaktivni otpad nastao u medicini, industriji, znanosti ili javnom uporabom, drugim načinima javne uporabe. Trenutno je radioaktivni otpad zbrinut u 2 skladišta koja su zatvorena, nalaze se u Zagrebu, to su Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada koji je zatvoren 2006. i Institut Ruđer Bošković čije je skladište zatvoreno 2013. g. Cjelokupni inventar tih skladišta je, dakle onaj radioaktivni je oko 11,5 kubnih metara i bit će zbrinut u okviru planiranog centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Dakle tu se uglavnom radi o kratkoživućem i dugoživućem radioaktivnom otpadu. Nakon zatvaranja skladišta, istrošeni radioaktivni izvori koji se nisu mogli vratiti proizvođači privremeno će se skladištiti na siguran način na lokaciji vlasnika izvora do početka rada centra. Evo, to su osnovne naznake iz ovog Zakona i jedno, jedna slika trenutne situacije sa radioaktivnim i nuklearnim otpadom u RH. Prva je poštovani zastupnik Ivan Ćelić. Poštovani državni tajniče. Na kraju ovog vašeg uvodnog izlaganja vi ste spominjali situaciju zbrinjavanja institucionalnog radioaktivnog otpada i zatvorena skladišta na Institutu za medicinska istraživanja i Institutu Ruđer Bošković. Tema otpada je uvijek aktualna, osobito radioaktivnog otpada i vjerujem da će danas biti različitih promišljanja na različitu temu, ali nadam se da neće biti senzacionalističkih, kako je bilo to tijekom prijašnjih rasprava kada se i potpuno neargumentirano i neopravdano stvarala panika, upravo radi zatvorenog skladišta na Institutu Ruđer Bošković i na taj način se bacala ljaga na stožernu znanstvenu instituciju.

Poštovani g. zastupniče, vaše su konstatacije točne, kao što sam istakao, u svom uvodnom izlaganju, trenutno postojeće količine kratkoživućeg i dugoživućeg radioaktivnog otpada su 11,5 kubičnih metara, a procjena da bi uz postojeće aktivnosti svih ovih institucija do 2060. g. to iznosilo oko 100 kubičnih metara. Poštovani državni tajniče, pitala sam vas prošli puta pa vas sad molim da mi odgovorite, ima li kakvih promjena vezano uz našu obavezu usklađenosti odredbi propisa EU sa našim prijedlozima propisa. Tu dosta kasnimo mi se čini. Znači prošli puta sam nabrojala 91 sadržaj odredbi koji nije preuzet i kao, bit će preuzet s datumom 20.10. Sad sam išla opet gledati, tu vam je skoro svaki članak ili svaki drugi članak propisa EU gdje opet piše da će biti preuzeto, nije preuzeto u postojećim pravilnicima odnosno ovom Zakonu i opet datum 20.10., znači ništa se nije pomaknulo. Što ćemo s tim?

Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti prenijeti su zahtjevi iz više direktiva EU komisije. Prenesene su u nacionalno zakonodavstvo kroz Zakon o radiološkoj nuklearnoj sigurnosti, uključujući, dakle i ove izmjene i dopune te podzakonskim aktima među kojima je najvažniji pravilnik o zbrinjavanju radioaktivnog otpada iskorištenih izvora. Točno je da je zbog neusklađenosti sa zahtjevima iz određenih članaka, primjerice čl. 5, čl. 7 direktive Vijeća iz 2011. g., RH primila službenu obavijest o povredi prava uz koju je i tražena dostava dodatnih pojašnjenja usklađenosti sa člankom spomenute direktive.

Poštovani državni tajniče, pa evo vi ste rekli u izlaganju da je znači našeg otpada koje je nastalo na području RH iz područja medicine, industrije, vojne industrije i znanosti oko 11,5 kubnih metara.

One su sada otprilike na razini oko 1130 kubika, dakle puno veće od ovih koje sam spomenuo iz naših institucionalnih izvora, a procjena je da će količine s danom očekivanog rada našeg centra za zbrinjavanje biti oko 1400 kubika, a očekivane količine do 1000, ispričavam se, od 2043. do zatvaranja prvotno planiranog zatvaranja nuklearne elektrane bile bi oko 1780 kubičnih metara.

Pa evo, svjesni smo da RH na svome teritoriju nema nuklearnu elektranu, niti je planira graditi, ali u susjedstvu se Krško u Sloveniji proširuje, Mađarska radi nove reaktore i ono što vidimo i EU se okreće nuklearnoj energiji, čak i Međunarodna agencija za atomsku energiju je promijenila svoja predviđala i do 2050. se planira udvostručenje proizvodnje energije kroz nuklearne oblike, prije svega iz razloga čistoće, dakle nema CO2 i iz stabilnosti proizvodnje. Svjesni smo da se nalazimo u energetski nemirnim vremenima i na neki način dakle ipak se vraćamo kroz nove tehnologije, kroz sve ono što je napravljeno u proteklom periodu i nuklearnoj energiji, pa kakav je stav RH vezano i za Krško i za daljnji dio suvlasništva HEP-a? Poštovani g. zastupniče, kao što znamo u velikom dijelu država članica EU još uvijek su u uporabi nuklearne elektrane odnosno nuklearni reaktori. Prema podacima koje imam takvih je trenutno 126 u 14 država članica EU, dakle preko polovine država članica. Smatramo da je nuklearna energija za sad još uvijek siguran, neovisan i konkurentan niskougljični izvor energije i mislimo da tu energiju bez, nuklearnu energiju bez pouzdanih novih obnovljivih izvora ne bi bilo poželjno naprečac napuštati, al naravno biti vrlo oprezan i koristiti te elektrane sukladno pravilima vrlo strogim protokolima koji postoje. Isto tako ste u pravu da imamo i u blizini naše granice osim, dakle ove naše zajedničke elektrane i elektrane u Mađarskoj i u nekim drugim zemljama koje naravno mogu prouzročiti određene incidente.

Međutim, kao što sam spomenuo i razne druge dokumente koji postoje, tako je upravo u tijeku donošenje i Plana pripravnosti odgovora RH na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj. Donošenjem ovog plana osigurat će se pravni okvir za provedbu mjera zaštite i odgovora na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj i na lokalnoj nacionalnoj i međunarodnoj razini, a to će ujedno biti i podloga za razvoj planskih dokumenata i na nižim razinama.

Međutim, svakako su istraživanja i mjere vrlo rigorozne, ponavljam međutim da se neće skladištiti samo nisko i srednje radioaktivan otpad i otpad ovaj iz institucionalnih izvora koje sam maloprije spomenuo čije količine trenutno nisu niti tako velike, ali sigurnost građana i zaštite okoliša zahtjeva da budu smještene u jednom posve sigurnome objektu koji će proći sve rigorozne mjere.

Poštovani državni tajniče, moje pitanje se odnosi točno na ingerenciju ovog zakona, dakle ovo su izmjene i dopuna Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti. Dakle, temeljem tog zakona postoji i obveza plana nuklearnog osiguranja koji sadrži i plan kibernetičke sigurnosti, dakle kibernetička sigurnost koja je vezana uz pojedine uređaje kao što su gama noževi koji zapravo ima kibernetičku sigurnost, riječ je o uređaju koji ima, sastoji radioaktivno zračenje, a ne upravlja se putem kompjutera nego se upravlja direktno putem određenih dakle samostalni izvor ima ili ne znam primjer je može biti i u industrijskoj radiografiji ili recimo u radu na bušotinama i svemu ostalom. Mene zanima, dakle to je isključivo nadležnost vašeg ministarstva, vezano uz plan kibernetičke sigurnosti, da li ga imamo, do kad ga imamo, dal je vođeno računa o svemu tome? Ja ne očekujem da povjerljive stvari kažete sad javnosti, ali neke okvire očekujem da se kažu. Poštovana gđo. zastupnice, rekao sam da je izrađen, ali još nije usvojen plan pripravnosti odgovora RH na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj. Plan je usklađen sa svim zahtjevima europske pravne stečevine međunarodno prihvaćenim preporukama iz ovoga područja i prije svega on je razmjeran vrsti izvanrednog događaja na koji se odnosi.

Jako je važna zaštita zdravlja radnika. To je nešto o čemu svi trebaju voditi brigu, pa stoga pozdravljam i želim još jedanputa ukazati na to da ste u ovom, ovim izmjenama i dopunama zakona predvidjeli točnu definiciju izloženog radnika. To sukladno preporuci Europe, to je jako važno jer iz te definicije proizlaze kasnije i obaveze koje se ima prema tako izloženom radniku što se tiče zdravstva, ali i ostalih nekih prava.

Okej, onda je pitanje slijedeće, da li će u jednoj fazi, okej to razumijem, to razumijem i cijeli proces mi je jasan, ono što me samo zanima oko visokoradioaktivnog otpada u jednom trenutku u budućnosti da li mi imamo ugovornu obvezu preuzimanja tog otpada u Hrvatskoj i jel je to jedan od razloga zbog čega se Čerkezovac sada radi ili ni u jednom trenutku, dakle Slovenija preuzima sav visokoradioaktivni otpad? Točno je ovo drugo, dakle što ste sad rekli, Slovenija preuzima sav radioaktivni otpad i nije planirano da će se on skladištiti u RH, dakle jedino srednje i niskoradioaktivni otpad. Hvala lijepa poštovani predsjedavajući. Uvaženi državni tajniče, oprostite, možda da samo prokomentiramo jedan članak iz današnjeg dnevnog tiska.

Zahvaljujem potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče sa suradnicima. Evo danas ste nam i na sjednici Odbora za zdravstvo rekli da mi u ova dva skladišta imamo 11 m3 radioaktivnog otpada, a sada nam kažete što na sjednici nije bilo rečeno da iz Nuklearne elektrane Krško trebamo dobit još 1.130 m3 nuklearnog, nisko i srednje radioaktivnog nuklearnog otpada koje ćemo deponirati u ovaj naš novi centar koji ćemo graditi. Mene dakle zanima na prošloj sjednici odnosno kada smo prošli put raspravljali u prvom čitanju o ovom zakonu rečeno je da će se jedan dio tih materijala prešati i da ne znamo gdje ćemo ih prešati i koliko će taj, to koštati.

Ako tražite odgovor ja ću, pripremit ćemo pisani odgovor jer vjerojatno trebamo nekakve analize napraviti ili eventualno neke ponude vidjeti koliko bi to sve skupa iznosilo. Ovaj materijal o kojem smo razgovarali to je najčešće ovaj potrošni materijal koji, koji zaposlenici u nuklearnoj elektrani svakodnevno koriste i koji se poslije radnog dana baca, kute, rukavice, nekakav potrošni materijal. On se na određeni način, ne znam, to mogu reći sprešali, dakle smanji se njegova dimenzija, ali on se još uvijek može još više ovaj sprešati i takav će se, to će se i raditi i dovesti na lokaciju odlagališta. Uvaženi predstavniče predlagatelja, kad vidim koliko ste nepripremljen došli na raspravu onda me uopće ne čudi što je obrazloženje zakona ovako kontradiktorno sročeno. Naime, ja se načelno protivim objedinjenim raspravama, ali u ovom slučaju bilo bi logično i opravdano da se provela objedinjena rasprava o dvije točke dnevnog reda u dva zakona koji su, koji se mijenjaju po sistemu spojenih posuda. Ja ne želim zamišljati što je pisac htio reći, niti pretpostavljat što bi bilo logično nego želim glasati po zakonima na temelju onoga što u njima piše. Pa između ostalog u obrazloženju ovog drugog zakona koji se tiče fonda kaže se ovako, centar neće zbrinjavati istrošeno nuklearno gorivo iz Nuklearne elektrane Krško, jel tako? Moje pitanje prema vama glasi zašto se, ako je to već tako, nije promijenio i naziv fonda koji i nadalje ima ime Fond za financiranje, razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško?

U načelu ova dva zakona su zaista isprepletana, to sam i uvodno rekao i jedan dio materije, regulira istu materiju odnosno dio materije se prebacuje iz ovog zakona u Zakon o fondu, pa s te strane odgovori na vaša pitanja često bi, često zalaze u materiju ovoga drugog zakona koji će uslijedit ovdje na raspravi. Ne znam zašto, meni je iskreno naziv zakona malo predug jer ja sam pravnik i težim da zakoni budu i u samom nazivu jednostavniji, al to nije često slučaj, pa očito nije ni ovdje. Je li se to moglo bolje napraviti ja ne mogu govoriti u ime kolega koji su radili na njemu. Uvijek svi možemo bolje napraviti i ovaj i svaki drugi propis kojih imamo puno.

Državni tajniče, ja sam već i u prvom čitanju izrazila rezervu prema ovom zakonu zato što usvajanje ovakvog zakona vodi u stvari izgradnji odlagališta nisko i srednje radioaktivnog otpada u RH, čemu se ja protivim, ne zato što je to planirano u mojoj županiji na Trgovskoj gori nego zato što mislim da Hrvatskoj takvo odlagalište ne treba i da smo rješenja trebali tražiti u dijalogu sa Slovenijom jer ste i sami ovdje navali relativno male količine institucionalnog otpada koji će nastati do kraja radnog vijeka nuklearke Krško i mene zanima je li se uopće tijekom razgovora sa slovenskom stranom u okviru mješovite komisije ikada otvorio razgovor o tome bi li slovenska strana prihvatila zbrinjavanje ne samo našeg dijela koji će nastati razgradnjom nuklearke Krško već i ovog institucionalnog otpada ili se uopće o tom nije razgovaralo i ako se razgovaralo što bi to značilo koju vrstu obaveza i u financijskom smislu? Razgovaralo se o zbrinjavanju kompletnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško, ali slovenska strana to nije prihvatila i zbog toga Hrvatska ima obvezu zbrinuti jednu polovicu radioaktivnog otpada, dakle nisko i srednje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško. Unatoč dakle tim naporima u razgovorima oni nisu urodili plodom. Koliko ima, nemam informaciju da se razgovaralo i o institucionalnom otpadu za kojeg smo vidjeli da ga imamo nekoliko stotina puta manje, ovaj nego, nego do sad iz Nuklearne elektrane Krško, a za iznose pošto nisu ni prihvatili tu mogućnost o iznosima koliko bi to koštalo vam ne mogu točno odgovoriti odnosno ne znam odgovor. Hvala državni tajniče. Imamo povredu Poslovnika, poštovana zastupnica Dalija Orešković. Pozivam se na čl. 238. iako se on izravno odnosi na zastupnike mislim da po logici stvari mora obvezivati svakog govornika za govornicom HS. Naime, grubo omalovažavanje zastupnika predstavlja situacije u kojoj predstavnik predlagatelja dolazi krajnje nepripremljen na raspravu, pa nije u stanju odgovoriti na postavljeno pitanje u replici jer ne razumije razliku između naslova zakona i naslova tijela koje provode neku pojedinu odredbu. Sad se može tumačit da i vi vrijeđate njega.

Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ?

Zastupnica Orešković je povrijedila Poslovnik čl. 238., kao što ste sami rekli vrijeđa državnog tajnika, a istovremeno vrijeđa i sve nas ostale koji pomno čitamo materijale i tako dovodi u kontekst ovdje, znači kaže zbog čega ako nećemo zbrinjavati nuklearni otpad, istrošeno nuklearno gorivo zbog čega se zove fond?

Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu, a pardon, ispričavam se, izvolite.

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 49. sjednici odbora održanog 9. veljače 2022. raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, drugo čitanje, koje je predsjedniku HS dostavila Vlada RH aktom od 10. prosinca 2021. U raspravi članovi odbora složili su se da je ovaj zakon dobra podloga za daljnji razvoj sustava radiološke i nuklearne sigurnosti smatrajući da još treba definirati i sustav upravljanja radiološkim odnosno nuklearnim incidentima. Predstavnik predlagatelja izvijestio je da je trenutno u postupku izrade plan odgovora RH na radiološke i nuklearne, nuklearni izvanredni događaj koji bi trebao biti, koji bi trebao dati odgovor i postupke predviđene u takvim situacijama. Kako je istaknuo postoji problem kadrovske ekipiranosti koji je i globalni problem jer većina regulatornih tijela ima s tim u vezi ograničenja, najčešće financijske prirode da privuče stručnjake takve vrste u regulatorno tijelo.

Nema. Onda krećemo na raspravu, otvaram raspravu, prvi je prijavljeni Klub zastupnika Mosta i u njegovo ime će raspravljat poštovani zastupnici Miletić i Troskot.

Govorim u ime Kluba Mosta, dakle ovo prvenstveno govorim hrvatskom narodu, mi to sve otprilike razumijemo, tko god je ušao u temu i iščitavao zna o čemu je riječ, pa hrvatski narode ja ovo vama govorim. Mi kao država imamo svoja prava i imamo svoje obveze. Mi možemo sanjat cvijeće u preduzeće, ptičice lete, zelenilo, a milijarde stižu u proračun, a ne ide to tako, ne ide to tako. Znači i onda u situaciji u kojoj jesmo država mora napravit sve što može, sve što može da zaštiti zdravlje ljudi, okoliš ljudi, prirodu i da imamo pare, da imamo energiju, da živimo jer mi ako ćemo cvjetat cvijeće i ptičice pjevaju sve, a nema novca ostat ćemo sami, nećemo ni mi bit ovdje u saboru jer ću ja isto pokupit kofere i otić ća, dakle vidite složeno je. E sad idemo malo objasniti, dakle ovo je vrijeme nesigurnosti, a tako i energetske nesigurnosti i zato mi u Klubu Mosta smo itekako otvoreni nuklearnoj energiji. Objasnit ću narodu, dakle mislim objasnit, sad ispast će da dociram, približit ću temu. 8,7 milijuna smrti godišnje imamo od paljenja fosilnih goriva, dakle građani RH, 9 milijuna ljudi na razini svijeta umire od fosilnih goriva. Bit ću još plastičniji, smrti po Teravatsatu imate 0,07% su nuklearke, 18,4% je nafta, 24,6% je ugljen. Bit ću još plastičniji, elektrane na ugljen izazivaju 350 puta veću smrtnost od nuklearke, 350 puta, nafta 260 puta. E sada ako bi ja htio bit malo hm škakljiv možda bi rekao da milijuni ljudi umire godišnje jer mi u stvari nemamo dovoljno nuklearki jer da imamo dovoljno nuklearki ne bi toliko ljudi umiralo. Moje osobno mišljenje, moje osobno mišljenje je da je Černobil više ljudi ubio s time što je zbog te nesreće manje nuklearnih elektrana nego što je umrlo od te nesreće. Dakle, nuklearna energija je potrebna, ona je čista, naša je budućnost i u nuklearnoj energiji. Primjerice, npr. čim netko u bilo kojoj nuklearnoj elektrani nađe neki problem traže se rješenja, al ne samo za tu elektranu nego za cijeli svijet i odmah se to širi dalje. Npr. kada je u Fukušimi tsunami onesposobio pomoć na agregate i zbog toga je došlo zbog nezgode sve nuklearne elektrane na svijetu su odmah promijenile dizajn, tako da poplava više nigdje ne može utjecati na agregate, to znači da su ih morali osigurati, dakle tehnologije i sigurnosni sustavi idu stalno naprijed. Ja držim da je u stvari pitanje javno prihvaćanje, a ne tehnološka izvedivost. Gospodarska komisija UN-a za Europu u kolovozu prošle godine objavila je dokument u kojem je istaknula da bi nuklearna energija mogla pomoći u ostvarivanju svih klimatskih ciljeva koji su zacrtani Pariškim sporazumom i to je ona Olga Algayerova baš mahala s tim i govorila evo otvoreni smo prema nuklearnoj energiji. Dakle, nuklearna energija čiste na više načina, prije svega njezine emisije CO2 su praktički jednake nuli, one su niže od emisija povezanih sa solarkama. Ona po jedinici proizvedene energije zauzima vrlo malenu površinu, a daleko, daleko manju od većine drugih izvora energije. Primjerice, solarne ploče ili vjetroturbine moraju se rasporediti na golemoj površini, golemoj površini, a i tu imamo sad pitanja utjecaju na okoliš i prirodu, o tome ćemo isto govoriti u drugoj temi, da bi stvorile istu energiju kakvu stvara jedna nuklearka. Osim toga, za razliku od obnovljivih izvora koji ovise o vjetru i suncu ovaj je stabilan izvor energije. Dakle, mi u Klubu Mosta držimo da nuklearna energija može biti nadopuna za obnovljive izvore, osobito ove nove vrste reaktora koji se razvijaju. I još jednom, Francuska je zadovoljna nuklearkama, preko 60% energije dobivaju iz nuklearki, Finska završava svoju nuklearku, Šveđani dobivaju energiju od nuklearki, Mađari grade onaj kako Paks-2, jel tako, dakle grade nuklearku, SAD 20% energije ima samo od nuklearki, znači svi mogu, a mi ovdje najbolje da se popnemo na stablo i molimo ne znam dragog Boga neka nam da jest i pit i turista i svega i da Hrvatska živi, a ne ide to tako, ne ide to tako. Dakle, molim vladajuće jer vi ste vladajući, a mi smo oporba dakle vi imate najveću odgovornost prema Hrvatskoj državi, pazite na okoliš, na zdravlje ljudi i idemo napraviti Hrvatsku boljom za život. Hvala.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

Dakle, svaka 5-ta žarulja u RH dolazi iz Nuklearne elektrane Krško, a u EU dakle svaka 4-ta žarulja se zapravo dobiva odnosno električna energija iz nuklearne elektrane. I zato govorim o važnom izvoru energije i za Hrvatsku, ali i na razini EU. Međunarodna energetska agencija IEA procijenila bi da bi ograničavanja porasta temperature ispod 2 Celzijusa zahtijevalo trajno smanjenje emisije CO2 pri čemu je to, čime je to mjereno CO2 povezano sa BDP-om. U prosjeku 5,5% u razmaku od 2030. do 2050. ovo je sad dodatan argument za nuklearnu elektranu. Dakle, to je ambiciozno, a u prošlosti postoje države članice unutar EU koje su uspjele, to su Francuska i Švedska odnosno uspijevaju taj trend upravo zahvaljujući njihovim razumnim nuklearnim programima. Dakle, 103 nuklearna energetska reaktora proizvodi otprilike negdje oko 100 Gigavat, električnih Gigavata od 13 od 27 članica EU što znači gotovo pola. Što se tiče daljnjih studija zbog čega bi Hrvatska ozbiljno trebala razmatrati ovaj nuklearnu energiju je primjerice studija koja je naručena od strane europskih konzervativaca i reformista i grupe Europskog parlamenta za obnovu Europe odnosno Renew Europe u kojem su ispitana 3 ključna pitanja za ambiciju EU da postane klimatska neutralna do 2050. u kontekstu nuklearne energije. Pod broj 1 učinak klimatske neutralnosti EU na prosječne globalne atmosferske temperature. Dva, prostorne, kopnene i morske zahtjeve za energiju vjetra i sunca u usporedbi s nuklearnom energijom u Češkoj i Nizozemskoj s kojima se možemo po tom pitanju uspoređivati i cijene energije vjetra i solara i nuklearne energije za ove dvije zemlje. Pokazala je studija da u realnim scenarijima Nizozemska koja je država uz Sjeverno more s obilnim vjetrom, a niti Češka koja je država bez izlaza na more uz geografski zahtjevni krajolik imaju premalo zemlje i ne mogu zadovoljiti svoje potrebe za električnom energijom ako bi se oslanjale isključivo ili pretežno na energiju vjetra ili sunca. Također je donijeta odluka da je nuklearna energija isplativija odnosno to je pokazala studija od obnovljivih izvora energije. E sad, netko može govoriti da je ovo politička studija naručena od europskih konzervativaca, Renew Europe itd., međutim kad se pogleda tko su recenzenti te studije, dakle govorimo ipak o profesoru dakle dobitniku Nobelove nagrade za ekonomiju prof. William Nordhaus sa Yale-a, renominirani profesor iz područja ekonomike zaštite okoliša dr. Joeri Rogelj i nuklearne energetike prof.dr. Fabian Rocke. Finska je sama uvidjela kada je nestalo je električne energije s obzirom na probleme s vodom i kada su vidjeli da im sunce neće moći pomoći, dakle morali su kratkoročno naći rješenje iz prirodnog plina iz Rusije, međutim ono što oni sada rade jest treća odnosno peti nuklearni reaktor u nuklearnoj elektrani Olkiluoto 3 u zapadnoj Finskoj što će ih dovesti po završetku koji je još malo na 60% potrošnje odnosno proizvodnje električne energije. Flamanville također 3 u zapadnoj Francuskoj, u sjeverozapadnoj Francuskoj, znači negdje oko 70% proizvodnje čak i više bit će električna energija. Slovačka Bohunice kada se napravi do kraja bit će na nekih 55%

Dakle, postoji problem prekoračenja budžeta. Ti projekti dugo traju, postoji problem nuklearnog otpada kojeg izgleda da je Finska uspjela riješiti sa geološkim iskopinama, međutim nuklearna energija je definitivno strateški izvor energije koji Hrvatska treba pomno razmotriti. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, poštovanog zastupnika Darka Klasića. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, evo potaknuli su me kolege iz MOST-a da malo i preinačim ovu raspravu, slažem se s njima skoro 100% u cijeloj ovoj vašoj raspravi pogotovo evo ga postali smo nedavno svjesni energetske krhkosti zapravo cijelog europskog sistema ovo ljeto kada je veliki dio obnovljivih tzv. izvora u Njemačkoj ispao izvan pogona zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta gdje je ta Njemačka koja je bila zapravo lokomotiva, pokretač Europe spala na to da je od najvećeg izvoznika postala uvoznik električne energije. Da su ove godine zbog obnovljivih izvora bile aktivirane opet njemačke termoelektrane i da su struju uvozili iz Francuske. Vidimo šta se dešava sa plinom i mislim da Hrvatska nije otok, da mi moramo promišljati pogotovo pošto su se i promijenile energetske prilike u svijetu kako da što bolje iskoristimo i taj naš potencijal koji imamo. To nam je prilika jer svi naši susjedi će iskoristiti i opet će nas ravnomjerno ugroziti i ako Mađari rade na istočnoj tehnologiji nuklearku de facto par kilometara od Hrvatske granice tu imamo gore u Sloveniji isto, bilo bi živi grijeh da Hrvatska ne iskoristi ovaj potencijal pogotovo kada se vidi da je tu predviđeno 500 milijardi eura u tom fondu za izgradnju nuklearke. Već su, dosta europskih zemalja je pokazalo inicijativu da je za to zainteresirano. Potaknuo me i podatak da recimo mi se oslanjamo na turizam kao jednu gospodarsku granu koju će možda ovakva nuklearna energija zapravo ugrozit, al evo demantira nas najbolje Francuska koja ima 59 nuklearki, pa ja ne vidim da oni turistički nešto ostvaruju lošiji potencijal, a s druge strane me i zapanjimo da recimo Švicarska koja, shvaćao sam da zapravo ona radi na očuvanju svojih prirodnih bogatstava, imaju najveći broj zatupljenosti korištenja nuklearne energije po stanovniku u Europi. Ja mislim da je ta priča koju mi moramo iskoristiti i da krenemo u tome. Tu imam čak i nekakvih podataka jel sam isto mislio na tu temu nadovezati da zbilja 14 država članica EU u upotrebi ima trenutno 126 nuklearnih reaktora, kao što znamo i Kina i Rusija su trenutno sad proglasile nuklearnu energiju ekološki prihvatljivom jel kod njih je još daleko veći problem fosilna goriva i to je ona energija u kojem smjeru mislim da i mi trebamo ići. Sve u svemu nuklearna energija je čisto siguran i neovisan i konkurentan niskougljični izvor energije i nuklearna energija je prilika i za nas kako bismo mogli razvit industriju s dodatnom vrijednošću i stvarati nova radna mjesta, a i ostati stratešku autonomiju, te energetsku samodostatnost ako hoćemo biti konkurentni na tržištu Europe i privlačenju investicije u RH jel nemojmo zaboraviti da je to usko vezano, cijena energije dal će netko otvoriti kod nas sutra nekakvu proizvodnju ili neće, po kojoj cijeni će dobivati energiju il ćemo mi biti treća ruka i plaćat ćemo najskuplju energetsku cijenu u Europi, izravna konkurentnost naše industrije o tome zapravo ovisi. Sad ću se malo vratit na temu, to sam mislio da sam trebao zapravo dometnut evo na ovu raspravu koja je do sada išla. Nacionalnim ovim programom predviđena je uspostava središnjeg skladišta institucionalnog radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora na lokaciji bivšeg UN-ovog skladišta kompleksa Čerkezovac kao lokaciji za centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Za napomenuti je prvenstveno da se ovdje radi o radioaktivnom otpadu, a ne onom nuklearnom kako je predviđeno i kako se u zadnje vrijeme diže puno buke oko izgradnje kompleksa na Čerkezovcu pri čemu se često u medijskom prostoru dominiraju dezinformacije. Radi bolje informiranosti građana potrebno je pojasniti da u Hrvatskoj nije planirano skladište visokoradioaktivnog otpada ni sada ni u budućnosti iako ćemo mi to trebati ako hoćemo održati korak sa svijetom. U Hrvatskoj ne nastaje visokoradioaktivni otpad, te je planirano isključivo skladištenje niskog i srednje radioaktivnog otpada iz institucija koje ga u proteklih 30-godišnjem radu koriste i uglavnom same skladište u svojem prostoru i to često u najgušće naseljenim dijelovima naše države i to sada nije bio problem. Količina institucionalnog radioaktivnog otpada koja nastaje u Hrvatskoj relativno su male i treba napomenuti da će takav radioaktivni otpad i istrošeni izvori ionizirajućeg zračenja i dalje nastajati, te da se nacionalnim programom predviđa da će u razdoblju do 2060.g. nastat ukupno oko 100 m3 takvog otpada. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti dobra je podloga za sustavno rješavanje problema radiološke i nuklearne sigurnosti. Očekujemo nakon izglasavanja ovog zakona da se krene u operativno uspostavljanje ovog dijela sustava koji za sada ne postoji na profesionalnoj razini makar po uzoru na susjednu Republiku Sloveniju. Ono što naša država trenutno nema predviđeno je i regulirano je stručno sustavno rješenje u slučaju kakvog izvanrednog događaja ili incidenta. Zakon se u tom slučaju oslanja na JLS ili institucije koje imaju radiološki materijal ne uzimajući u obzir da je velika mogućnost da te jedinice mjesne samouprave zbog jedinstvenosti problema i stručnosti potrebnih osoba koje posjeduju specifična znanja nisu najčešće u mogućnosti takav vid sustava uspostaviti, te se do sad nije provedeno u realnom životu. Kako je ovaj izazov specifičan i mogućnost incidenta je relativno mala, ali kako mi imamo i mali broj stručnih osoba koji bi u takvom slučaju mogao intervenirat mislim da bi bilo poželjno npr. u nacionalnom nivou u okviru civilne zaštite uspostaviti tim koji može u slučaju incidenta intervenirati u roku 2 sata, kao i utvrdit dežurstvo za isti, a ne da u slučaju bilo kakvog incidenta radimo improvizaciju što nas na kraju može puno više koštati. Istaknuo bih na kraju dvije stvari koje se tiču ovog zakona. To je najjeftinije rješenje za odgovorno i sigurno gospodarenje radioaktivnim otpadom kako bi se izbjeglo nametanje nepotrebnih tereta budućim generacijama. Drugo, kako smo, kako sada nemamo sistemski riješeno pitanje nuklearne i radiološke sigurnosti ovaj zakon je dobra podloga za sustavno rješenje ovog problema. Kao liberali uvijek ćemo zastupati racionalan pristup politikama nasuprot kolektivnim panikama bilo koje vrste, pa tako i onima koji se tiču okolišnih pitanja, a osobito dezinformacija, te zato pozdravljamo donošenje ovog zakona kojim se propisuje isključivo odgovornost RH za zbrinjavanje vlastitog radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora nastalih na teritoriju RH.

Evo pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti. Ovaj zakon mislim da je jedna dobra podloga za daljnji razvoj sustava radiološke i nuklearne sigurnosti uz potrebu definiranja sustava za upravljanje radiološkim i nuklearnim izvanrednim situacijama, događajima odnosno mogućim incidentima. Ono što, evo htio bi se samo jednom rečenicom nekako nadovezat na kolege koje su prije mene govorili o nuklearnoj energiji i potrebi pogotovo sad u ovo vrijeme energetske krize. Volio bi kad bi naša budućnost zemlje bila na energiji nuklearne fuzije odnosno energiji, procesu koji se događa u suncu. Vidimo da sad fizičari intenzivno istražuju i pokušavaju zapravo ovaj napraviti taj sustav odnosno proizvesti tu energiju koja se zapravo temelji na vodiku i njegovim izotopima, ali ono što je najvažnije ne proizvodi emisiju CO2, nema nuklearnog otpada i kad bi tu energiju uspjeli zapravo nekako osmisliti mislim da su problem visoke temperature od nekoliko desetaka tisuća stupnjeva jel koje za sada prave problem. Mislim da bi to bila budućnost u energetskom smislu gdje nema nuklearnog otpada, ali dok to ne bude mi se moramo baviti evo ovim našim prijedlogom zakona da bi, da bi na neki način riješili zapravo buduće probleme koje postoje, a Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti određuju se mjere radiološke, nuklearne sigurnosti, mjere nuklearnog osiguranja, evidentiranja i nadzora nuklearnog materijala te druge mjere neširenja nuklearne energije, oružja ili ne znam svega drugoga što ovaj se može doći. S obzirom da se radi o usklađivanju odredbi Zakona o Fondu za financiranje izgradnje i zbrinjavanju radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško sa u međuvremenu donesenim i izmijenjenim zakonom i podzakonskim propisima kao i strategijom zbrinjavanja otpada iz korištenih izvora i istrošenog nuklearna goriva, a što izravno utječe na djelatnosti, ovlasti i obveze fonda uključujući osnivanje centra, potrebno je izmijeniti i dopuni zakon o fondu, potrebno je i u zakonu izvršiti odgovarajuće izmjene kako bi se postigla njihova usklađenost odnosno izbjeglo različito normiranje materije koje se odnose na djelokrug fonda i ustrojavanje centra i financiranje djelatnosti fonda. Ovaj zakon propisuje definiciju centra zbrinjavanja radioaktivnog otpada, definiciju izloženog radnika, krajnju odgovornost RH, usklađenost sa Direktivom Vijeća EU iz 2011. …/nerazumljivo/… a RH ima obvezu na tehnološki siguran, ekološki prihvatljiv i organizacijski učinkovit način zbrinuti institucionalni radioaktivni otpad iz medicine, industrije, znanosti, vojne industrije te sanirati lokacije na kojima se nalaze prirodni radioaktivni materijali. Također ima obvezu fizički preuzeti na učinkovit način, zbrinuti polovicu radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva koji se skladišti u Nuklearnoj elektrani Krško. Postojeće stanje u Hrvatskoj dovelo je do potrebe za uspostavljenjem centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada koji bi na jednoj lokaciji objedinio sva postrojenja za potrebe zbrinjavanja radioaktivnog otpad iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva. Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada uspostavlja se kako bi se na sustavan način organiziralo zbrinjavanje nisko i srednje radioaktivnog otpada. U centru je planira uspostava središnjeg skladišta radioaktivnog otpada iskorištenih izvora iz RH te dugoročno skladištenje za nisko i srednje radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane Krško. Zbrinjavanje radioaktivnog otpada podrazumijeva sve administrativne i operativne postupke kojima se radioaktivni otpad na siguran način izolira iz ljudske okoline. Sustav gospodarenja radioaktivnim otpadom treba obuhvaćati prikupljanje, razvrstavanje otpada, preobrazbu, obradu, predobradu, obradu te odgovarajuće kondicioniranje u oblik prikladan za rukovanje, transport, skladištenje i konačno odlaganje u za to predviđeno trajno odlagalište. Kao što smo čuli u RH sada ima oko 11,5 kubika takvog institucionalnog otpada. Radioaktivni otpad se klasificira ovisno o sadržaju radionuklida i vremena njegovog poluraspada te aktivnosti.

Nisko radioaktivni otpad i srednje radioaktivni otpad se budući da granice nisu jasno određene često klasificira zajedno te se zajedno i odlaže. Nisko i srednje radioaktivni otpad pojavljuje se u plinovito, krutom i tekućem stanju dok se visoko radioaktivni otpad koji nastaje preradom istrošenog nuklearnog goriva najvećim dijelom je u tekućem agregatnom stanju, tekućina kontaminirana radionuklidima.

Nisko radioaktivni otpad ima najveći obujam i najnižu aktivnost, dok visokoradioaktivni otpad ima najmanji obujam, ali zato najvišu aktivnost. Postupanje sa svim vrstama radioaktivnog otpada strogo je uređeno nacionalnim i europskim propisima i međunarodnim konvencijama.

rasprava u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a poštovane zastupnice Anke Mrak Taritaš.

Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, mi imamo u raspravi u drugom čitanju izmjene i dopune Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, iza toga ćemo imati još jednu raspravu, a ta rasprava je vezana uz Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. Uvodno bi se htjela referirati i još jedanput naglasiti apsolutno sam mišljenja da je to treba biti objedinjena rasprava iz jednostavnog razloga što je neke stvari koje se rješava i u ovom zakonu imaju veze s drugim zakonom. Obrazloženje koje smo dobili svaki put da to nije moguće jer su predlagatelji dva različita tijela bojim se da je već i u ovom sazivu sabora imali smo slučaj da je bila objedinjena rasprava dva, tri različita tijela i to je tad bilo moguće. Imam osjećaj da kad oporba nešto predloži i na odborima, da onda baš ste tvrdoglavi ko malo dijete, e baš ne može. Ja ne vidim niti jednog razloga zašto to nije moglo. Moglo se je to odraditi i bilo bi nam lakše svima, bilo bi lakše čak i predlagateljima jer je vezano jedno s drugim i mi se neminovno i u raspravi moramo i jednako ćemo se tako i preklapati jer je vezano jedno s drugim i teško je govoriti jedno da se ne vežete na drugi zakon. Ja ću probati ovu raspravu voditi na način da se ipak probam koliko toliko vezati na ovaj zakon jer ono što je smisao ovog zakona i šta ne smijemo nikada zaboraviti bez obzira na to što, kakve stavove imamo to je da je RH ima krajnju odgovornost za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog goriva te iskorištenih izvora koji su nastali na njezinom teritoriju. To je Članak 51. stavak 1., a stavak 2. kaže i odgovornost za zbrinjavanje radioaktivnog otpada iskorištenih izvora i sad ide dalje koji se uređuje rad fonda za financiranje. Dakle, vezano je jedno drugom te je odgovornost RH. Sigurna sam, mi smo tu nekoliko navrata govorili o nekim strateškim opredjeljenjima RH, o strategiji razvoja, o programu razvoja i sve ostalo, postoje neki trenuci i u razvoju neke zemlje koja je članica EU, a to smo mi gdje trebamo donijeti nekakve odluke. Ja bih voljela, dakle neke odluke donosi se i podloga su stručnjaci, stručnjaci donesu, stručnjak će napraviti i analizirati ono što kažete, ali neke podloge trebaju biti političke. Prije 2 godine da je netko izašao u javnom prostoru politike RH i govorio nuklearnoj energiji kao nečemu što se govori danas bio bi spaljen na lomači. Danas EU, dakle Europska komisija i njihov povjerenik govori o nuklearnoj energiji, govori o nuklearnoj energiji da pod određenim uvjetima su ekološko prihvatljivi izvori, da oni otvaraju novi put u privatne investicije u takve projekte, vidimo točno koje zemlje su se svrstale gdje i moje je pitanje gdje smo mi? Gdje je Hrvatska? Gdje je Hrvatska u ovom trenutku? Ja sam išla gledati literaturu, vi imate točno se zna što je za, a što je protiv? Za stabilan i pouzdan izvor električne energije, siguran izvor električne energije, male emisije stakleničkih plinova, cijena proizvedene električne energije dugoročno može biti stabilna. Šta je protiv? Produkcija radioaktivnog otpada, percepcija javnosti, zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Dakle, imamo argumente za i argumente protiv. Dakle, papir trpi svašta. Nadležno ministarstvo će napraviti izmjenu i dopunu zakona onakvu kakvu dobije da se napravi. Kakav je politički stav ove zemlje vezano uz nuklearnu energiju, zemlje dakle ja imam dosta sijedih i dosta dugo pamtim. Na ovim prostorima tema procjena utjecaja na okoliš znate koliko je stara, procjene utjecaja na okoliš su se počele raditi tamo negdje '88., '89. godine. Strateške procjene utjecaja na okoliš na razini EU su stare 10-ak godina, ja sam polagala tečaj koji se zvao za nekog stručnjaka za strateške procjene utjecaja na okoliš koje su prve došle iz Nizozemske. Dakle, mi govorimo uopće o nekakvim postupcima gdje se procjenjuje prostor koji nije star 50 godina ni 100 godina. Dakle, smisao kad govorite o nekakvim zelenim energijama, o zelenoj proizvodnji, nekad je bila hereza da kažete da je voda obnovljivi izvor energije pa se je onda došlo do toga da su nam postupci loši pa se i voda proglasila obnovljivim izvorom energije. Mi tu ćemo raspravljati o 2 zakona, pred malim ili većim, nas će biti manje ili više, netko će raspravljat ovako ili onako, ali postoji neki ključni trenuci u razvojima pojedinih zemalja kad se zemlja mora opredijeliti smisla politike, politička odluka i to su teme konsenzusa, pa nisu teme konsenzusa u ovom saboru što mi neke dnevne političke pa sad jačamo mišiće ovakve ili onakve. Ono što ja mislim da je ovaj sabor da treba donijeti konsenzus na toj razini da li mi podržavamo daljnju, daljnje ulaganje u nuklearnu energiju, ako podržavamo uz koje uvjete i kako. To je tema o kojoj trebamo razgovarati i trebamo vidjeti. A onda ne sad rasprava kroz 2 zakona pa svi ćemo izmišljati šta ćemo raspravljati na jednom, što ćemo raspravljat na drugom ili nećemo razmišljati. To je tema i ako zaključimo da da onda moramo znati koja je naša odgovornost u dijelu zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Pa mi se sa Slovencima još uvijek natežemo oko elektrane Krško pa što, pa kako, pa oni neće rješavat, pa mi nećemo rješavat. Možda je politička odluka da neće rješavati ni oni ni mi na svom teritoriju nego ćemo plaćat negdje drugdje. Ali to su odluke koje treba donijeti, to su odluke iza kog treba stati. Mi u ovom trenutku, mala zemlja i mi u odnosu na neke tokove koji su na razini EU teško da možemo donijeti nekakve odluke, mi smo mala zemlja. Točno se zna zašto se, zašto se dešava ovo s plinom, zato što imaju neki koji mogu ucjenjivati, koji su moćni i veliki, zato što se godinama nije istraživalo jer se je odlučilo da se ne istražuje u plin. Točno znamo što se dešava i sa električnom energijom, što se kod nas dešavalo, mi se baziramo na vodi i sve ovo što mi govorimo o vjetru, o sunčevoj energiji je i sve druge zemlje je mali postotak, vi morate imati nekakav stabilni izvor da bi i mogli imati jeftinu, dakle tko na kraju plaća, građani. Da bi mogla biti stabilna cijena mora biti stabilni izvor energije, pa mislim da to ne trebate biti veliki gospodarski ili ekonomski stručnjak. Stabilni izvor energije je nuklearna energija ona ima svoje pozitivne i svoje negativne, mi samo trebamo ocijeniti što je za ovu zemlju važno i što je za naš budući razvoj važno i znati šta ćemo u budućem razvoju imati. Nema ničeg, nema perpetuum mobile da je sve na kraju nula. Uvijek imate prednosti i mane. I umjesto da mi ova 2 zakona raspravljat ćemo 2 puta kroz 2 rasprave umjesto da se zaista otvori tema i da ljudi, da kažemo ljudi moji ovo nam je pokazalo našu nemoć, gdje ste nemoćni sami, gdje ste nemoćni u okviru EU gdje zapravo se neke politike i neke odgovornosti dešava negdje dalje, što je naš politički stav vezano uz nuklearnu energiju, ajmo slušat stručnjake što kažu, imate stručnjake i za i protiv. Ja nekako u svom životu, u svom političkom životu uvijek volim donijeti odluke razumne na temelju razumnih nekakvih kriterija. Volim imati kriterije, pa imam kriterije za i protiv, pa sve zajedno gledam, dakle stvari se mijenjaju. Ovaj zakon koji mi danas imamo u raspravi prvi je donesen 2013., dakle ja ono što sam pitala državnog tajnika vezano uz kibernetičku sigurnost, 2013. su bile vrlo rijetke operacije gama noževima, danas su te operacije normalne. Svaka operacija gama noževima ima vezano, dakle stvorit će, posljedica će bit nuklearni otpad, a vezano jer ima u sebi taj dio, a vezano je i uz kibernetičku sigurnost na razini državi, pa u ovom trenutku vi imate gore satelite koji točno znaju kolko nas ima u sabornici i kako je ko odjeven i koju boju kose ima. Zaključno, ovaj zakon 12 članaka, vrlo jasan, tehnički razumljiv, ali ovaj zakon u nama treba postaviti upitnike i mi se trebamo zaista pitati što je naša uloga ko saborskih zastupnika, što je uloga uopće političkih stranaka u ovom saboru i što je uloga, nije uloga da se mi sad tu, dakle to je onaj dnevno politički ko je pametniji, pa malo i sve ostalo, ali da li imamo odgovor kakav stav je Hrvatske prema proizvodnji, dakle prema nuklearnoj energiji i u koju grupu ćemo se mi europskih zemalja stavit, onu koju predvodi Francuska ili Njemačka koja je sad, zamislite, baš me zanima za vrijeme ove vlade u kojem su zeleni liberali i socijali da vidimo što će sad napraviti gdje su neke stvari, za neke stvari stavili nogu u vrata.

Zahvaljujem se potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Složila bi se sa mojom prethodnicom, jako lijepo je otvorila problem koji je pred nama. Mi smo danas krenuli navijački se opredjeljivati da li smo za nuklearnu energiju ili nismo umjesto da po znači kognitivno bihevioralna terapija predlaže kad uvijek, kad želite donijet neku odluku, ako ju samo provlačite kroz misli nikada nećete donijeti pravu odluku, ali ako je stavite na papir i na jednu stranu stavite za i protiv onda ćete se u biti zaprepastiti jel ste emocionalno mislili da ste za neku drugu odluku, a kad ste dobili za i protiv znali ste za koju ste odluku. RH ima dakle svoju strategiju razvoja i u toj strategiji razvoja mi znamo koliko veliku količinu sredstava dobivamo iz turizma. Mi taj dio nikako ne smijemo zanemariti, a ne smijemo zanemariti ni to kakvog smo oblika zemlja, znači gdje god bismo mi stavili centar za odlaganje otpada, dakle skladište ili gdje bismo god stavili nekakvu nuklearnu elektranu ona bi bila jako blizu i našim susjedima. Moramo svakako razmišljati o tome. To su parametri koji su važni i koji su ključni u donošenju nekih odluka. Ja moram priznati da jutros na Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku sam bila malo začuđena kada sam čula da mi nemamo sustav upravljanja radiološkim odnosno nuklearnim incidentima, dakle mi smo u velikom, velikom problemu, znači to se tek ekipira, to se tek priprema. I sad zamislite kad kod nas, znači mi smo trebali provesti direktivu EU, a mi toliko polako provodimo tu direktivu da i sada u ovom prijedlogu zakona većinu, većinu odluka stavljamo, stavljamo u, znači čitav niz direktiva prebacujemo na reguliranje putem, putem pravilnika. Ovaj zakon bi, to je velika zamjerka ovom prijedlogu zakona, on bi trebao biti cjelovit i daleko toga više riješiti bez pravilnika. Kada se budemo strateški odlučivati moramo znati mentalne sklopove naših ljudi, ali moramo dat ovoga puta priliku i građanima jer svi smo mi ovdje zbog građana da kažu svoje mišljenje, kažu svoje mišljenje o tome. U prvom čitanju, dakle u prvom čitanju smo dakle vidjeli da je MUP koji je dio vlade, znači sektor za radiološku i nuklearnu sigurnost je praktički sada pod direktivom vlade. Mi nemamo više neovisnog tijela na koje bi se mogli sa sigurnošću osloniti i tu se otvara veliki, veliki problem toga što samo nezavisno tijelo nam može reći u kakvoj smo situaciji i šta se dešava, ne može to biti povezano sa Vladom RH, znači imaju i škare i sukno i sve i doslovce nikakvog regulatornog tijela kojeg smo nekada imali Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost koji je bilo nezavisno tijelo. Nadam je to nezavisno tijelo nadasve potrebno. Naravno da smo zabrinuti o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i sada smo čuli da će se graditi skladište, a ne odlagalište visokoradioaktivnog otpada, da će to skladište bit na lokaciji Čerkezovac koje je na Trgovinskoj gori u jako velikoj blizini Republike BiH, dakle to područje je uz sve još i trusno. Naravno vjerujemo da će analize biti kvalitetne i da sigurno neće biti spora da je skladište napravljeno na ispravan način, dobro građeno i da može zaustaviti bilo kakva curenja ove, ove grupacije otpada o kojoj govorimo, znači srednje i niskog radioaktivnog otpada. Da li je ovo najsretnija lokacija, u kojoj smo fazi izradi, hoće li postojati neko neovisno tijelo koje će pratiti tu gradnju, pa da smo zaista kao građani sigurni da se neće dešavati nekakvi nuklearni incidenti koji nam doista nisu potrebni.

Vratila bi se dakle na to da možda ne bismo trebali otvarati tako jednostavno i tako lako neka područja, predlagati razvoj nuklearne energije u RH jer to doista nisam sigurna da će naši građani prihvatiti, ali da je to dobro za dugoročnu stratešku, strategiju razvoja RH. Smatram kao i kolegica da je ovdje trebalo objediniti dakle ova dva zakona i da smo trebali zajedno raspravljati o njima jer je to zakon spojenih posuda i razgovarajući o jednoj temi razgovaramo o drugoj.

Bilo bi dobro da je tu sad to drugo ministarstvo i da mi dobijemo, dobijemo te konkretne odgovore.

To se dakle sve treba iskalkulirati i znati i naravno da bismo voljeli da ste nam ovaj zakon dali sa svim tim bitnim relevantnim podacima jer onda bismo mogli reći da mi to podržavamo ili ne mi to ne podržavamo ili ne znam već što. Pa evo ja vas samo molim da nam nadopunite ove informacije koje nam nedostaju, a isto tako da svi zajedno razmislimo o tome koga mi ovdje predstavljamo i kako naši građani vide razvoj RH. Sigurna sam da kod nas u Dalmaciji nuklearke baš i ne bismo pozdravili. Mi smo imali jedan neuspjeli pokušaj nuklearke na Viru i ovaj bio je veliki otpor, naravno nije sve isto košto je, košto je bilo tad tih godina, ali ipak mi moramo zauzet strategiju i slažem se s kolegicom da se ovaj znači moramo imati konsenzus kad donosimo ovako krupne odluke, ali i odluku građana koji će reći svoje mišljenje. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovanog zastupnika Davora Dretara.

Da, mislim da ovdje stvarno gotovo svi mislimo, a čini mi se uglavnom i govorimo isto sa ove govornice, imamo dva simpatična zakona i po obimu i po značenju, dakle mogli smo ih bez problema staviti u dvije rasprave. Ne volim izlaziti iz tema i često zbog toga i imam opomenu, ali činjenica je da smo o 7 zakona socijalnog paketa projurili u jedno poslijepodne, a evo ovdje ćemo si otvoriti dovoljno vremena da o dvije potpuno tehničke stvari raspravljamo u svakoj u svojoj točci. No ovdje budući da apsolutno nema nikakvog spora oko svega ovoga mi moramo ići naprijed, pa možemo evo samo malo neke stvari koje sam poštovanom gospodinu državnom tajniku i rekao u replici. Dakle, činjenica jest da živimo u svijetu u kojem je iz dana u dan potrebna sve veća i veća količina energije. Kad govorim svijet onda nažalost mislim na industrijski razvijen svijet čiji proizvodni pogoni trebaju izuzetno puno energije iz raznih izvora, nažalost kod nas u Hrvatskoj što se tiče proizvodnje sjajnim rezultatima naših vlada do sada uspjeli smo to gotovo pa sve upropastiti, pa nama u principu treba struje otprilike ko jednoj malo bolje razvijenoj općini na zapadum no nije to tema ovog razgovora. Vidjeli smo danas da se Svjetska organizacija za zaštitu prirode obratila EU i Europskoj komisiji sa zahtjevom da povuku jednu svoju izjavu u kojoj su rekli da nuklearna energija spada u društveno ekološki i kako god prihvatljive načine dobivanja energije i tu se moramo svi suočiti u neku ruku i sa malim vlastitim licemjerjem. Svjesni jesmo da nam treba energija, treba nam u sve većim i većim količinama, ali možemo li mi sa svim našim vjetroelektranama koje eto opet imaju i ovdje u Hrvatskoj jedan poseban predznak i poseban značaj, možemo li vjetroelektranama, energijom mora, energijom sunca, vjetra ili bilo čega nahraniti energijom našu Hrvatsku? Sasvim sigurno ne možemo, dakle potrebni su nam ovi klasični načini pribavljanja energije. Hrvatska srećom ima poprilično riješen sustav hidroelektrana, ali znamo i sami da u zajedničkom vlasništvu sa Slovencima imamo Krško iz kojeg dobivamo ako se ne varam, neka me poštovani gospodin Katić ispravi ali negdje otprilike 25% električne energije koju godišnje trošimo. E sad, hoćemo li ili ne biti licemjerni jednako tako tiče se i lokacije Čerkezovac. Nesumnjivo da, treba ali gdje? Svi vele može, ali ne u mome selu. Eto tako je ova lokacija Čerkezovac čini mi se što se nas u Hrvatskoj tiče na jednoj dobroj poziciji, na toj Trgovskoj gori, na samoj granici. Ali znamo i sami kakvi su pritisci susjeda iz BiH. Činjenica jest stvarno da se ta lokacija nalazi niti jedan kilometar od toka rijeke Une. Ali mi smo suverena država i mi ćemo svoje odlagalište napraviti tamo gdje mi smatramo da je najbolje i tako i treba. Što se tiče samog odlagališta vjerujem da će biti izgrađeno i pušteno u promet, tj. u rad po svim važećim svjetskim standardima, dakle načelno rečeno ne bi se smjelo ovdje dogoditi ništa u dugo, dugo godina. Teško je reći i znam da će mnogi podignuti glavu ili frknuti nosom, ali činjenica je da je nuklearna energija danas jedna od sigurnijih načina dobivanja energije. Znamo i sami da smo imali strahovitu tragediju u Černobilu. Imali smo i problem sa japanskom nuklearnom elektranom ako se ne varam Fukushima koja je stradala uslijed tsunamija. Dakle, kroz određeno ulaganje stvarno na dugi, dugi niz godina nuklearna energija može pružiti ekonomsku, odnosno u ovom slučaju energetsku neovisnost. Za one koji žele malo dublje zagrepsti u taj problem predlažem da posjete neke od Internet stranica gdje se raspravlja o upotrebi nuklearne energije, a posebno o izgradnji novih nuklearnih elektrana. Tamo sam naišao na jedan zanimljiv podatak da su knjige narudžbi za sve nuklearne elektrane trenutno popunjene idućih 35 godina. Dakle, sada i da želimo, sutra da se ovdje odlučimo da gradimo nuklearku nećemo je moći imati prije 2060. godine. Očigledno je, svijet je rekao da, jesu takve kakve jesu, jesu opasne ali nuklearna energija, odnosno nuklearne elektrane moramo imati jer u sve većoj i većoj rastućoj potrošnji za energentom one su za sada jedno dobro, ne naravno savršeno, ali u ovome trenutku jedno kompromisno rješenje. Eto dalje ću nešto govoriti i u drugoj točci kada ćemo raspravljati o fondu. Nemamo što reći ovih dvanaestak točaka i ovaj Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj nuklearnoj sigurnosti Klub zastupnika Domovinskog pokreta će podržati. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovana zastupnika Andreja Marić.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Prije svega bih podsjetila da je Hrvatski sabor 2014. donio Strategiju radiološke nuklearne sigurnosti za razdoblje 2017. do 2025. odnosno Vlada je donijela Nacionalni program provedbe strategije do 2025. s pogledom na 2060. godinu, osnovni cilj radiološke i nuklearne sigurnosti zaštita ljudi i okoliša od štetnih posljedica ionizirajućeg zračenja. Taj je cilj namijenjen pojedinačnoj i kolektivnoj zaštiti ljudi i zaštiti okoliša. Naravno da se u što manjem opsegu ograničava rad postrojenja ili obavljanje djelatnosti koji mogu dovesti do povećanja rizika od ionizirajućeg zračenja. Da bi se to sve skupa postiglo treba provoditi nadzor nad izlaganjem ljudi ionizirajućem zračenju i nad ispuštanjem radioaktivnih tvari u okoliš, da se smanji vjerojatnost događaja koji mogu dovesti do gubitka nadzoran nad izvorima ionizirajućeg zračenja, da se ublaže posljedice takvih događaja ako do njih dođe. A to sve skupa se postiže poštivanjem 10 načela radiološke nuklearne sigurnosti. To je odgovornost za sigurnost, uloga državne uprave, rukovođenje i upravljanje u vezi sa sigurnošću, opravdanost postrojenja i djelatnosti, optimizacija zaštite, ograničenje rizika za pojedince, zaštita sadašnjih i budućih generacija, sprječavanje izvanrednih događaja, odnosno incidenata. To smo čuli da tu štekamo. Znači još to uvijek nemamo. Deveto načelo pripravnost i odgovor u slučaju izvanrednog događaja i deseto načelo mjere zaštite za smanjenje postojećih rizika od izlaganja zračenju i rizika od izlaganja zračenju koji nisu pod opravdanim nadzorom. Postojećim zakonom o radiološkoj nuklearnoj sigurnosti se određuju mjere radiološke nuklearne sigurnosti, mjere nuklearnog osiguranja, evidentiranja i nadzora nuklearnog materijala u svrhu zaštite pojedinaca, društva i okoliša od štetnih posljedica ionizirajućeg zračenja i omogućavanja sigurnog obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, nuklearnih djelatnosti, djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i nuklearnog osiguranja izvora ionizirajućeg zračenja, nuklearnih postrojenja. Znači to bi sve skupa bilo u skladu sa ovom postojećom strategijom koju sam navela. Dakle, ovo je sad kako smo čuli četvrta novela zakona i upravo se ovim zakonom gdje sad raspravljamo se propisuje osnivanje Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada kao ustrojstvene jedinice Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nuklearne elektrane Krško. Znači još uvijek mi zapravo nismo dobili odgovor koliko će sve to skupa koštati, a koliko smo čuli i u izlaganju kolegice i na prošloj raspravi a i sada niste baš svi homogeni u vladajućem dijelu. Nadalje, spominje se objekt za suho skladištenje istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Nuklearne elektrane Krško koji bi trebao započeti s radom 2021. godine i isti će biti aktivan najmanje 60 godina nakon završetka rada Nuklearne elektrane Krško. Međutim, što se tiče tog objekta on očito još nije počeo s radom, pitanje je da li je završena studija utjecaja na okoliš, to ćete nam valjda odgovoriti, sva potrebna dokumentacija, a kažem rečeno je da treba početi s radom 2021. godine, a mislim da od toga još uvijek nema ništa. Nadalje, naglašava se u ovom sad zakonu da se propisuje krajnja odgovornost RH za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog goriva koji su nastali na teritoriju RH, a koja neće biti propisana Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o fondu. Također se propisuje odgovornost RH i za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog goriva i iskorištenih izvora nastalih na teritoriju RH u slučajevima kada prouzročitelj ne može osigurati sredstva za njegovo zbrinjavanje. Tu je sad pitanje na neki način stavljanja soli na red ako prouzročitelj odnosno vlasnici nisu poznati ili ako su poznati a ne plaćaju naknadu zbrinjavanja, dakle pitanje je kako će se država naknadno namiriti pogotovo za one koji nisu u stečaju odnosno likvidaciji, spominju se ovdje nekretnine, pokretnine, gdje će se država uknjižiti međutim kažem pitanje je kako će to sve skupa se država namiriti, dakle očito ćemo to svi skupa financirati iz sredstava državnog proračun. Naravno da je prioritet zbrinuti taj otpad ali u svakom slučaju treba minimizirati i prevenirati ovakve situacije da se ne zna tko je zapravo prouzročitelj moguće štete. Nadalje, dobro da su propisane prekršajne odredbe odnosno kazne, ali je pitanje hoće li se uspjeti sve nadzirati i kontrolirati. Što se tiče postojećeg zbrinjavanja radioaktivnog otpada koliko nam je rečeno i na odboru ide trenutno na 2 načina. S jedne strane je vraćanje proizvođaču ako postoji ugovor to za sada recimo da funkcionira u većini slučajeva i u zbrinjavanju u RH bez obzira na količinu. Dakle, za sad imamo 2 zatvorena ova odlagališta jel tako, jedno je Institut Ruđer Bošković i Institut za medicinska istraživanja. Hrvatska je svoj dio iz Nacionalne strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada iz Krškog mora preuzeti do 2023. godine. Dakle, u medicini, znanosti, vojnoj i javnoj uporabi odnosno ovaj sav institucionalni otpad, tako da je zaista potrebno donijeti kvalitetne planove i strategije po tom pitanju. E sad, što se tiče odlagališta odnosno centra Čerkezovac, dakle od toga se očito nije odustalo, alternativnih rješenja nema. Znači sad je naše pitanje da li zaista mi imamo sada sve potrebne dozvole za centra, gledala sam evo sada i u malo na webu od dana prije jedan članak gdje kažu da se još uvijek radi na tome, pa je eto pitanje da li je gotova studija utjecaja na okoliš, da li mi imamo definitivno pozitivno mišljenje struke obzirom na potres odnosno trusno područje. Očito alternativnih lokacija nema jer kao što sam rekla navedeno je da se od Čerkezovca nije odustalo. Pitanje je koliki je kapacitet budućeg centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, da li je definitivno iskomunicirano sa javnosti odnosno lokalnim stanovništvom, koji će uopće biti benefit za lokalno stanovništvo odnosno za jedinice lokale samouprave kolika će im biti naknada, to nam isto baš nije poznato do kraja. I pitanje koje sam postavila i prošli puta znači koliko je do sada potrošeno novaca? Koliko sam si uspjela izvaditi od analize nultog radiološkog stanja bilo je 3,87 milijuna kuna, pa za odnose s javnošću 3 milijuna kuna, pa projektna dokumentacija pa izrada studije potresne aktivnosti 1,8 milijuna kuna, dakle to je popriličan broj milijuna kuna, a zapravo ne znamo je li to još uvijek do kraja definitivna svota ili ima još? Valjda ćete nam o tome nešto reći. I na kraju činjenica je da mi danas uvozimo 30 do 40% električne energije prema podatku na koji sam ja naišla 16% iz Nuklearne elektrane Krško. Da li mi kao Hrvatska koristimo dovoljno obnovljive izvore energije, da li ulažemo dovoljno u postojeća postrojenja, još uvijek imamo fosilna goriva plin itd. Evo ja ću kao Međimurka s radošću reći da mi dobivamo najveću sunčanu elektranu u državi. I na kraju pitanje stava RH o budućim nekakvim nuklearnim postrojenjima, dosta sam tu evo nešto čitala da evo i struka postavlja pitanje o tome, a mi zapravo definitivni stav o tome kao država nemamo pa bi o tome zaista valjali, voljeli nešto detaljnije čuti. Slijedi pojedinačna rasprava prvi je prijavljeni poštovani zastupnik Zvonimir Troskot.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

Ovdje je dotaknuta danas jedna tema, nisam mislio da će se otvarat u smislu strateškog opredjeljenja RH u smislu nuklearne energije. Pa kada govorimo o negativnim stranama dakle pozitivne jesu i sigurnosti i stabilnosti i najčišći zapravo izvor energije, dakle kada govorimo o negativnim stranama dakle a opet iz konteksta i perspektive hrvatskog naroda moramo staviti tu i našu aljkavost kao negativnu stranu pogotovo za jednu nuklearnu elektranu ako se to promatra kroz određene projekte primjerice nekih hidroelektrana koje smo mi već gradili na brdskim potocima koji su ispali zapravo veliki promašaj iz razloga što niti energetski, ekonomski, ekološki dakle ne zadovoljavaju investiciju i sav taj novac koji je uložen bio u te hidroelektrane. Druga, drugi čimbenik prilikom takvih strateških odluka jest i geostrateška pozicija odnosno ocjenjivanja određenih sukoba koji se mogu dogoditi u određenim dijelovima svijeta tako da recimo Hrvatska je povijesno uvijek bila na dijelu Europe gdje su se događali sukobi i to bi moralo ući u nekakvu evaluaciju prilikom izgradnje takve nuklearne elektrane. Krško je odlično prošla, to možemo bit zahvalni. Međutim, recimo kod nekakve izgradnje to bi stvarno trebalo uzeti u obzir. Jako dobar primjer, a opet države koja se nije odlučila za nuklearnu energiju jest Australija. Australija je zemlja koja prije svega ima i rudu, uranij, imaju tehnologiju, imaju jako puno novaca, imaju geostratešku poziciju da bi si mogli dozvoliti takav jedan projekt. I imaju nuklearni reaktor koji se bavi sa proizvodnjom medicinske opreme malo južnije od Sidneya. Međutim, nisu krenuli u tom smjeru i to sam danas pitao veleposlanstvo u Australiji koje je bilo ovdje u Saboru. Dakle, oni su se odlučili samo za obnovljive izvore energije, mada je već sad iz ovih studija koje su radili po narudžbi europskih konzervativaca i ostalih političkih skupina, dakle stručnjaci. Dakle, došli su do podataka da primjerice jedna Češka, jedna Nizozemska neće moći proizvoditi električnu energiju za svoje potrebe samo iz sunca i iz vjetra iz razloga što su im zemlje premale, pa je onda pitanje, a potrebe su jako velike. Pa je onda pitanje da li je to smjer kojim bi trebala ići Hrvatska, dakle isključivo sve staviti strateški na obnovljive izvore energije kao što su i voda i sunce i dakle sve ostalo šta i vjetar. Ili bi stvarno trebali ići u smjeru nuklearne elektrane s obzirom da će se jako puno o tome će ovisiti zapravo ove tri hidroelektrane koje se, pardon tri nuklearne elektrane koje se rade u Finskoj, u Francuskoj i u Mađarskoj s tim da i Velika Britanija također radi nuklearnu elektranu s obzirom da su procijenili da im je to strateški prijeko potrebno. Ukoliko ti projekti pokažu da su oni dugoročno isplativi, da se došlo i do određenih rješenja po pitanju nuklearnog otpada do kojih je došla Finska gdje su određena geološka nalazišta, dakle iskopine skoro negdje sto metara ispod zemlje u blizini ovog novog nuklearnog reaktora trojka. Ako to ispadne dobro može Hrvatska razmišljati onda u tom smjeru i ići, dakle da se strateški pozicioniramo kako bismo električnu energiju dobili iz nuklearne elektrane. Kada se razmišlja o nuklearnoj elektrani treba razmišljati opet strateški, dakle tko su naši susjedi – Slovenija i Mađarska. Mađarska postaje energetski centar za ovaj dio Europe. Dovoljno je samo pogledati mapu jednog PLINACRO-a, dovoljno je pogledati mapu HOPS-a pa se vidi tamo kako svi dalekovodi, odnosno većina plinske infrastrukture dolazi, odnosno ulazi u Mađarsku i Mađarska radi sada drugu nuklearnu elektranu. To može dovesti do velike ovisnosti o uvozu energetike i energije iz Mađarske i u tom smislu se treba i Hrvatska pozicionirati da ne ide u tom smjeru

Predsjedavatelju, kolegice zastupnice i zastupnici. Nekoliko predstavnika oporbenih klubova otvorilo je pitanje kako će se Hrvatska pozicionirati na energetskoj karti, na koji način ćemo prijeći na obnovljive izvore energije i hoćemo li se upustiti u daljnje financiranje ili sudjelovanje u izgradnji novih nuklearnih elektrana ili u dogradnji njihovih kapaciteta. I doista kao što je to rekla kolegica Anka Mrak-Taritaš to jest tema o kojoj bismo mi trebali razgovarati, pa čak i u kontekstu izmjena i dopuna ovog zakona. Međutim, uzaludno je uopće potencirati ili tražiti takvu raspravu sve dok imamo predstavnike predlagatelja koji nisu u stanju uskladiti niti naslove samih zakona i provedbenih tijela sa onim što u samom tom zakonu piše. Pa dopustite da budem jasna i decidirana. Dakle, u obrazloženju razloga zbog kojih se ove izmjene i dopune donose piše da se ovim zakonom uređuje pitanje zbrinjavanja radioaktivnog otpada iz iskorištenih izvora, propisano je osnivanje Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada kao ustrojstvene jedinice Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nuklearne elektrane Krško. E sad, kaže se da sukladno trećoj reviziji programa razgradnje nuklearne elektrane Krško usvojenog 14. srpnja 2020. godine, dakle zaključeno je da će objekt za suho skladištenje istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji nuklearne elektrane Krško započeti sa radom u 2021. godini i pretpostavlja se da će biti aktivan najmanje 60 godina nakon završetka rada nuklearne elektrane Krško, pa troškove izgradnje pogona i provedbe premještanja istrošenog nuklearnog goriva iz bazena u taj objekt za suho skladištenje u razdoblju od 2019. do '43. financirat će se sredstvima suvlasnika. U međuvremenu istrošeno nuklearno gorivo iz nuklearne elektrane Krško i dalje će se skladištiti na lokaciji same elektrane, pa ovaj centar neće zbrinjavati istrošeno nuklearno gorivo iz nuklearne elektrane Krško. Stoga je u odredbama ovog zakona koje se odnose na centar, a nužno izostaviti to zbrinjavanje istrošenog nuklearnog goriva. Ponavljam centar je ustrojstvena jedinica fonda koji u svom nazivu ima riječ Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog goriva nuklearne elektrane Krško. Dobro koji vrag? Koji vrag? Možete li mi molim vas predstavniče predlagatelja objasniti jeste li u stanju makar naziv fonda uskladiti sa onim što bi fond trebao raditi? Meni je jasno što se možda trebalo u obrazloženju zakona napisati ili reći, ali vi to niste učinili. I s jedne strane ako definiramo kako ćemo zbrinjavati radioaktivni otpad koji primjerice nastaje u Institutu Ruđer Bošković ili u nekim institucijama to je jedno. Jasno je kao dan da Hrvatska to negdje mora zbrinuti, ali ako govorimo o nuklearnoj elektrani Krško i zbrinjavanju radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško ja od vas tražim da budete jasniji i decidirani, da kažete što će se skladištiti na samoj lokaciji, odnosno u samoj nuklearnoj elektrani. Što će se premjestiti u taj objekt za suho skladištenje istrošenog nuklearnog goriva kojeg koliko vidim još nije nigdje ni u povojima. Dakle, niti Slovenija nije napravila po tom pitanju što je trebala napraviti i ja vas pitam gdje je u tome Hrvatska, hoće li se radioaktivni otpadi iz nuklearne elektrane Krško u Hrvatskoj skladištiti ili neće. Jer kontradiktorno mi je ako u samom obrazloženju zakona kažete da se to u Hrvatskoj neće činiti, a i nadalje ostavljate naziv fonda koji kaže da je fond koji služi tome da se putem centra zbrinjava upravo nuklearni ostatak i nuklearno gorivo nuklearne elektrane Krško.

Fondu je ime Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nuklearne elektrane Krško. Znači fond financira razgradnju i zbrinjavanje. Kod nas na referentnome centru kad se sagradi na Trgovskoj gori će biti uskladišten srednje i nisko radioaktivni otpad, a istrošeno nuklearno gorivo će biti uskladišteno u Sloveniji. Ali to nas, mi i dalje moramo financirati to njihovo skladištenje i razgradnju toga i istrošenog nuklearnog goriva koje će biti u Sloveniji isto kao i našega radioaktivnog otpada koji će biti uskladišten u Hrvatskoj.

Da se još malo više zamagli, da se još malo više napravi mutne vode i sivog dima kao što to HDZ radi u svemu što radi. Trebali ste jasno i decidirano reći čemu služi Fond, čemu služi centar kao njegova ustrojstvena jedinica i kako će se što provoditi. Pa baš to tako lijepo objašnjeno zapravo i nije, a da ne govorim o onoj sljedećoj točci koja naravno nije tema ove rasprave, ali doći će valjda i to na dnevni red kada ćemo govoriti o izvještajima svih tih nadležnih institucija kako se ubiru trošarine, kako se to financira putem HEP-a i tko kontrolira one koji u tim institucijama ubiru sve te silne prihode, a provedbenog dijela zapravo još uvijek nema.

Područje radiološke i nuklearne sigurnosti u ovoj formi zakona je regulirano 2013. godine kada smo usklađivali hrvatsko zakonodavstvo sa pravnom stečevinom EU vezano uz poglavlje 15 Energetika. Ugovorom o Euroatomu utvrđeni su sigurnosni standardi za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva. Ti temeljni standardi su prvi put regulirani davne 1959. a sada zapravo implementiramo dvije direktive EU, jednu iz 2011. i 2013.

Ipak osnovni sigurnosni standardi moraju uzeti u obzir preporuke Međunarodne komisije za radiološku zaštitu. Nužno je razlikovati postojeće, planirane i izvanredne situacije izlaganja zračenju. Tako bi bile obuhvaćene sve situacije izloženosti zračenju i sve kategorije izlaganja zračenju, odnosno profesionalnu, javnu i medicinsku izloženost zračenju. Osnovni standardi trebaju uključiti maksimalne dopuštene doze sukladne sa odgovarajućom sigurnošću, te je svrha ove direktive propisati ujednačena ograničenja doza. Industrije koje obrađuju radioaktivni materijal koji se nalazi u prirodi i koji se vadi iz zemljine kore izlažu radnike povećanim dozama radijacije, a ako se taj materijal ispusti u okoliš također i jedan dio stanovništva. Najnoviji epidemiološki podaci pokazuju statistički značajno znatno povećanje rizika od raka pluća zbog produženog izlaganja radonu u zatvorenim prostorima, pa su nužni nacionalni akcijski planovi kako bi se rješavali dugoročni rizici od izlaganja radonu. Prepoznato je da kombinacija pušenja i visokog izlaganja radonu predstavlja znatno veći rizik od raka pluća za pojedinca nego bilo koji od tih čimbenika sam za sebe i da pušenje povećava rizik od izlaganja radonu na razinu stanovništva. Zbog znatnog tehnološkog i znanstvenog napretka u zdravstvu došlo je do zamjetnog povećanja izlaganja pacijenata. U tom pogledu nužno je naglasiti potrebu da se opravda izlaganje zračenju iz zdravstvenih razloga uključujući i izlaganje pojedinaca zračenju bez simptoma bolesti, te treba postrožiti uvjete u pogledu informacija koje treba dati pacijentima, bilježenja i izvješćivanja o dozama i zdravstvenih postupaka, kao i korištenja dijagnostičkih referentnih razina i dostupnosti uređaja koji pokazuju dozu. Osnovni način za osiguravanje odgovarajuće zaštite pacijenata koji se podvrgavaju medicinskoj radio dijagnostici i radio terapijskim postupcima jest visoka razina stručnosti i jasno definiranje odgovornosti i zadaća svih stručnjaka uključenih u izlaganje zračenju u zdravstvene svrhe. U pogledu upravljanja situacijama izvanrednog izlaganja zračenju trenutačni sustav koji se temelji na interventnim razinama treba zamijeniti sveobuhvatnim sustavom koji uključuje procjenu potencijalnih izvanrednih situacija izlaganja zračenju, ukupni sustav upravljanja izvanrednim situacijama, planove za odgovor na hitne situacije i unaprijed planirane strategije za upravljanje svakim pretpostavljenim događajem. Kako još uvijek postoje neriješeni problemi s napuštenim izvorima radioaktivnosti potrebno je uvesti uvjet za obavješćivanje o nezgodama s napuštenim izvorima radioaktivnosti ili kontaminiranim metalom.

Poštovani kolega Šimiću, kada govorimo o radioaktivnom otpadu, dakle 4 su kategorije. Ovaj vrlo niski on ide kao i standardni komunalni otpad, visoki ide u duboka podzemna skladišta i ovo kada govorimo, dakle o radioaktivnom otpadu iz Nuklearne elektrane Krško, radi se o niskom i srednjem radioaktivnom otpadu. Hrvatska ima obavezu do 2023.g. naravno pitanje lokacija je bilo različito, ali negdje se došlo ipak po strogo utvrđenim kriterijima do jedne lokacije.

Poštovani kolega, evo što je po vama preduvjet da bi se ostvarili sigurnosni standardi kad su u pitanju ljudi i okoliš u zaštiti od radioaktivnog otpada jer mi jednostavno kao i sve i jedna druga zemlja imamo radioaktivni otpad, treba ga zbrinuti, ali treba isto tako voditi računa o sigurnosnim uvjetima zbrinjavanja otpada. Poštovani kolega Šimičeviću, evo danas su i oni koji se ne bave usko ovim područjem mogli naučiti da postoji dakle radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo, da se jedno skladišti na jednome drugo na drugome mjestu. Kada govorimo o radioaktivnom otpadu, dakle on nije samo iz nuklearne elektrane nego i taj institucionalni radioaktivni otpad koji se koristi, mi danas znamo dakle i u dijagnostici i u liječenju različitih poremećaja koji također treba zbrinuti i to je jednostavno bez jednog sustavnog rješenja, bez rješavanja dakle i primjene strategije i nacionalnog programa mi ne možemo razmišljati o ozbiljnom centru za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, kada govorimo dakle o privremenom i o trajnom karakteru o kojem će trebati razmišljati kad Nuklearna elektrana Krško prestane raditi. Poštovani kolega, evo sami ste spomenuli i radiološku dijagnostiku i radiološka terapiju i sad mene zanima u javnim državnim klinikama i bolnicama evo pretpostavljam da je sve pod dosta velikom kontrolom, što je sa privatnim klinikama odnosno privatnicima koji provode te dijagnostičke i terapijske metode, je li tamo sve 100% pod kontrolom jer ono koliko ja, koji imam nekakva saznanja ili slutnje nije baš sve na onaj način kako bi trebalo biti, a radi se o delikatnim materijalima odnosno delikatnim tretmanima. Poštovani zastupniče Zekanoviću, nema nikakvog razloga da postoji razlika između državnih i privatnih institucija. Mislim da u nadležnim tijelima koji se bave tom problematikom ako hoćete dakle i u ovom znanstveno stručnom aspektu ili ovom inspekcijskom nadzoru rade vrhunski eksperti koji nadziru itekako i ne vide nikakvu razliku je li određeni aparat u privatnom vlasništvu ili je on u vlasništvu Republike Hrvatske. Tako da mislim da tu nekakve spekulacije mogu izazvati određene skepse i zabrinutost od građana. Tu moraju biti visoki standardi i vlasnik aparata na kojem se provodi dijagnostika ili terapija ne bi trebao biti bitan. Dakle, ja ću se isto referirati na ovaj dio gdje ste govorili o terapiji i definirat ću se na dio gdje ste govorili o radioterapiji. U posljednje vrijeme zaista u javnom prostoru ima dosta podataka koliko pacijenti dugo čekaju na to. Između ostalog podatke do kojeg sam ja došla da su to uređaji čiji je vijek trajanja osam godina, a ne mali broj onih čiji još i nakon 15 godina rade.

Dakle, ono što mene zanima kad prestane raditi on ima određeni postupak koji se mora zbrinjavati i o tome moramo voditi računa, da se taj otpad treba zbrinjavati.

Imali smo jedan problem u Klinici za tumore koji evo danas prema pisanjima medija i prema ljudima koji rade u tim zdravstvenim institucijama iz čisto administrativnih razloga premoštena. Dakle, Nacionalni plan oporavka i otpornosti predviđa zanavljanje opreme i tu su velika, velika sredstva predviđena. Ono što jest potencijalni problem, ali tu jednostavno moramo poštivati svu proceduru. Na žalost to će ipak trebati čekati i ta puna realizacija bi trebala biti tek gotova 2025. godine. Do tada ćemo se na žalost morati snalaziti na ovim aparatima koji su za sada u funkciji i koji se nerijetko kvare.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Kao što sam već u ime kluba rekla, ponovit ću još jedanput žao mi je što nije objedinjena rasprava iz jednostavnog razloga što se dio problema koji se rješavaju u ovom zakonu imaju apsolutno veze sa drugim zakonom o kom ćemo raspravljati iza ovog jer bi trebala biti objedinjena. Bilo bi nam lakše, jednostavnije i brže. Ali što je tu je, da ja sama sebi ne budem dosadna i ne ponavljam, tu ću staviti točku i završiti. Imamo. Da li ćemo ga imati i dalje? Hoćemo.

Morat će se. I sad imamo formu, imamo sadržaj. Formom ova dva zakona, set zakona ćemo predvidjeti, uzet ćemo određene direktive EU, vidjet ćemo kako to treba regulirati, predvidjet ćemo kako je to trebalo regulirati i onda dođemo do samog sadržaja da vidimo što smo mi spremni napraviti i što smo spremni učiniti. Budući da su odvojene rasprave ja ću malo uopće kako to ide u sustavu prostornog planiranja i što smo do sad napravili i što trebamo raditi tu, govoriti tamo. A ovdje ću još jedanput ponoviti ja ovaj zakon koji govori o nuklearnoj sigurnosti, dakle govori o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti. Opet još jedanput ponoviti i pitati sve vas. Ovdje naravno imaju neki zakoni koji izazivaju više rasprave u Saboru, a neki zakoni koji izazivaju nešto manje. Ja iz ovog zakona čitam problem koji imamo i iz kojeg problema trebali bi konačno donijeti odluku i vidjeti dalje. Živimo u vremenu kad je evidentno da je inflacija sadašnjost, kada je evidentno da će cijene plina i struje otići u nebo i to nisu samo da se ljudi plaše, nego su stvarnosti i kad je energent problem. I živimo u vrijeme, pred dve godine, tri godine da smo raspravljali ili da je netko raspravljao o nuklearnoj energiji kao energiji, dakle govorim o nuklearnoj energiji, govorim u kontekstu ove nuklearne sigurnosti kao nuklearne energije koja je poželjna mislim da bi doživio onako pogotovo zamislite da je u nekoj opciji kada se ide na, kada su predizborne kampanje jedanput govorio da je to energija o kojoj treba razmišljati. I mislim da se to nitko, nema niti jednog PR-ovca ili bez obzira tko vas savjetuje i koji bi to savjetovao. Danas na razini Europske komisije se prirodni plin i nuklearna energija zakaže pod određenim uvjetima su ekološki prihvatljivi izvori. I kaže vrlo jasno, nedvojbeno bez obzira s prijevoda iz engleskog na hrvatski kaže: „otvara put za velike privatne investicije u takve projekte“ Mala zemlja kao što je Hrvatska koja je u smislu energije usko vezana uz neke druge izvore i neke druge zemlje bi na razini i to su razine politike, na političkoj razini trebala donijeti stav i meni se čini da bi taj stav trebao biti ne nadglasavanjem, ne jačanjem mišića i ne pokazivanjem tko je za što i tko je za liberalne politike, tko je za zelene politike, tko je za konzervativne politike. Kakav je stav RH vezano uz nuklearnu energiju? Kakav je naš stav danas 2022. Da ne kažem da bi trebali znati kakvu zemlju i što želimo imati 2050. Ovo je trenutak kad smo govorili o strategiji razvoja RH, kad govorimo o Planu otpornosti i oporavka, koji je politički stav vladajućih i koji je politički stav nas tu koji smo spremni prepirat se oko nekih drugih stvari vezano uz nuklearnu energiju. Da li je nuklearna energija kao energija poželjna, jer kad gledate razloge za i protiv, protiv, koji su razlozi protiv nuklearne energije? Razlozi su da je produkcija radioaktivnog otpada, da je problem zbrinjavanja radioaktivnog otpada i razlozi su percepcije javnosti koji o tome zna relativno malo.

Poštovana kolegice, govorite zapravo o jednoj važnoj temi. Nekako je dojam kad evo, vidimo sad podatak da su plin, nuklearna energija ekološki prihvatljivi izvozi, s druge strane govori se o obnovljivim izvorima energije koji bi trebali imati veći udio, mi smo si, evo, zadali do 2030. da isplaniramo nekih 32 do 36%, 2050. udio do 65% obnovljivih izvora energije i onda imate s jedne strane, kako ste rekli, države, tipa Francuske koja ima nuklearni udio 42%, Švedska 32%, a opet, obnovljive izvore, Švedska i Latvija koje dominiraju, mi smo tu negdje do 28% HEP kaže da je plan do 2030. da podigne obnovljive izvore s 35 na 50%

Ja sam za 2000. g. dobila jedan kalendar koji mi je jedan od najdražih kalendara koji govori o 12 različitih mogućih izvora obnovljive energije koji Hrvatska može koristiti, on je onako na jedan zgodan način pokazan. Dakle Hrvoje Požar je tad radio publikacije koji su to obnovljivi izvori energije i kako se može koristiti. Onda kad su se prvi pokazatelji pokazivali, voda nije bila obnovljivi izvori energije i onda, ne zbog nas nego zbog nekih drugih zemalja je voda postala obnovljivi izvor energije, da bi došli do podataka koje smo si sami zadali. Dakle, ima tu puno, puno čimbenika.

potpredsjedniče, poštovana kolegice. Evo, zanimljivo ste konstatirali da je ovaj prijedlog Zakona bio prije koju godinu, vjerojatno bi bilo protivnika nuklearne energije, a danas imamo gotovo konsenzus u HS-u i svi govore zapravo o tome da nam je i potrebna možda i nuklearna energija, odnosno sutra neki nuklearni reaktor na prostoru Hrvatske, pa evo, ja ću čak komentirati da je od onih klubova i zastupnika koji su inače iznio skeptični prema znanstvenim dostignućima, pogotovo onim u zdravstvu i medicini, čak smo i od njih čuli danas, evo, da su i oni pobornici nuklearne atomske energije. O tempora, o mores, odnosno kako se stvari zapravo mijenjaju u kratko vrijeme. Pa g. Zekanović, za jedno 10 godina kad se malo osvrnete, bit ćete jako iznenađeni kako su se stvari mijenjale kod pojedinih zastupnika u njihovim stavovima i sve ostalo, pa možda i vlastiti stavovi su se onako promijenili iz jednog u drugog, ja sam to imala prilike gledati iz prvih redova i imam to prilike gledati i dalje. Ali, ja vam to čitam, neke stvari su vam i u tom svijetu kao pomodarstvo, u jednom času se nosi ljubičasto i svi nove ljubičasto, onda u jednom času se nosi, ne znam, zeleno i svi nose zeleno. A uvijek se nosi crno, dakle kad uvijek kad se obučete u crno ili u nekakve tamne sive ili tamne boje, uvijek se nosi. Tako da pomodarstvo i ići ono, kud svi, tu i ja, to je zgodno, ali nekako imati vlastiti stav je malo manje zgodno. Ja uvijek mislim da treba donijeti odluke razumno, da treba imati lepezu nekih stvari u kojima treba odlučiti i da nikad ne trebate onako nešto, niti odbaciti, onaj koji je spreman odbaciti bez kriterija je spreman [[Upadica: Hvala.]] i nešto drugo bez kriterija prihvatiti. Evo, kolega Zekanović je spomenuo da u HS-u postoji konsenzus, pa ja baš taj konsenzus ne vidim, ali čak i kad bi teoretski postojao konsenzus, kojeg naravno, nema, bio bi nam uzaludan jer šta nemamo? Nemamo plan, nemamo provedbu. To je ono što ne postoji niti kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, to ne postoji niti kroz Nacionalnu strategiju razvoja koju smo prošle godine usvojili. Dakle imati plan znači znati točno u što ćemo uložiti, koliko ćemo uložiti i gdje će se to nalaziti. Niti kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, kada su u pitanju hidroelektrane, kada su u pitanju vjetroelektrane, mi zapravo nemamo jasnu sliku gdje je Hrvatska za 10, 20 ili 50 godina, a kamoli kada su u pitanju sjeverni i južni tokovi plinovoda ili, evo, hoćemo li biti odvažni pa sufinancirati daljnje nadogradnje nuklearnih postrojenja u našem okruženju. Dakle, ja uvijek zagovaram i zagovarat ću sve dok ću djelovati u svijetu politike, da nekako uvijek trebate imati ideju i trebate imati viziju. Gdje želite biti 2050. Da je ta ideja ili vizija izuzetno važna, recimo, u sustavu obrazovanja, da ne obrazujete kadrove koji vam 2050. neće trebati pa ih onda obrazujete za neke druge zemlje ili za neke druge države. Jednako tako kod nas smo svi zajedno spremni reagirati onda kad je problem tu. Mi sad imamo problem, imamo problem električne energije, imamo problem energenata, imamo problem cijena i sad zapravo mi rješavamo posljedicu, a trebamo raspravljati o uzroku i vrlo rijetko ili vrlo kada rješavamo uzrok.

Poštovana zastupnice Mrak-Taritaš, vi ste spomenuli razloge koji se propituju kada se gradi nova nuklearna elektrana, naravno tu je i pitanje seizmički trusnog područja Zagreba odnosno okolice u kontekstu proširenja Nuklearne elektrane Krško. Slažem se s vama da je prije možda nekoliko godina predstavljanje nuklearne energije kao zelene energije bi izazivalo neki podsmijeh. Mi sada isto tako imamo velike zagovornike i obnovljivih izvora energije u onim zemljama koje su davno započele poput recimo SR Njemačke, imate danas na poljima deinstalirane vjetroelektrane sa onim velikim propelerima, solarne panele koji također imaju svoj vijek trajanja, koje također treba zbrinut, dakle i od njih, a da ne govorimo dakle o dobivanju rijetkih metala koji su potrebni za te resurse za obnovljive izvore energije, tako da bih ja ipak išao u neku zlatnu sredinu premda je to najteže. Kolega Ćelić, ja ne mogu s vama se ne složiti. Iskoristit ću ovu minutu samo da prepričam razgovor koji sam ja imala sa svojim sinom. Moj sin je doktorirao na motorima koji koriste različite vrste energije, dakle i benzin i vodik i električni automobil i sve ostalo i onda ja o tome ne razumijem se, ali naravno da sam znatiželjna jer mislim ako od nekog dobijem podatak bit ću pametnija. I ja njemu kažem čuj ti ideš sad kupovat auto, kakav ćeš auto kupit, on veli kupit ću dizel, velim kak ćeš ti kupit dizel električni i sve ostalo, kaže ne treba meni auto za po gradu, meni treba auto za, kad idem nekud i kaže sad ću se još jedno 3-4.g. vozit, a onda ću čekat jer električni automobil problem je punionica, problem je zbrinjavanja, problem je u tome što sad još uvijek kod nas je na punionicama besplatno, a to više neće bit kad hoće, dakle uvijek je istina negdje u sredini.

Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Evo ja ću se nadovezati na kolegicu Mrak-Taritaš, kud svi Turci tu i mali mujo, tako da neke teme postanu mainstream teme i onda u jednom trenutku mi u ovom HS, malo skrećem s teme, ali ću doći i na temu samog zakona, svi govorimo onako u superlativima o vjetroelektranama, o tome kako je energija vjetra najbolja, a na koncu ispostavit će se da je zapravo to jedan od najskupljih kilovata koji trajno unakažava, o tome sam više puta govorio, krajolik naše domovine Hrvatske. A onda imate jednu nuklearnu energiju koju koriste sve pametne države, Amerikanci i Japanci i Francuzi, neko ih je spominjao danas ovdje, oni imaju veliku većinu svoje energije iz nuklearnih elektrana, e ali ne mi smo pametniji, mi ćemo gdje god hoćemo na svako brdo postaviti vjetroelektrane jer je to tobože bolje, nije bolje nego se nekome tu dragi moji kolegice i kolege znači nekom se pogoduje. Ima li rizika? Ima i zato imamo ovaj prijedlog zakona… [[Govornik se ne razumije]] stari iako ovaj prijedlog zakona obuhvaća još neke druge stvari obuhvaća i sav onaj radioaktivni materijal i sve one moguće rizike vezano uz radioterapiju, nekakvu radio dijagnostiku u, u medicini.

Kasnije su se navikli na tu vatru, pa evo ga mi danas i ne znamo niti konzumirati hranu, meso da nije termički obrađeno ili gotovo ga ne znamo konzumirati drugačije, a onda se dogodila i struja. Tamo je krajem 19. stoljeća Nikola Tesla otkrio izmjeničnu struju, pa su i onda mnogi zazirali i govorili oh što je to, to je opasno, to je ovako, to je onako, pa evo ga danas svi ovisimo o toj električnoj energiji. Dakle, neke stvari jednostavno trebaju biti probavljene. Međutim, mi ćemo se često ugledati prema tim zemljama na dalekom zapadu po nekim pitanjima koja nisu dobra i kopirat ćemo nečemu pošto ja sam siguran da nije dobro i u redu dok po pitanju i jednom logičnom zaključku da je ovo najbolja i najjeftinija energija e tu nećemo. Dakle, neka i ova rasprava potakne malo ne možda vaše ministarstvo nego ono ministarstvo koje će tek ovdje doći, dakle da se u tom smjeru razmišlja, da se evo ga otvori nekakvi natječaji, da se pronađu nekakva mjesta za izgradnju ili nadogradnju postojeće, postojeće nuklearne elektrane jer ponovit ću, najbolji, najjeftiniji izvor energije. Dakle, budimo otvoreni za nove tehnologije, budimo oprezni uvijek kad se o tome radi, ali ipak moram naglasiti da osim one Fukušime u Japanu i Černobila nešto ranije da nije bilo, da nije bilo nekakvih problema s tom energijom. S tim evo ga i kolega Karlić je spomenuo možda i neka znanstvena dostignuća i danas evo možemo čitat na internetu vezano uz fuziju, ko zna evo možda se to uskoro dogodi, nemojmo se ni toga bojati ako sutra ta tehnologija bude dostupna jer to će definitivno biti energetska budućnost svijeta.

Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici pa kao što je zastupnik Miletić na početku rekao mi ovdje govorimo radi naroda. Nama je ovdje jasno o čemu se radi kada obrazlažemo i slušamo izlaganje nekoga novoga zakona u ovome slučaju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti. Stoga ako govorimo narodu ja se čudio naših zastupnika zašto ne govore što jest nego uvijek nekako pa ne znamo, pa ne znamo koji je stav, nemoćni smo i sve ostalo. Pa ja mislim proteklih 4-5 godina ko god je ikad slušao ministra Ćorića kad odgovara na pitanje za koju energetsku pravac se odlučila RH, ja mislim da je svima jasno da je on to dosad milion puta ponovio da smo se odlučili za čiste obnovljive izvore energije. Za to solar, vjetroelektrane, geotermalni izvori. Ja mislim da je to svima jasno i da to se ponavlja non stop. Međutim, to ne prijeći da ono što imamo postojeće pogotovo u situacijama kao što je sada di je energija izuzetno skupa ne koristimo ono što imamo dosada. Imamo veliki dio energije nam dolaze iz hidrocentrala i to tribamo držati. Konstantno treba obnavljati te hidrocentrale, slušao sam neke stručnjake koji govore čak da nam je potrebno još 2 reverzibilne hidrocentrale kako bi dostigle svoj maksimalni potencijal. Isto tako mi imamo 50% vlasništva Nuklearne elektrane Krško. 50% je vlasnici smo mi. I to koristimo tu dobru, sigurnu energiju još 1983. godine. Ona nama zadovoljava 16% naših ukupnih potreba i zbog čega ne koristiti tu energiju kad je već imamo. Normalno da naše vlasništvo i to pravo izaziva i obaveze, a obaveze su ta da mi moramo i taj radioaktivni otpad negdje smjestiti i nema tu natezanja kako ste rekli sa Slovenijom. Mi sa Slovenijom imamo i međunarodni ugovor i društveni ugovor koji je na snazi od 2003. i prema tim ugovorima 2008. je osnovan Fond za financiranje razgradnje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. I taj fond funkcionira i on dobro stoji.

I to je, pola od toga je naše do završetka 2043. to će narasti. Pored toga mi imamo i institucionalni radioaktivni otpad čuli smo će isto naresti do neke brojke. I zbog toga se već od '88. godine traži lokacija za centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. I mi smo sada na dobrome putu da to bude ova preferentna lokacija na Trgovinskoj gori gdje bi mi taj radioaktivni otpad srednje i nisko radioaktivni otpad i zbrinuli trajno. Ne bi zbrinjavali visokoradioaktivni nuklearni otpad jer je Slovenija preuzela obavezu na sebe da će ga ona zbrinuti, međutim mi i dalje moramo financirati i to zbrinjavanje pa makar i u Sloveniji. E sada idemo dalje, zbog čega i kako izgledat će taj centar? On će biti urađen po standardima struke, ali samo da usporedbe radi, Njemačka dan danas nije odredila di će biti konačna, konačno ležište visokoradioaktivnoga istrošenog nuklearnog goriva, a mora ga odrediti do 2031. godine. Trenutno se u Njemačkoj na 30 lokacija smješta srednje i nisko radioaktivni otpad, a na 12 elektrana plus dva odlagališta u Ahausu i dio u Gorlebenu je visoko radioaktivni otpad. Predlaže se da to bude Gorleben kao trajno …/nerazumljivo/… za skladištenje visokoradioaktivnog nuklearnog otpada, ali to nije još utvrđeno.

Znači to je problem koji su Nijemci davno definirali. Bogatstvo energije koju su uživale 2 generacija s tim otpadom će se dalje mučiti 40.000 generacija.

Evo, poštovani kolega kažu ovi Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, dakle mi možemo govoriti o energiji, ali o nekoj drugoj točci i nekoj drugoj temi, a ovdje sad zbrinjavanje radioaktivnog otpada i sad je pitanje da li ovaj zakon može odgovorit ovom izazovu, a to je da Hrvatska država radioaktivni otpad koji proizvede, niskoradioaktivni opasni otpad, proizvode može i zbrinuti. Ma u pravu ste, znači radiološka i nuklearna sigurnost podrazumijeva daleko šire od samoga radioaktivnoga otpada. Međutim to je kad god spomenemo radioaktivni otpad to onako zvuči malo dobro senzacionalno pa možemo o tome svašta govoriti i možemo plašiti narod ajme meni di ćemo mi s time, a nije istina. Tako znači ovo su ozbiljna promišljanja koja su već dugo godina se na ovome radi i konačno dolazimo u jednu fazu di ćemo biti u mogućnosti da komotno preuzmemo obavezu na sebe za smještaj i zbrinjavanje radioaktivnoga otpada i s druge strane ako netko spominje i BiH ili kaže kao nije dobro što je u BiH blizu granice s BiH, pa i BiH ima isto obavezu da zbrine svoj radioaktivni otpad, a zašto ne bi mi zaradili na njemu. Poštovani kolega Brkan, cijenim vašu želju i volju da obranite od prozivke gospodina Tomislava Ćorića pred kolegicom Ankom Mrak Taritaš međutim kolegica Mrak Taritaš može se čuditi zašto nema jasne politike u smislu koje izvore energije podržavamo, pa ni sam gospodin Ćorić s obzirom da vi kažete da je svima već jasno i on to stalno ponavlja kako mi podržavamo isključivo obnovljive izvore energije, vjetro, solarne, rekli ste termo izvore i vodik. Međutim, u 10. mjesecu 2021.g. Hrvatska je potpisala inicijativu za jače okretanje EU nuklearnoj energiji potpisao ju je upravo Tomislav Ćorić. S obzirom da je EU usvojila taksonomiju kojom je rekla da su i plin, ne samo nuklearna energija nego i plin zelena tehnologija, pitamo se i ja i kolegica Mrak-Taritaš hoće li sutra g. Ćorić potpisati da su i plinske, plinski izvori odnosno plin kao energent prihvatljiv i zapravo strateški način promišljanja energetike u Hrvatskoj. Ja ne znam za plin i ne znam šta bi ministar Ćorić rekao kad ga pitate da li je plin obnovljivi izvor energije, on to svakako nije. To zbog čega smo, ja ponovo se vraćam na ono, mi imamo što imamo, u budućnosti ćemo radit obnovljive zelene, nazovimo tako izvore energije, međutim trenutno imamo i hidrocentrale i 50% Nuklearne elektrane Krško koje moramo zaštititi i zbrinuti na pravi način kao vlasnici toga. E sad, da li će Slovenija ići dalje, da li će Slovenija raditi treći reaktor to je stvar Slovenije. Ha, ja ne znam, mi u Hrvatskoj sigurno nećemo jer smo, mi u Hrvatskoj sigurno nećemo jer smo se odredili za zelene obnovljive izvore energije, ali budu li nas Slovenci pozvali, ja govorim osobno, zašto se ne bi pridružili ako nas pozovu da radimo s njima treći reaktor. Uvaženi zastupniče, ja vam neću postavljat komplicirana pitanja da si olakšamo i vi i ja, nego dajte mi molim vas izričito odgovorite na pitanje tko su proizvođači ili tko će deponirati radioaktivni otpad niske i srednje razine u ovaj centar koji je podružnica fonda o kojem govorimo čitavog dana, dakle srednji i niski otpad u centar deponira tko? Znači centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada je unutarnja ustrojstvena jedinica fonda, a fond se zove Fond za financiranje i razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. Znači u centar koji je ustrojstvena jedinica fonda biti će zbrinuti radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane Krško plus imamo i taj komod da možemo u taj centar zbrinuti i naš institucionalni radioaktivni otpad i izvore, istrošene izvore energije kojega smo koristili i koji je sad smješten u institutu za medicinu, medicinskom institutu i u Ruđeru Boškoviću, sve na jedno mjesto možemo staviti i sve riješiti. Kolega, ja vas neću pitat što misli naš ministar gospodarstva Tomislav Ćorić poznat kao tć, to će bit prilike da njega samog pitam što misli i što misli u odnosu na Europsku komisiju, to će bit najbolje da njega pitam, a ne treba imat ni prevoditelja s hrvatskog na hrvatski, ni glasnogovornika, ali vas ću pitat jedno vrlo jednostavno pitanje. Vi ste se referirali na to da mi imamo u dokumentima jedan prostor koji je namijenjen za zbrinjavanje i jasno ste rekli koji je to prostor. Dakle, 1993.g. su krenuli temeljni eliminacijski kriteriji, je vrednovan prostor RH i na kraju su odabrane 4 lokacije, stručnjaci su rekli da postoje 4 preferirane lokacije. Jedna lokacija je bila Trgovinska gora, druga je bila Moslavačka gora, treća je bila Psunj i četvrta je bila Papuk. Pretpostavljam da ste se u pripremu za ovu raspravu interesirali kako to da je sad ostala samo jedna lokacija, a ove tri više nisu. Normalno da jesam i ja mislim da je bilo razvidno i transparentno znači čitav proces odabira preferentne lokacije od '93., u biti od '88. kad je dat idejni zadatak i kada je ustanovljena metodologija kako će se je tražit, pa sve do konačnog odabira preferentne lokacije Trgovinske gore je bio vrlo transparentan i vrlo demokratski postupak. I dan danas smo znači u toku sa svim ostalim europskim zemljama koji imaju ovu obavezu. Kažem vam, Njemačka još nije našla, a do 2031. će joj isteći obaveza za pronalazak mjesta za trajno odlaganje visokoradioaktivnoga otpada. Kolega Brkan, evo čuli smo još jednu razinu rasprave i uvijek je netko kriv iako je i ovo dohvatilo ovu vladu, a bilo je već vremena da se netko s time malo i jače uhvati, ali jednostavno vidljivo je evo slušamo jednu kolegicu koja je bila ministrica kad je njih dohvatio bilo kakav projekt ili problem oni bi stavili sve u ladicu i nek prođe vrijeme i doći će netko koji će to rješavat, onda oni sve znaju. Tako i ovo, zašto ste odabrali ovu lokaciju iako je to tema o kojoj ćemo kasnije razgovarati, pa i ako nije ova zašto nije ova, ako ima struje zašto je ima, ako je nema zašto je nema, pa koliko košta, pa zašto je skupa i svaki dan moramo odgovarat na neka pitanja kao da su se tek probudili, jednostavno bez ikakvih politika jasnih.

Znači imamo povijest bolesti, al nikako nema lijeka i nama uvijek dođe da mi budemo ti koji moramo odrezati mrtvo tkivo, kad kažem mi govorim o vladi HDZ-a i upravo tako idemo sa odgovornim pristupom, povlačimo sve dobro iz prošlosti što je napravljeno, što je loše bilo to odbacujemo, ali svjesno i odgovorno idemo dalje u budućnost.

Izvolite. … [[Upadica sa strane, ne čuje se.]] Primjerice ja, ako vas baš zanima, izvolite. Predsjedavatelju ako ste vi ministrica ja vam neću protusloviti.

Pa slušajući ovu raspravu ponukan sam da rečem nekoliko riječi. Dolazim iz Međimurske županije gdje se negdje kao i kolegica Marić dobro poznaje početkom osamdesetih godina gradila jedna hidro centrala, ne jedna, tri. Konkretno gdje su, jer se uništila priroda, posjeklo se na stotine hektara šume, ali sa jedinim ciljem da se proizvede tada najprihvatljivija energija. I sada kad mi uzmemo današnju raspravu vidimo, s jedne strane imamo nuklearnu energiju, s druge strane nuklearni otpad i u sredini energiju koja nam život znači. Ona nam je bitna za gospodarstvo i za kvalitetniji život. Puno se priča o obnovljivim izvorima energije, ali svjesni smo i u ovoj raspravi smo čuli koliko tehnologija ide naprijed da obnovljivi izvori energije za pet ili deset godina neće biti dovoljni da pokriju tehnologiju i zamislite da imamo 80% automobila na električnu energiju, odnosno na akumulator. Koliko nam fali energije? Jako, jako puno. I zato smatram da je donošenje ovog Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti iznimno bitan i važan, da smo pred donošenjem, odnosno određivanjem lokacije gdje će biti centar za zbrinjavanje. I ja se nadam i vjerujem da će jedinica lokalne samouprave biti obeštećena zbog izgradnje centra kao što su i ostale jedinice lokalne samouprave gdje su odlagališta otpada.

Zato smatram da moramo biti hrabriji, moramo biti mudri i pametni i razboriti. Jer kad se krene u jedan projekat uvijek imate onih koji su za i protiv. I kad je taj projekat dobar, a ja ne sumnjam da ovaj projekat neće biti dobar, onda će svi biti za i svi će ga podržavati. Osobno smatram da mi moramo podebljati nuklearne kapacitete radi stabilnosti gospodarstva i stabilnosti izvora električne energije koja je zelena. Na koncu konca ona je i najjeftinija. I sa jakim pristupom prema obnovljivim izvorima energije gdje ima jako puno novaca, da možemo napraviti i taj iskorak koji nam je bitan i važan. I dobro je da smo ovako otvoreno razgovarali. Mislim da smo svi tu negdje na istom mišljenju. Jedino što su nam dvojbe da li će centar biti napravljen po svim propisima i pravilima, a ja to ne sumnjam. I zato podržavam taj konačni prijedlog i vjerujem da ćemo biti mudri, pametni da ga napravimo, izradimo i budemo odgovorni prema onome što smo potpisali, a potpisali smo sa Republikom Slovenijom sporazum da ćemo zbrinjavati pola otpada koji je i nama na duši bi rekli.

Imate li kakvih saznanja hoće li biti još kakvih planova na našim i susjednim područjima glede tog izvora energije. Obzirom da HEP planira ipak povisiti razinu, odnosno proizvodnju ovih obnovljivih izvora energije čak do 50%

Znači, nalazišta eventualno nafte i plina. Pa evo kakva su vam saznanja oko toga, hoće li Prelog i ostalih 10 općina biti u fokusu i tih izvora energije. Poštovana kolegice Marić, zahvaljujem na pitanju. Pa nije tajna da na području grada Preloga postoje geotermalni izvor energije i mi, upravo sam razgovarao sa državnim tajnikom čekamo raspis natječaja za obnovljive izvore, za geotermalne izvore energije. I mislim da će biti veće proizvodnje električne energije na području našeg grada i naravno, tu ide onda ide i toplinska energija, što je jako bitno i važno. Vjerujem da će se prostorno-plansko urediti i sve ono što je vezano na projekat koji ste vi rekli, a naravno da ima interesa i za više projekata, manjih projekata.

Uvaženi kolega, rekli ste da će nam ovim Zakonom gdje je propisano osnivanje centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada donijeti nekakvu dodatnu količinu energije. Moram priznati da ne razumijem kako ćemo dobiti taj benefit, a vezano uz ovu polemiku koja se razvila u sabornici o vrstama energije koje bismo trebali eksploatirati u RH, mi svakako ne smijemo zaboraviti da broj sunčanih sati i kvaliteta snage sunca u RH, odnosno u Dalmaciji nije takva kao što je u Njemačkoj da bi se onako nešto desilo. Pa prvo moram reći jednu stvar, da se klima jako promijenila i vjerujte da i kod nas na sjeveru imate puno više sunčanih dana nego je to bilo pred 10, 15 ili 20 godina. Što se tiče ovog prvog pitanja, zašto sam ja to rekao? Ako smo, ako jedna Njemačka još uvijek nije odredila lokaciju odnosno centar za zbrinjavanje nuklearnog otpada, a mi ga odredimo i napravimo, pa zašto mi ne bi, ja sam rekao da osobno smatram da moramo ići prema nuklearnoj energiji, ući u daljnji posao sa R. Slovenijom pa sudjelovati u izgradnju, ne znam, 5. ili 6. bloka nuklearne elektrane. Zašto ne? Onda imamo i kapacitete zbrinjavanja koje mi moramo preuzeti.

Pa evo, dolazimo do samog kraja današnje rasprave vezano uz ovaj Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti. Još jednog od zakona koji predstavlja usklađivanje regulative, zakonske regulative RH sa zakonskim regulativama EU. Ovim Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti određuju se mjere radiološke i nuklearne sigurnosti, mjere nuklearnog osiguranja, evidentiranja i nadzora nuklearnog materijala te druge mjere neširenja nuklearnog oružja pri obavljanju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja nuklearne djelatnosti te djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada iz iskorištenih izvora, a sve u svrhu omogućavanja primjerene zaštite pojedinaca, društva i okoliša od štetnih posljedica ionizirajućeg zračenja i omogućavanja sigurnog obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja nuklearnih djelatnosti, djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada iz iskorištenih izvora te nuklearnog osiguranja izvora ionizirajućeg zračenja i nuklearnih postrojenja. Ovim Zakonom je propisano osnivanje centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada kao ustrojstvene jedinice Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško te je istim propisano i financiranje zbrinjavanja radioaktivnog otpada iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva.

U međuvremenu bitno je napomenit da se istrošeno nuklearno gorivo iz NE Krško i dalje skladišti na lokaciji elektrane te da novoosnovani centar neće imati obavezu zbrinjavanja istrošenog nuklearnog goriva kao radioaktivnog otpada koji predstavlja ipak i visoki stupanj radioaktivnosti. U drugom dijelu ovog Zakona o kojem danas raspravljamo, on se zapravo odnosi na nuklearno osiguranje. Ovim Zakonom propisuje se da se Plan nuklearnog osiguranja donosi na temelju dokumenta Prijetnja predviđena projektnom osnovom, a koji se donosi na temelju procijene prijetnje. Također je predviđeno da je Plan nuklearnog osiguranja povjerljivi dokument i da sadrži i Plan kibernetičke sigurnosti. S obzirom da je Zakonom propisano da se provedba nuklearnog osiguranja odnosi na sve izvore ionizirajućeg zračenja, predlaže se ovim Zakonom isto izmijeniti u smislu da se nuklearno osiguranje između ostalog, odnosi samo na radioaktivne izvore i nuklearni materijal. Na taj način se isključuju električni uređaji koji proizvodi ionizirajuće zračenje, a koji također, spadaju u izvore ionizirajućeg zračenja.

Također, u slučaju uređaja za panoramsko ozračivanje namirnica, zatvorenim radioaktivnim izvorom Kobalt-60, taj uređaj nije niti spojen na internu niti na vanjsku mrežu, odnosno Internet, što znači da ne postoji mogućnost hakerskih napada, a to znači da se na njega ne bi trebale primjenjivati mjere kibernetičke sigurnosti. Treća skupina zatvorenih radioaktivnih izvora na koje se kibernetička sigurnost također ne odnosi, su zatvoreni radioaktivni izvori koji se koriste u industrijskoj radiografiji pri radu na bušotinama gdje se upravljanje uređajem u kojem je zatvoren radioaktivni izvor provodi upravljačkim uređajem bez uporabe računala odnosno sustava i mreže. Za ovaj zakon bitno je napomenuti da ne zahtjeva dodatna sredstva u državnom u proračunu RH. Rasprava je provedena na plenarnoj sjednici krajem listopada 2021. godine.